Evo poštovane kolegice i kolege, stanka je završila pa ćemo nastaviti prema redoslijedu i sada će govoriti poštovani zastupnik Zdravo Ronko, izvolite. Hvala lijepo podpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi ministre, evo slušali smo danas na ovu temu dosta, ja neću govoriti ni o organizacijskoj reformi pravosuđa jer ona bi po meni u stvari trebala biti jedna prava, ozbiljna, široka, sveobuhvatna reforma, a neću govoriti ni o zakonskoj regulativi što je bilo riječi jer je i ona sigurno podložna tim promjenama obzirom da se svega toga tu i nakrpalo i nalijepilo i dorađivalo i to bi također trebalo jednu svoju sveobuhvatnost. Evo neću govorit ni o izjednačavaju općinskih sudaca sa sucima trgovačkih i upravnih sudova jer se to u najmanju ruku i dosad kosilo sa zdravom pameću. Neću govorit ni o radu i zalaganju i naporima pravosudnih dužnosnika jer dovoljno milim da govori onaj podatak o trendu smanjivanja broja neriješenih predmeta i skraćivanju trajanja sudskih postupaka, 2014. – 2018. sa cca 200.000. Evo neću govoriti ni o praćenju rada i ocjenjivanju sa one famozne dvije decimale, a neću govoriti danas ni o neovisnosti, potrebi neovisnosti i neopterećenosti pravosudnih dužnosnika posebno općinskih sudaca na kojima je sada 80% pravosudnih predmeta. Neću govoriti ni o odgovornosti sudaca koji sude u bračnim stečevinama, priznavanju prava vlasništva, koji govore ili koji sude u ovrsi sa djecom, sude u kaznenim djelima do 12 godina i neću ih uspoređivati sa bilo kojim pravnikom u našoj vrloj administraciji odnosno neću ih uspoređivati ni sa pravnicima u državnim tvrtkama koji imaju veće plaće od takvih sudaca, a zna se za koji posao. Govorit ću ovaj puta baš o materijalnim pravima ili materijalnom pravu točnije rečeno. Evo dakle, nakon dugog niza godina tamo od 2009. evo imamo šansu odnosno na pomolu je i intervencija da se povećaju plaće koje su bile smanjivane u 3 puta za preko 10% Dakle, ovaj prijedlog bi sada, po ovom prijedlogu ispalo bi da se vraća osnovica približno na 2013. godinu dakle na 4.710 kuna. Kad će se vratiti na osnovicu iz 2010. 4.870 kuna to dragi bog ne zna. I kad govorimo o materijalnim pravima sudaca to je sve što oni imaju. Nemaju recimo dar za djecu, nemaju božičnicu, nemaju Uskrs, uskrsnicu, nemaju regres. Minimum da kažemo 7.500 kuna. Suci nemaju jubilarne nagrade, minimum nekakav 5.000, nemaju nagrade za vjernost znate da oni za 30 imaju 4% veću plaću, sa 35 8%, ne sa 35 godina i 10%, sa 30 8%, a sa 24 je 4 4% na plaću, to je vrlo visok iznos. Nisam protiv toga samo govorim da to nemaju suci.

Znate li da nemaju, mislim znate vi ministre ali ja govorim za sebe, znate li da nemaju pravo na periodični sistematski liječnički pregled, a hoćemo imati zdravo sudstvo. Nešto tu po meni ne štima. Nemaju pravo ni na pomoć kroz humanitarno djelovanje i potporu u svim oblicima stradavanja i ugrožavanja njihovog socijalnog statusa, mislim ono u slučaju teških oboljenja, smrtnih slučajeva, teške socijalne situacije, bilo pravosudnih dužnosnika, bilo članova njihovih obitelji. Poput recimo, poput recimo službenika MUP-a odnosno službenika i namještenika MORH-a i Oružanih snaga koji imaju svoje zaklade s upumpanim temeljnim kapitalom koji je došao iz državnog proračuna, koji imaju u svojim zakladama i darovnice i donacije, pa čak i dijelove dobiti državnih tvrtki govorim u njihovim zakladama. Zaključno, da ne uzimam puno vremena, dakle pravosudni dužnosnici nemaju kolektivnog ugovora i nemaju nikakva druga materijalna prava osim evo te plaće. Stoga ću ja predložiti, prvo, dakako kroz amandmane, predložit ću prvo da im se vrati osnovica ali na onu iz 2010. to je 4.873,83 kuna, drugo predložit ću da im se osigura besplatan sistematski liječnički pregled svake 3 godine i treće što ću predložiti da poslodavac uplaćuje za svakog pravosudnog dužnosnika u treći stup Mirovinskog osiguranja do 5.000,00 kn godišnje, to je i onaj neoporezivi iznos, čime bi se kroz to ili na takav način simbolički, evo, iskazala i ta jubilarnost i ta solidarnost i ta vjernost i ta nekakva otpremnina.

Uvažene zastupnice, zastupnici, uvaženi ministre, na ovu temu nikako ne bi trebalo zanemariti da je odgovornost sudaca vrlo velika, usudio bi se reći ogromna i ona nepovratno utječe na sudske živote. Bez razboritih sudaca nemoguće je ostvariti pravedno društvo. Veće plaće za suce sigurno treba pozdraviti, ali nikako bezuvjetno, nikako bezuvjetno. Znači, ako se povećavaju plaće sucima, jednostavno mora se osmisliti bolji način da snose veću odgovornost za one krive odluke koje se događaju. Jedna kriva odluka suca ugrožava obitelji, ugrožava ljudske živote i ne može se to stavljati po strani kada govorimo o povećanju plaća sucima. Ne smije se dopuštati pojedinim sucima da ne sude po hrvatskim Zakonima, da ignoriraju pozitivne Propise RH i na različite načine, različitim spletkama i manipulacijama, izbjegavaju pozitivne hrvatske Propise. Oni moraju biti svjesni da svojim odlukama, kada su one krive i neodgovorne, ugrožavaju ljudske živote. Ako govorimo o suzbijanju korupcije u društvu, a znamo da je korupcija u hrvatskom društvu jedan od značajnih problema i ako pričamo o rješavanju korupcije, onda korupciju primarno treba rješavati u hrvatskom pravosudnom sustavu. Znači, on mora prvi doći na red, a tek onda drugi elementi jer hrvatski pravosudni sustav mora biti odraz poštenja, pravde i pravne države. Državno sudbeno vijeće u 2017.g. donijelo je ukupno 9 odluka, od toga je 5 postupaka obustavljeno, u 3 su sucima izrečene novčane kazne, a u jednom je sudac razriješen sudačke dužnosti. Najčešća kazna koja se sucima izriče u stegovnom postupku jest novčana kazna. Jako rijetko Državno sudbeno vijeće poseže za mjerama razrješenja dužnosti. Znači, sve dok Državno sudbeno vijeće ne bude bilo striktnije, reko bi strožije prema nepravilnostima sudaca, mi ne možemo očekivati odgovorno ponašanje sudaca.

E sada, ako su oni ovlašteni podnositelji, kako je moguće očekivati da će predsjednici sudova često kada vide određene nepravilnosti, prijavljivati svoje kolege suce, čak ako se radi o nekim značajnijim dijelima, korupcije, lobiranja i očitih privatnih interesa, u tom kontekstu, ti privatni lobiji, oni nastoje ostvariti benevolentnost predsjednika sudova i stvara se interesna struktura unutar samog pravosuđa, kako bi se ti prljavi poslovi odradili. Moje pitanje je koliko je Državno sudbeno vijeće pokrenulo postupaka upravo protiv predsjednika sudova? Ja ne znam za te slučajeve, ja osobno ne znam za te slučajeve, a to je ključno pitanje. Znači, koliko je Državno sudbeno vijeće pokrenulo postupaka prema predsjednicima sudova? Što se tiče hrvatskog pravosuđa, prema podacima do kojih je došla Europska komisija, RH je u ovom trenutku na prvom mjestu po broju sudaca na 100 000 stanovnika, još prije dvije godine bili smo na drugom mjestu, iza Slovenije. Brojka se kreće oko 1764 suca. Znači, i na ovom podatku možemo zaključiti da kvantiteta nema veze sa kvalitetom. Naš pravosudni sustav prema učinkovitosti je jedan od najgorih u EU. Znači, to su službeni podaci Europske komisije, da li po neovisnosti pravosuđa, da li po efikasnosti pravosuđa. Duljina trajanja postupaka je jedan od ogromnih problema i smatram da bi se tu svakako trebale konkretizirati mjere, kako bi suci bili efikasniji. Za prvostupanjsku presudu u parničnim i trgovačkim postupcima treba čak oko 380 dana u prosjeku, a u razvijenim zemljama EU tek nekoliko desetaka dana. Za mene osobno je to zabrinjavajuće i porazno, a smatram da moje mišljenje dijeli i veći broj hrvatskih građana. U RH imamo 58 prvostupanjskih sudova i 122 njihove Ispostave, te 18 žalbenih, što znači da imamo 152 predsjednika suda i njihovih zamjenika te oko 440 predsjednika odjela i njihovih zamjenika što u realnosti predstavlja barem 30 300 manje riješenih predmeta svake godine. Znači imamo ukupno oko 592 suca koji su oslobođeni rješavanja predmeta u cijelosti ili u znatnoj mjeri. Postavlja se pitanje možda je to jedan od razloga dugotrajnih postupaka. Da li ste mislili što riješiti po tom predmetu da se racionaliziraju ti predsjednici sudova, znači da oni imaju neku funkciju veću nego što je ona sada a ne da su oni tu ukrasa radi a s druge strane im se isto povećavaju plaće. Znači mi vidimo da se povećavaju plaće i predsjednicima sudova. Svakako nisam za mjeru gdje će se povećavati plaće predsjednicima sudova. Slažem se sa time, neka se povećaju plaće općinskih sucima i županijskim sucima, one su minorne i ja smatram da bi se trebale povećati ali nikako bez većeg nadzora nad njihovim presudama i bez veće kontrole jer vidimo da je hrvatsko pravosuđe izrazito izloženo lobiju i korupciji. S druge strane ne možemo i ne smijemo zanemariti percepciju građana prema pravosudnom sustavu. Osobe na odgovornim funkcijama ne bi trebale omalovažavati mišljenje hrvatskih građana a mišljenje hrvatskih građana, preko 70% njih je da je hrvatsko pravosuđe nefunkcionalno, da je ono tromo, da je neefikasno i da je ono loše i ne možete izjavljivati da je percepcija o hrvatskom pravosuđu negativna samo zbog par eksponiranih slučajeva, to nije odgovorno zato što ove statistike nisu samo zbog par negativno eksponiranih slučajeva nego se radi o iskustvu hrvatskih građana sa sudovima. Pozdravio bi i mjeru o javnom objavljivanju imovinskih kartica sudaca kao što i mi svi odgovorni državni dužnosnici na odgovornim pozicijama moramo javno objaviti naše imovinske kartice, međutim u tom kontekstu bi postavio pitanje zašto se pojedini suci bune protiv takve mjere. Sucima bi trebalo biti u interesu transparentnost a ne da se suci bune protiv objave svojih imovinskih kartica. Kakva se poruka šalje hrvatskim građanima koji ionako ne vjeruju hrvatskom pravosuđu i onda i drugim institucijama?

Uvaženi kolega Škibola, evo vama kao ekonomistu jedna replika, slažem se s vama i dakle percepcija u javnosti i pravosuđe je jako loša. Čak su u javnosti neki, čak i stručna javnost je govorila o stečajnoj mafiji pa u tom kontekstu ću sad postaviti jedno pitanje vama kao ekonomistu. Današnja vijest, Zdravko Čupković, privremeni stečajni upravitelj Trećeg maja je u svoj izvješću naveo da to brodogradilište ispunjava jedan od stečajnih razlog, nesposobnost za plaćanje ali da ipak nije insolventno ni prezaduženo nego trenutačno nesposobno za plaćanje. Ovo govori, pazite, i dobro je, neka se da Trećem maju da bi došao investitor ali ovo govori da ne možemo mi ogovoriti o neovisnom pravosuđu, ipak je ovo politička odluka ali u ovom slučaju, dobra odluka da se dobije na vremenu ali pretpostavka je da većinu odluka pravosuđa donosi politika, pritiscima, raznim pritiscima na pravosuđe. Hvala g. Žagar na ovoj replici, ja ne bi konkretno ulazio u taj predmet Trećeg maja koji ste naveli, međutim svakako se moramo složiti sa vama da hrvatsko pravosuđe nije neovisno onoliko koliko bi trebalo biti. A čak i taj pojam neovisnost hrvatskog pravosuđa, on je isto može ga se tumačiti i na pozitivan i na negativan način jer pazite vi imate u hrvatskom pravosuđu, događaju se situacije da se unutar tog pravosudnog sustava znači ta sudačka kasta, jedan dio sudačke kaste skupa sa predsjednicima sudova dogovore oko određenih stvari kako bi pogodovali određenim interesnim lobijima i sad tu nije možda nužno utjecala politika nego je utjecao interes i novac i određeni drugi elementi. I sada će završno u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista govoriti poštovana zastupnica Ines Strenja, izvolite. Završno u ime MOST-a nezavisnih lista, naš komentar na zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika čiji je predlagatelj Vlada RH. Dakle ovim se prijedlogom zakona predlaže povećanje osnovice za obračun plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika u visini od 6%, izjednačavanje koeficijenata pravosudnih dužnosnika u pravosudnim tijelima i čelnika pravosudnih tijela prvog stupnja te predviđaju koeficijenti za predsjednika i suce Visokog kaznenog suda RH koji će ustanoviti od 1. siječnja 2020. g. Kao jedan od razloga za povećanja koeficijenata za suce prvog stupnja u obrazloženju zakona naveli ste povećanje nadležnosti općinskih sudova međutim MOST smatra kako je i bez povećanja nadležnosti općinskih sudova postojao ozbiljan temelj i potreba za uređenjem pitanja plaća sudaca. Iako nije popularno zagovarati povećanja plaća u javnom sektoru, ovdje se radi o vrlo specifičnoj kategoriji koja se ne može sagledavati i uspoređivati s drugim javnim službama pa stoga i MOST ovoj temi želi pristupiti vrlo razumno. Iako u suštini i MOST u svojim prijedlozima zagovara uređenje sustava plaća sudaca, što bi za određene kategorije sudaca značilo povećanje plaća, polazišna točka za ovakvo razmišljanje nije ta da se opseg poslova općinskih sudova povećao, dakle, pripajanjem nadležnosti prekršajnih sudova, npr. već ta da je nejednakost u primanjima sudaca uzrokovala tijekom godina niz neželjenih posljedica i za nejednakost se mora riješiti, ne samo u prvom stupnju, kao što se u ovom prijedlogu predlaže, već i na drugom stupnju. Važno je naglasiti, da podržavamo ujednačavanje koeficijenata svih sudaca prvog stupnja, kako je to ovdje predloženo, neovisno o vrsti suda, ali isto tako da snažno zagovaramo ujednačavanje primanja sudaca drugog stupnja. Moglo bi se zapravo utvrditi da prvenstveno zagovaramo preispitivanje sustava plaća na drugom stupnju. Nije jasno zašto se nije dotakla da Pandorina kutija, sada kada se ovaj zakon mijenja, odnosno jasno je da nije postojala politička volja. Snažni lobiji u pravosudnom sustavu ne dozvoljavaju da se ova tema otvori, međutim moramo biti svjesni kako se ta nejednakost u primanjima sudaca na drugom stupnju kad-tad ipak mora riješiti. Nepravda koja se događa radi favoriziranja određene skupine sudaca doprinosi lošem radnom okruženju, nejednakom statusu i položaju sudaca. Kako bi bolje shvatili problem, trebamo se kratko osvrnuti na našu mrežu sudova na drugom stupnju. Današnji sustav drugostupanjskog sudovanja prilično je fragmentiran i nije se pokazao kao najbolje rješenje u mnogim segmentima. Od stvaranja neželjenih klanova, koncentracije moći, nemogućnosti napredovanja, neravnopravnosti u statusu sudaca i sl. Trenutno su drugostupanjski sudovi, županijski sudovi koji sude u drugom stupnju, Visoki trgovački sud, Visoki upravni, Visoki prekršajni, novoosnovani Visoki kazneni sud i Vrhovni sud kad sudi u drugom stupnju. Dakle, suci županijskih sudova diskriminirani su u odnosu na druge, na sve druge. Suci županijskih sudova imaju znatno više predmeta u radu i brojčano nadmašuju suce drugih drugostupanjskih sudova. Također, norma koju moraju ispuniti suci županijskih sudova, veća je od norme drugih sudova drugog stupnja. Ova nejednakost nema logike i radi se o diskriminaciji sudaca. Prvenstveno teritorijalna koncentracija viših sudova onemogućuje velikom broju sudaca specijalizaciju i napredovanje. Sudac Upravnog suda u Splitu neće olako napredovati na drugi stupanj obzirom da je jedino mjesto gdje isti može napredovati u Zagrebu, a isto vrijedi za suce trgovačkih sudova, prekršajnih sudaca, a uskoro i kaznenih. Prava i obveze sudaca se razlikuju od suda do suda. Kada gledamo drugi stupanj, nesporno je da suci nose jednaku odgovornost i ulaže jednake napore kako bi odradili svoje dužnosti neovisno sude li u upravnim sporovima ili građanskoj parnici. Naprotiv, kao što je prethodno rečeno, suci koji imaju znatno veći obujam predmeta u radu, plaćeni su manje, a neravnopravnost sudaca i koncentracija na jednoj lokaciji na jednoj lokaciji, zakidanju materijalnim pravima i statusu u sustavu doprinosi negativnoj selekciji, netransparentnosti, nezadovoljstvu sudaca i u konačnosti, nekvalitetnom radnom okolinom [[Upadica: Hvala.]] Dakle, MOST ne može podržati ovakav prijedlog zakona. Izvolite. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u raspravi, bez obzira da li će podržati zakon ili neće. Koliko mi se čini, većina se slaže sa ovom mjerom da je potrebno plaće sudaca, zapravo osnovice za plaću povećati jer su u nekoliko navrata spuštene zapravo prema dolje. Posao koji se obavlja je vrlo težak, vrlo složen, vrlo odgovoran. Bilo je naravno puno riječi o percepciji, nama je jasno da percepcija pravosuđa nije pozitivna, ali ono na čemu mi istrajavamo jest ovaj dobar trend da više predmeta rješavamo nego što ih primamo u sustav godišnje, ponovit ću u nekoliko zadnjih godina primamo u sustav preko milijun i 200 tisuća predmeta. Sve je to riješeno i rješava se i više od toga kako bi se zaostaci smanjivali. Bilo je riječi ovdje da to nije dovoljno da zapravo poboljšamo cijelu situaciju, nama je jasno da ovo nije mjera koja će od sutra napraviti blagostanje i koja će promijeniti percepciju. Ona je samo jedna u nizu, ovo što smo napravili, napravili smo rekonstrukciju mreže, za koju mislimo da će dovesti do toga da suci podjednako budu opterećeni i ono na čemu ćemo zapravo inzistirati jeste digitalizacija. Digitalizacija nije napravljena onako do sada kao u drugim segmentima u najširem smislu rečeno javne uprave, na tome ćemo inzistirati i to će stvoriti pretpostavke da budemo još brži.

Dakle, izjednačavanje statusa žalbenih sudova, time i statusa sudaca drugog stupnja jedan je od ključnih preduvjeta za daljnji razvoj pravosudnog sustava, ali iz reforme u reformu zaboravljamo otvoriti temu plaća službenika na sudovima i državnim odvjetništvima. Suci i državno odvjetništvo i savjetnici rade za sramotno niske plaće, a zapisničari, upisničari i drugo administrativno osoblje na sudovima i državnim odvjetništvima radi za plaće koje su doista sramotno niske. Iako ta materija nije predmet ovog zakona, ne vidimo da ova Vlada planira uraditi nešto po tom pitanju što dovoljno govori na kojem mjestu prioriteta Vlade je pravosuđe i svi oni koji rade u tom sustavu i to je moje mišljenje. Ja sam više puta govorio na tu temu što se tiče službenika i namještenika u pravosuđu, ono je, njihove plaće su predmet nekih drugih zakona, ne ovog zakona koji je ovdje i predstavnici Ministarstva pravosuđa sudjeluju u svim radnim skupinama koje rade na tome i mi se zalažemo da i te plaće budu povećane kako bi rad tih ljudi bio objektivno vrednovan. i s te strane zalagati ćemo se i dalje.

Prigodom rasprave o ovoj točci dnevnog reda, primjenjuju se odredbe poslovnika, koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, te Odbor za pravosuđe, želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Poštovani ministar pravosuđa, Dražen Bošnjaković, izvolite. Pred vama je Zakon o pravosudnoj akademiji, iznimno važan zakon zapravo, iznimno važan ustanova. Moramo zanti, malo evo, često da kažem, u povijesti, nekada je pravosudna akademija, bila sastavni dio Ministarstva pravosuđa, bila je organizirana kao jedan zavod pri Ministarstvu pravosuđa. I onda smo zapravo odlučili tijekom pregovora za stjecanje statusa člana EU, odlučili smo to dići na jednu puno višu razinu, jer je bilo potrebno osigurati objektivne i transparente kriterije, da bi se uopće ušlo u pravosuđe, da bi netko bio nositelj pravosudne dužnosti. Trebalo je napraviti objektivne i transparente kriterije, ali tada je trebalo odrediti i određene oblike edukacije i razvijanja vještina onih koji ulaze u pravosuđe kako bi bili što je moguće spremnije ući u tako nešto. Tada smo po prvi puta definirali pravosudnu akademiju, ako centralno mjesto u pravosuđu, dakle, jednu ustanovu, u okviru kojih bi se stjecala onih inicijalna zapravo vještine, za obavljanje, ovih sutra važnih poslova, ali zapravo jedno cijelo životno educiranje pravosudnih dužnosnika, jer pravosuđe kao i svi dijelovi sustava se mijenjaju, donose se novi zakoni i potrebno je zapravo kroz edukacije, omogućiti sucima da sutra to i primjenjuju. Pravosuđe je, pravosudna akademija je definirana kao neovisno tijelo, dakle, odvojena na neki način od politike, njome upravljaju najistaknutiji, najodgovorniji pravosudni dužnosnici kroz upravno vijeće i s te strane, iznimno je važno da ona dobro funkcionira, jer ona bi trebala odgovoriti na sve one zapravo stvari koje se u praski pojavljuju. Trebala bi znači, sva ona sporna pitanja, dati određene odgovore, kako ih razriješiti sutra u praksi. I zato nam je važno, da zapravo pravosudni dužnosnici, s jedne strane, kada to postaju, kada to žele postati, da imaju zapravo mogućnost i obvezu proći kroz pravosudnu akademiju, ako bi ih zapravo što je moguće više, educirali i razvijali te vještine. Jer biti sudac, biti državni odvjetnik, to nije zapravo obično zanimanje, to je zanimanje koje zapravo zahtjeva jedan možda i drugačiji način života od nekih drugih. Ono što je dozvoljeno drugima, sucima i državnim odvjetnicima, nije dovaljeno, oni ne mogu biti niti članovi nadzornih odbora, niti nekih takvih insinuacija, oni moraju svojim primjerom zapravo i načinom života izazivati jedan respekt u sredinama u kojima jesu. Evo, danas je pred nama novi zakon, koji nam nudi određene promijene i te promijene su zapravo prvenstveno usmjereno na jedno efikasnije i lakše upravljanje pravosudnom akademijom, imamo sada prijedlog sastava upravnog vijeća, koji je nešto uži, koji bi trebao biti efikasniji, koji bi trebao elastičnije pristupati, problemima. Također, predlaže se proširiti ono programsko vijeće, koje je upravo to osjetiti, bilo zapravo samog pravosuđa, gdje je potrebno intervenirati u programski zapravo sadržaj i koje bi trebalo ponuditi one točke programa koje baš su prijeporne u praksi gdje je potrebno dodatno nekakvih edukacija. Također, ovdje j posebna pozornost isto posvećena, da ne bi došlo do nekakvih sukoba interesa između onih, koji su u programskom vijeću i upravnom vijeću, da ne bi došli u iskušenje, da one teme koje se sutra u radionicama rade, da zapravo oni budu ti koji će i predavati i zarađivati na tome, to se ovdje predviđa zapravo da bude pro bono, tako da ne bismo ušli u nekakav takav eventualno područje sukoba interesa. Ono što je ovdje važno reći i svi savjetnici, koji će se zateći, koji jesu u sustavu, oni će po ovome biti u obvezi proći godinu dana unutar pravosudne akademije. Ali, da to odmah pojasnimo, to nije zapravo sjedenje u đačkim klupama i učenje teorije za koju svi oni imaju diplomu završenog fakulteta, pa i potvrde da su položili pravosudni ispit. To je razvijanje onih vještina, koje sudac zapravo i državni odvjetnik treba u sebi imati. Dakle, nije dovoljna diploma, nije dovoljno da je netko položio pravosudni ispit, on mora imati sposobnost upravljati jednom raspravom, nositi onaj autoritet i iskazivati ga na najbolji mogući način. Državni odvjetnici, dakle, također kada dolaze u one postupke, gdje moraju podići optužnice, gdje moraju donesti odluke državno odvjetničke, također sa tim se treba znati nositi i to je zapravo posao pravosudne akademije, da se razvijaju upravo takve metode i da se razvijaju takve sposobnosti, kod budućih nositelja pravosudnih dužnosti. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Ministar ima jedan upit koji sam dobio pa čisto da pitam vas, vezano za čl. 28. i 29. koji reguliraju polaganje završnog ispita u školi, stoji da mogu pristupiti i osobe koje nisu pohađale školu, ali nakon položenog pravosudnog ispita i nakon najmanje 4 godine rada na pravnim poslovima, a imamo i prilike ljudi koji kasnije otiđu polagati samo pravosudni ispit a imaju više iskustva u radu na pravnim poslovima, pa zašto baš ove 4 godine jel se moglo to malo izmijenit i opet ovo je nekako zadire i u stečena prava, tako da u članku 29. stoji da završni ispit može se polagati samo dva puta. Mislimo da je dva puta sasvim dovoljno, što se tiče ovoga pokazalo se zapravo u tijeku prakse da je ovo dobro rješenje da netko ne mora prolazit cijelu školu, ako ima određeni dakle ako ima određeni staž i ako ima određenu praksu u kojoj je već zapravo imo iskustvo imo priliku upoznat se sa određenim postupanjima. U onim nekakvim počecima, bez obzira na to bila je obvezna, bilo je obvezno pohađati školu, ali ovo je iz nekakvog praktičnog rješenja da se omogući onima koji su kroz 4 godine znači osjetili praksu, bili u njoj, sudjelovali u njoj da je ovo moguće rješenje da nakon toga izađu na ovaj ispit.

Otvaram raspravu time. Hvala lijepa poštovani podpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre sa suradnicom, poštovani kolegice i kolege evo sve vas srdačno pozdravljam. Nastavno na sve ovo što nam je u uvodnoj riječi izložio i ministar evo ja ću ukratko malo rezimirati i od samog vremena donošenja prvi puta zakona. Zakon o Pravosudnoj akademiji donesen je 2009. godine, stupio je na snagu 1. siječnja 2010. godine, tim zakonom Pravosudna akademija osnovana je kao posebna javna ustanova koja organizira i provodi početno usavršavanje kandidata za pravosudne dužnosnike, stručno usavršavanje vježbenika i savjetnika u pravosudnim tijelima te kontinuirano stručno usavršavanje pravosudnih dužnosnika. Isto tako zakonom su ustrojene dvije ustrojstvene jedinice akademije, a to su Državna škola za pravosudne dužnosnike jedinica koja organizira i provodi usavršavanje vježbenika, savjetnika i pravosudnih dužnosnika, dok su tijela akademije ravnatelj, upravno vijeće i programsko vijeće. Zakon je do danas doživio i određene promjene i to 2010. i 2015. godine, a vezano na postupak upisa i provedbe završnog ispita u Državnoj školi. Tako je izmjenama zakona 2010. godine postupak upisa i provedbe završnog ispita u Državnoj školi bio povjeren Državnom sudbenom vijeću za suce, a Državno-odvjetničkom vijeću za zamjenike državnih odvjetnika. Izmjenama i dopunama zakona 2015. godine postupak upisa kandidata u školu iz djelokruga rada Državnog sudbenog vijeća i Državno-odvjetničkog vijeća prenesen je na povjerenstvo za provedbu natječaja čime se u stvari rasteretilo ova dva vijeća od tih poslova, a kako bi oni mogli što više se posvetiti svojim ustavnim obvezama, a to je odabir i imenovanje kandidata na pravosudne dužnosti odnosno imenovanje sudaca ili zamjenika državnih odvjetnika. Provedba završnog ispita u školi bila je povjerena povjerenstvu za provedbu završnog ispita kao posebnom tijelu čije članove iz reda sudaca Vrhovnog suda RH i Državnog odvjetništva RH i Ministarstva pravosuđa imenovalo upravno vijeće akademije. Obzirom da je, su do sada provedene i određene reforme unutar ovih područja, obzirom da se i sadašnji sustav provođenja stručnog usavršavanja unutar akademije pokazao određene i nedostatke odnosno mogućnosti poboljšanja pristupa se ovom donošenju ovakvog prijedloga. Ovim novim prijedlog zakona predlaže se propisati obvezu pohađanja škole i polaganja završnog ispita za sve osobe koje su primljene na neodređeno vrijeme na mjesto savjetnika u pravosudna tijela u trajanju od godine dana. Savjetnicima zatečenim u pravosudnim tijelima na dan stupanja na snagu ovog zakona omogućila se izbor između pohađanja škole i polaganja završnog ispita. Polaznici škole će imati svoje mentore, koji će pratiti njihov rad i pomagati im u njihovom stručnom usavršavanju. Isto tako mentor neće moći biti bilo tko on će morat imat položen ispit za mentora i taj mentorski rad bi trebao biti na određen način plaćen. Pri planiranju programa za stručno usavršavanje pravosudnih dužnosnika predlaže se također voditi računa o individualnim potrebama pravosudnih dužnosnika, potrebama sustava i većoj zastupljenosti različitih grana prava uz edukacije iz pravnih područja omogućiti i razvijanje i jačanje potrebnih vještina. Predloženo je i unapređenje i nadogradnja sustava kontinuiranog stručnog usavršavanja pravosudnih dužnosnika i službenika iz područja pravosuđa te proširenje djelatnosti stručnog usavršavanja za druge ciljane skupine polaznika čime je u stvari akademiji dana i mogućnost stjecanja vlastitih prihoda. Povjerenstvo za polaganje završnog ispita sastojalo bi se od 2 suca Vrhovnog suda i 1 suca visokih sudova i 2 zamjenika glavnog državnog odvjetnika. Njih bi imenovalo upravno vijeće na mandat od 4 godine. Završni ispit sastojao bi se od pisanog i usmenog dijela, a kandidati bi nakon završnog ispita mogli osvojiti maksimalno 300 bodova. Također se omogućuje kandidatima da protiv odluke o ocjeni mogu pokrenuti upravni spor, ako su njome nezadovoljni. Ispitu mogu pristupiti i osobe koje ne pohađaju školu, ali nakon položenog pravosudnog ispita imaju najmanje 4 godine radnog iskustava na pravim poslovima. To je ono što je ministar obrazložio, rješenje koje se do sada pokazalo u praksi učinkovito. Stoga je dobro da ga se ne mijenja. Ispit se može polagati dva puta, a prvi puta troškove ispita snosi Akademija za polaznike škole. Ono što je također bitno reći da je, da u stvari u proračunu za ovu godinu, nije potrebno osigurati dodatna sredstva za provedbu ovog Zakona iz razloga što je, u proračunu su osigurana redovna sredstva za redovno funkcioniranje Pravosudne akademije. Budući će Zakon, bi trebao ustvari stupiti na snagu 1. srpnja 2019.g., neće trebati tu dodatnih sredstava. Evo, to je ukratko o prijedlogu ovog Zakona. Smatramo da je prijedlog dobar i da će na neki način postići bolje učinke u odnosu pripremanja budućih pravosudnih dužnosnika na, ja bih rekla, ovaj vrlo odgovoran poziv jer biti sudac i državni odvjetnik, nije samo zanimanje, nego je to ustvari izbor jednog životnog poziva koji iza sebe ima i određena pravila kojih se čovjek mora pridržavati u svom svakodnevnom životu.

Poštovani ministre, kolegice, kolege, evo, danas nam je ovaj paket oko pravosudnih Zakona. Vrlo, mislim, kratko, sada da ne ponavljam, naravno, klub HNS-a će podržati ovaj prijedlog Zakona o Pravosudnoj akademiji, kao što je i navedeno u samom obrazloženju. Znači, smisao ovog Zakon prije svega, je kako bi se upravo unaprijedila edukacija pravosudnih službenika i dužnosnika i kao i ustrojstvo i djelokrug rada u Pravosudnoj akademiji zapravo gdje smo rekli, gdje smo i čuli da se smanjenje broja članova Upravnog vijeća sa 9 na 7, dok se ujedno i povećava broj članova Programskog vijeća sa, mislim, 12 na 13 članova s time da je propisano da ne mogu biti iste osobe i u jednom i u drugom. Što se tiče same srži promjene, ona govori da u pravilu propisuje obvezu od pohađanja škole u trajanju od godinu dana i obvezu polaganja završnog ispita za sve osobe primljene u državnu službu i, na neodređeno vrijeme, i raspoređeno na mjesto savjetnika. Prije smo imali situaciju, znači, ako gledamo od 2009., pa na dalje, kada su se uređivale 2010., zadnje mislim 2015., kada se uređivala ova tematika, da zapravo kod imenovanja sudaca u sudove prvog stupnja odnosno Općinska državna odvjetništva bio propisan upravo obveza završetka državne škole, to se prebacilo na Državno, povjereno Državnom sudbenom vijeću odnosno Državnom odvjetničkom vijeću, pa se onda uspostavilo Povjerenstvo itd. i imali smo mogućnost zapravo da se, kandidati su mogli birati hoće li proći školu ili oni koji su obavljali određene pravne poslove u određenom trajanju stekli dovoljno iskustava, su išli direktno na ispit. Dakle, ovdje je, prije svega imamo jednu ciljanu edukaciju i sve s onim što sam ja i danas ranije govorio i nešto kratko ću samo se oko te tematike i u pojedinačnoj dotaknuti, sa bržim, boljim, efikasnijim, kvalitetnijim pravosuđem i sigurno je tu i edukacija potrebna, ali kažem još jednom i u pojedinačnoj ću malo više govoriti o ovoj kontinuiranoj edukaciji u smislu cjeloživotnog učenja, u smislu cjeloživotnog usavršavanja, pogotovo stručnog usavršavanja nakon što se već postave stvari.

Prelazimo na pojedinačnu raspravu za koju se javio opet poštovani zastupnik Stjepan Ćuraj, izvolite. Evo, zahvaljujem. Dakle, da se ne ponavljam, smatram da bilo koja edukacija, govorim ovdje sada o ovoj prethodnoj koja je uvjet za dobivanje određenog statusa odnosno određenih, a nisu znanstvene ovdje karakteristike u pitanju, nije da je ovo znanstveno, nego ovo je zbilja, govorimo o stručnosti, o preduvjetima, mi moramo voditi računa prije svega i o postojećem kadru. Mi znamo da teret i moderni život da donose puno različitih promjena, u krajnjoj liniji česte izmjene Zakona, traže od toga na kontinuirano educiranje naših, prije svega, sudaca, ali i svih onih koji rade i državnih odvjetnika itd., i svih onih savjetnika koji rade u pravosudnom sustavu, kako bi mogli što bolje, što efikasnije, što kvalitetnije, rješavati sporove koji su pred njima. Naime, tu mislim da možda treba gledati i u onom financijskom aspektu, ima određeni budžet Ministarstva pravosuđa za edukaciju, ali mislim da je ono nedovoljno i prije svega mislim da nije napravljen taj, tu mogućnost sustava. Dakle, mi moramo, znači, ne možemo prepustiti sucu koji nema onu motivaciju koju smo pričali pred ranijom točkom dnevnog reda, zašto bi netko se trudio više za iste novce, mi moramo njima prvo to omogućiti i moramo ih u jednom smjeru i nekada možda i natjerati jel ta edukacija ne može se raditi po istim stvarima. Vi imate danas situaciju, možda malo zvuči apsurdno, ali Ustavno pravo sa izmjenama Ustava koje su stupili sa ulaskom u EU. Recimo, studentima koji nisu završili Pravni fakultet, a položili su Ustavno pravo, se to Ustavno pravo ne priznaje, što može bit onako malo dvojbeno, ali koliko Zakona je izmijenjeno kada je netko položio pravosudni ispit? Koliko je novih terminologija kad govorimo i o novim oblicima kaznenih djela, kroz elektroničke komunikacije, mreže i svega ostaloga, kroz nove načine u financijskom, pogotovo kad govorimo o trgovačkom pravu ili čak i kaznenom, ako imamo sad slučaj Agrokor, na koje načine sve se tu doskače, nama je potrebna kontinuirana edukacija, kako bi došli do onog zadnjeg cilja. Ovdje je na početku obrazovanje, nama mora biti obrazovanje tijekom i na kraju cijelo vrijeme da bi dobili to efikasno pravosuđe, da bi dobili kvalitetno, da bi ljudi imali što u svom onom segmentu koje odlučuju što veći izvor i mogućnost informiranja i stjecanja znanja Dakle ne samo prije nego za vrijeme, dakle to nije gotova stvar, jednom si dobio, imenovan si, postao si, nije gotovo, ne smije biti gotovo. To nije stekao sam status redovitog profesora, sad sam do smrti miran. Ne. Posao se radi i dalje i treba se još i tada više unaprjeđivati svoje znanje zato molim, zato koristimo ovu priliku malo nevezano za ovaj dnevni red da naglasim da ta edukacija, da osiguranje financijskih sredstava za edukaciju i daljnje usavršavanje kroz raznorazne točke djelovanja i rada je ono što je potrebno našem pravosuđu kako bi došli do tog cilja, efikasnije pravosuđe i naravno ekonomičnije u tom slučaju i prije svega da skratimo te dugotrajne, dugotrajne postupke. Imamo jednu repliku poštovanog zastupnika Anđelka Stričaka. Hvala potpredsjedniče. Pa kolega Čuraj, svakako smatram da treba podržati donošenje ovog zakona, da je dobrodošao pa između ostalog često u medijima čitamo poprilično kritične članke vezano na rad pravosuđa pa između ostalog po nekim anketama čak 4/5 naših građana smatra ili se izjašnjava da ima malo ili nikakvo povjerenje u hrvatsko pravosuđe.

Pa da, poštovani kolega Stričak, mislim da se tu svi možemo složiti samo je uvijek ono glavno pitanje kako, kada i kojom brzinom i na koji način ćemo doći do onog zadanog cilja a cilj je uvijek sve dalji i dalji, cilj se uvijek unaprjeđujem, dakle uvijek može bolje, nikad ne trebamo se zadovoljiti sad smo onaj koji stane, taj se vraća nazad, samo onaj koji ide naprijed može postići i održati određeni nivo. Hvala bogu, mislim da građani i svi koji nas gledaju i ako su i jednom imali susreta s bilokakvim problemima na sudu, znaju da baš nam nivo nije najsjajniji.

Prelazimo na slijedeću točku a to je: - Izvješće o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć i utrošku sredstava u 2017. godini Podnositelj akta je Vlada RH temeljem članka 46. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, raspravu je proveo Odbor za pravosuđe. Želi li predstavnik podnositelja dati dodatno obrazloženje? Da, poštovani ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković, izvolite. G. potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane zastupnice i zastupnici, pred vama je Izvješće o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć u 2017. godini i u ovom izvješću evo mi govorimo sve što se u 2017. dogodilo, dakle sve one segmente važne pružanje besplatne pravne pomoći, iskazujemo i brojke o tome. Besplatna pravna pomoć, tako se institut zove ali u biti nije baš besplatna jer to je ona pravna pomoć koju zapravo mi, čije ostvarivanje mi plaćamo iz državnog proračuna za one naše građane koji su slabijeg zapravo čija u principu imovina ne doseže da bi mogli samo osigurati si pružanje pravne pomoći. Ovime želimo također na određeni način i omogućiti svima pravo na pristup zapravo i pravosuđu i drugim državnim tijelima i ta pravna pomoć je definirana u dva segmenta kao primarna pomoć i sekundarna. Ona primarna pravna pomoć, nju pružaju određene udruge civilnog društva koje moraju ispuniti uvjete da bi bile registrirane za to i da bi se time mogle baviti a sekundarnu pravnu pomoć pružaju odvjetnici i najkraće rečeno, što se tiče ove primarne pravne pomoći koju pružaju udruge, mi tu imamo cijeli niz oblika zapravo pružanja pravne pomoć kao što je davanje opće pravne informacije, pravnog savjeta, sastavljanje određenih podnesaka u postupcima pred javnim tijelima a i u izvansudskim zapravo postupcima. A što se tiče sekundarne pravne pomoći, to je ona koju pružaju odvjetnici i odvjetnici zapravo zastupaju stranke u konkretnim postupcima pred našim sudovima, znači i sastavljaju podneske i nastupaju i štite prava i interese tih stranaka u postupcima pred našim sudovima. Ovdje iznosimo vrlo točne i konkretne brojke, pravnu pomoć odobravaju naši županijski državni uredi pa sad za svaki taj županijski ured iznosimo brojke koliko je odobreno u kojem segmentu ali ukupne brojke su da je dakle bilo u prošloj godini je bilo ukupno 21 839 slučajeva dakle gdje je pružena pravna pomoć a od tog broja je pružena u 15 451 ona primarna, dakle nešto manje je pružena u sekundarnoj ali ta sekundarna pravna pomoć, ona je na određeni način složenija i u jednom predmetu te sekundarne je poduzeto više radnji ili sastavljanje podneska ili zastupanje pred konkretnim sudom. Što se brojaka tiče, to je oko 3 milijuna kuna na razini godine, to je otprilike na neki takav način već nekoliko godina i ove godine ćemo prezentirati izvješće za 2018. g. i tu se zapravo držimo na oko 3 milijuna kuna, od toga je veći dio za ovu sekundarnu, manji dio za primarnu pravnu pomoć. Osnovano je jedno povjerenstvo koje čine važni dionici cijelog tog sustava koje ministarstvu podnosi određeno izvješće vezano za stanje u sustavu besplatne pravne pomoći i slijedom njihovih ovaj smjernica mi možemo tada poduzeti korake da unaprijedimo sustav. Uglavnom izvješće je vrlo vrlo ovaj detaljno po svim podacima i vezano za doslovce svaki županijski ured u RH. Hvala vam lijepo. Imamo dvije replike, prva je poštovanog zastupnika Gorana Aleksića, izvolite. Zahvaljujem poštovani podpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre Bošnjakoviću mi imamo potencijalnih 125.000 privatnih parnica na temelju kolektivne sudske presude u slučaju Franak, jer je 125.000 ljudi ugovaralo takve kredite. Među tih 125.000 ljudi zacijelo, a ja ću sad reći okvirno 20% ljudi nema dovoljno novca za pokretanje sudskih postupaka. Smatrate li da ljudima koji nemaju dovoljno novca za pokretanje sudskog postupka u kolektivnom sudskom procesu gdje je utvrđeno da oni imaju određena prava, nedvojbeno pravomoćno, smatrate li da takvi ljudi koji nemaju dovoljno sredstava, koji nemaju dovoljno za život imaju pravo na sekundarnu pomoć na zastupanje pred sudovima da bi dobili na 100-tine i 100-tine, pa milijarde kuna vraćenih od banaka. Besplatna pravna pomoć jest institut koji treba pomoći ljudima koji nemaju dovoljno sredstava, a imaju predmete koji su im egzistencijalno važni na sudu. Dakle, to ne bi trebali biti oni predmeti koji su nekakvo obijesno parničenje što ovdje ne smatram da su ovi predmeti o kojima ste vi govorili takve vrste. Međutim svi koji ispunjavaju te imovinske uvjete da mogu biti pokriveni besplatnom pravnom pomoći nadležni županijski ured će donest odluku o tome, najkraće. Hvala gospodine podpredsjedniče, poštovani ministre, jedno pitanje vezano za financiranje pružatelja primarne pravne pomoći posljedice za pravne klinike, fakultete i udruge, znamo da ministarstvo svake godine raspisuje natječaje oko dodjele sredstava i da se tu vrti nekakva cifra od milion kuna, al ako pogledamo izvješća od pojedinih pravih klinika, pojedinih pravih fakulteta vidimo da su to mala sredstva, svak dobije nekakvih 60 70.000 kuna maksimalno, a mislim da rade dobar posao i samo kad bi ispromovirali to još više, ka bi uredili svoje prostore, kad bi bili pristupačniji građanima, mislim da uz malo znatnija i kvalitetnija sredstava bi mogli tu ovaj napraviti velike pomake.

Hvala, mi ćemo vidjet zapravo ovisno o potrebama jer ovdje nije cilj da ni klinike ni udruge dobiju nekakve novce, ovdje je cilj zapravo da one pruže pravnu pomoć koja je potrebna građanima i ako pritisak i ako bude zapravo zahtjeva više za pružanjem te pomoći mi ćemo osigurati više sredstava. Ja ono što želim napravit u ovom mandatu, zapravo da malo dublje uđemo u taj sustav nadzora, mene jako zanima zapravo vrste te pravne pomoći, koliko je to ljudima doista pomoglo, kakvi su oblici tu pravne pomoći pruženi jer to je smisao instituta besplatne pravne pomoći. Ne da se to podijeli novac, pa sad ovaj ovo ili onaj ono, nego to mora bit zapravo u nekakvoj korelaciji sa onim potrebama i naravno kvalitetom. Ako će bit više zahtjeva za to nismo mi neskloni niti povećat. Hvala lijepa. Želi izvjestitelj odbora uzeti riječ, ne, otvaram raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Ante Bačić, izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre sa suradnicom, kolegice i kolege, pred nama je Izvješće o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć i utrošku sredstva u 2017. godini, evo i sami ministar nam je u uvodu napomeno je neke naznake i mislim da trebamo u startu i pohvalit ovo izvješće, posebice i na samom kraju izvješća je i statistika gdje vidimo i po županijama i po klinicima i po udrugama koje pružaju besplatnu pravnu pomoć na što su se novci utrošili, kolko je obrađenih predmeta, kolko je predmeta proslijeđeno dalje i kolko je našim građanima u konačnici ova vrsta pravne pomoći pomogla. Sam institut besplatne pravne pomoći uređen je i Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći još od siječnja 2014. godine, tu tim zakonom se uređuje i svrha korisnice vrsta pravne pomoći, samo financiranje iste i nadzor nad provedbom zakona. Znamo i da je svrha besplatne pravne pomoći ostvarenje jednakosti ne samo pred zakonom, nego, nego ostvarenje jednakosti pred svim javnopravnim institucijama posebice pred sudstvom naših građana, posebice i onih kategorija najpotrebitijih grupa građana po svojim nekakvim sociološkim i ekonomskim kriterijima. Što se tiče samog zakona o sustavu pravne pomoći on pridonosi definitivno učinkovitijoj pravnoj zaštiti posebice kako sam napomenu i najpotrebitijim grupama građana. Šta se tiče uključivanja samih udruga civilnog društva, pravnih klinika, tijela državne uprave u sami sustav besplatne pravne pomoći omogućili smo upravo besplatnu pravnu pomoć da bude dostupnija većem broju građana. Znamo da svi uredi državne uprave svih županija, njih 20 i Grada Zagreba, pružaju besplatnu pravnu pomoć plus određene udruge civilnog društva plus Pravni fakulteti Osijek, Split, Zagreb i Rijeka. Oni pružaju naravno primarnu besplatnu pravnu pomoć, šta se tiče same sekundarne pravne pomoći ona se više odnosi na ostvarenje pravne zaštite u građanskim i upravnim sudskim postupcima te samo oslobađanje od plaćanja troškova sudskog postupka i oslobađanja od plaćanja sudskih pristojbi na što veliki dio troška i odlazi. Što se tiče primarne i sekundarne pravne pomoći kao što nam je i ministar napomenuo, odnose se i na opće informacije i na pravne savjete, na sastavljanje podnesaka za zastupanje građana pred javno-pravnim tijelima dok kod sekundarne pravne pomoći to je više zastupanje u samim sudskim postupcima, pravna pomoć u mirnom rješavanju sporova, oslobođenje plaćanja troškova sudskih postupaka ili oslobođenje plaćanja troškova sudskih pristojbi. Šta se tiče zakonom propisani ovlašteni pružatelji besplatne pravne pomoći, to su odvjetnici, udruge, visoka učilišta koja djeluju preko pravnih klinika i uredi državne uprave, znači po našim županijama i u gradu Zagrebu. Što se tiče samih ovlaštenih udruga i visokih učilišta koji pružaju primarnu pravnu pomoć, oni djeluju preko pravnih klinika. Normalno da te pravne klinike su i uređene zakonom, ovdje u izvješću vidimo i kako se financiraju i djeluju pri pravnim fakultetima naših sveučilišta u RH što normalno ne utječe na autonomiju sveučilišta ali i na mogućnost financiranja na druge načine rada same pravne klinike jer znamo da djelovanje pravnih klinika ne samo da pomaže našim građanima ali pomaže i profesorima a i studentima kroz mentorstvo i kroz praksu na fakultetima da steknu određena znanja i vještine koji će im poslije pomoći u daljnjoj njihovoj ne samo naobrazbi nego i u pravnim poslovima koje budu radili nakon svojih fakulteta. Što se tiče praćenja sustava što smo vidjeli u ovom izvješću, od strane ministarstva osnovano je i samo povjerenstvo koje prati i koje ima savjetodavnu ulogu u tijelima Ministarstva pravosuđa. Što se tiče 2017. g. primarna pravna pomoć pružena je u skoro 22 000 slučajeva, od toga ovlaštene udruge pružile su primarnu pravnu pomoć u 15 451 slučaju, pravne klinike u 2559 slučajeva i ured državne uprave po županijama u 3829 slučajeva. Tu imamo različite oblike same primarne pravne pomoći i od slučaja do slučaja u kojim segmentima su se one pružale, znači od pravnog savjeta koji u većini slučajeva je bilo znači preko 10 000, opće pravne informacije preko 7800 slučajeva te u manjim oblicima, to je sastavljanje samih podnesaka od 2586 slučajeva koji su se koristili sutra za izlazak pred određena javno-pravna tijela, Europski sud za ljudska prava i ostale institucije.

Uzimajući u obzir neriješene zahtjeve za ostvarivanje sekundarne pravne pomoći u ovom izvještajnom razdoblju, ukupno je u postupku bilo 12 860 zahtjeva od čega je negdje polovica preko 6500 odobreno. Što se tiče opet same klasifikacije, tj. u što se utrošila pravna pomoć tj. za što se u konačnici koristila, to je vezano za postupke iz obiteljskog odnosa, znači skoro 2000 slučajeva su bile vezane za obiteljske odnose, 402 slučaja je bilo vezano za ostvarivanje određenih stvarnih prava dok je u ovršnim postupcima i postupcima osiguranja odobreno pravna pomoć za ukupno 376 slučaja. Što se tiče sekundarne pravne pomoći gdje najviše troškova i najviše ovih izdataka što vidimo u izvješću ide na oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi, to je skoro 5000 slučajeva, zastupanje u sudskim postupcima 3300 te u vidu plaćanja troškova sudskih postupaka, znači njih negdje oko 2362. Zanimljivo je pošto besplatna pravna pomoć ne odnosi se samo i korisnici ne trebaju biti samo državljani RH, znamo da su doba i migracija i da se Europa bori sa i migrantskom krizom tako da zanimljiva je ova statistika koliko je upravo pružatelja, tj. koliko je bilo korisnika sekundarne pravne pomoći vezano na samo državljanstvo, znači u većini slučajeva njih skoro 6500 bili su hrvatski državljani, od toga sa strane stranaca i korištenja sekundarne pravne pomoći bilo je svega 6 državljana BiH-a, 3 Srbije, 3 Rusije, 3 Kosova i 63 slučaja gdje državljanstvo nije bilo Što se tiče samih sredstava u ovom izvješću koja su dobro obrazložena statistički po tablicama, vidimo po svim županijama, po svim udrugama, po svim klinikama koliko se trošilo, planirana sredstva za 2017. su bila 2 milijuna i 655 000 kuna što je poslije u još određenim dodacima samoga ministarstva prešlo cifru od 3 milijuna kuna. Na samu primarnu pravnu pomoć je otišlo 35%, na sekundarnu pravnu pomoć iznos je 64% Ministarstvo pravosuđa je ovo što sam napomenuo u uvodu u samoj replici ministru, raspisuje natječaj svake godine za udruge i sveučilišta tj. fakultete oko financiranja pružanja pravne pomoći, znači pravnih fakulteta preko svojih pravnih klinika gdje se utroši nekakvih milijun kuna i gdje mislim da ima definitivno prostora i za povećati sredstva jer pravne klinike u današnjem radu kada vidimo koliko slučajeva obrađuju i koliko mogu raditi na samoj promociji aktivnosti gdje se može i apelirati na građane da mogu iskoristiti ovaj vid besplatne pravne pomoći. Mislim da bi uz znatno malo veća sredstva polučili i puno bolje rezultate. Što se tiče samih naknada za pružanje sekundarne pravne pomoći vezano i za odvjetnike, ali vezano za vještake, tumače, imamo u samoj statistici koliko je utrošeno, to je nekakvih skoro 2 milijuna kuna vezano za pružanje sekundarne pravne pomoći. Normalno sve u svemu još jednom pohvala ministarstvu za ovo izvješće koje je itekako detaljno, prikazuje nam ponavljam i po svim segmentima i po svim županijama, teritorijalno, po svim klinikama, po svim udrugama koliko se obradilo slučajeva, po svim pokazateljima, ministarstvo preko svog povjerenstva vjerujem da prati njihov rad, nisu velika sredstva utrošena na ovo tako da mislim da uz malo povećanje proračuna ministarstva vezano za besplatnu pravnu pomoć i dobra i kvalitetna distribucija istoga možemo itekako puno više naših sugrađana uključiti u sustav besplatne pravne pomoći što znamo da je danas potrebno. I znamo koliko su troškovi i sudova posebice normalo odvjetnika, vještaka i svih drugih stranaka u postupku tako da je itekako poželjno da što više uključimo naših sugrađana da koriste usluge besplatne pravne pomoći ako nisu u mogućnosti sami sebi priskrbiti istu ali uzmimo i onaj drugi segment a to je edukativan, preko pravnih klinika, preko fakulteta ovo itekako može biti kvalitetna praksa za buduće pravnike jer znamo da studenti viših godina pravnih fakulteta se mogu uključiti u rad pravnih klinika ali uz ovakva sredstva koji su 50, 60 ili 70 tisuća kuna po pravnoj klinici znamo i uz nedostatak prostora određenih fakulteta mislim da mali broj studenata i profesora se danas uključuje u besplatno pružanje pravne pomoći.

Prije nego što nastavimo jedna obavijest vezana uz dnevni red. Dakle ovako sutra predviđena točka 1. a to je Prijedlog zakona o izboru Vijeća i predsjednika nacionalnih manjina nećemo o njoj sutra raspravljati jer je nije raspravilo matično radno tijelo. Također točke 6. za sutra koja je bila predviđena Prijedlog zakona o zaštiti dužnika a predlagatelj Živi zid je tražio da se odgodi rasprava jer ne mogu nazočiti sjednici pa onda ćemo umjesto u petak sutra raspraviti tu 1. točku od petka, Konačni prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društva a u petak bi raspravili još jednu točku a to je Izvješće o radu kaznionica i zatvora. Tako da evo malo smo promijenili stjecajem okolnosti dnevni red pa da svi znamo unaprijed. Jedan dio nas je ovdje a drugom dijelu će se valjda prenijeti. Evo, toliko. A sada ćemo nastaviti sa klubovima. Pa će u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e govoriti poštovani zastupnik Goran Aleksić. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi ministre Bošnjakoviću sa kolegicom, uvažene kolegice zastupnice i zastupnici, drage građanke i građani RH ako sada pratite ovo izlaganje. Govorimo o besplatnoj pravnoj pomoći o izvještaju koji je pred nama, ja bih govorio o nečemu čega nema u izvještaju. Za besplatnu pravnu pomoć u primarnom dijelu ovlaštene su neke udruge. Međutim, postoji jedna udruga koja nije ovlaštena za pravnu pomoć ali je dala jednu neizmjernu pravnu pomoć, ja bih rekao desecima tisuća ljudi. A što je ta Udruga učinila? Podigla je, nije ona podigla, podigla je Udruga Potrošač, ali sve aktivnosti je vodila Udruga Franak, pa ću ja govoriti kao da se radi o Udruzi Franak, podigla je prvu i za sada jedinu kolektivnu tužbu protiv 8 banaka i tu kolektivnu tužbu završila je prošle godine pravomoćnom kolektivnom sudskom presudom kojom je 8 banaka osuđeno da su ugovarale nepoštene i zbog toga ništetne ugovorne odredbe o valutnoj klauzuli CHF i promjenjivoj kamatnoj stopi. Ta kolektivna sudska presuda odnosi se na 125 tisuća ljudi, 125 tisuća naših građana, građanki i građana ugovaralo je kredite sa valutnom klauzulom švicarski franak.

Toga u izvještaju nažalost nema zato jer Udruga Franak nije ovlaštena za davanje besplatne pravne pomoći. U međuvremenu što je radila udruga Franak? U međuvremenu je savjetovala svoje članove ali i druge ljude o njihovim pravima. Ja sam do sad kao pojedinac odgovorio, ne pretjerujem, pazite što ću vam reći, na 20 tisuća pitanja putem mailova, putem facebooka, putem messengera telefona, na konzultacijama, na tribinama, 20 tisuća građana možda nije 20 tisuća građana, jer neki se ponavljaju, ali odgovorio sam na 20 tisuća pitanja, kao neovlašteni savjetnik. Kada bih ja uzimao novac za to što govorim ljudima, onda bih ja bio nadripisar. Ali, budući da ja ne uzimam novac, za to što govorim ljudima, ja nadripisar nisam kao što su me neki optuživali, osuđivali, tijekom zadnjih 7 g. od kada radim za hrvatske građane. Rezultat svega toga o čemu govorim postoji u naravi. Rezultat u naravi je do sada preko 50 pravomoćnih sudanskih presuda, na temelju kojih je isplaćeno svim tim tužiteljima, ne znam koliko novca, nisam brojao, ali radi se sigurno o nekih, o nekoliko milijuna kuna koje su banke morale isplatiti hrvatskim građanima, koji su ih tužili zbog nepoštenih ugovornih odredaba, neke banke nisu htjele to dati dobrovoljno, pa su ovršene. A meni je baš drago, kad se ovrši banka, meni je to super, u nastavku ovog našeg rada, mi i dalje radimo to što smo radili do sada, savjetujemo građane, Udruga Franka raste, ona ima trenutno oko 31 tisuću članova, raste svakodnevno, ljudi trebaju pravnu pomoć, mi im dajemo vrlo kvalitetnu pravnu pomoć, jer znamo o tom slučaju sve, ali ponavljam, nismo za to ovlašteni, ne primamo za to nikakav novac osim novca članova koji plaćaju jedan simbolični iznos od 30 kn godišnje, da bi udruga mogla funkcionirati. To je neka vrsta primarne pomoći i to besplatne pravne pomoći makar ona nije evidentirana kao besplatna pravna pomoć, ali ona to u naravi uistinu jest, to je besplatna pravna pomoć svim ljudima koji su ugovarali nepoštene kredite. Što sada slijedi? Čekamo neke nove odluke Vrhovnoga suda i očekujemo nakon toga tsunami sudskih postupaka.

Ukupno su banke dužne preko 10 milijardi kn hrvatskim građanima, na temelju tih nepoštenih kamata i nepoštene valute. I sada tih 20% ljudi, zamislite, ostati će bez recimo 2 milijarde kn, i te 2 milijarde kn umjesto da završi u džepovima hrvatskih građana, završiti će u džepovima bankara, koji su ih de facto opelješili, a s malo nekakvim kvalitetnim pristupom, RH, tom problemu to se ne bi dogodilo. Još uvijek imamo vremena, još uvijek možemo i ja mislim da trebamo poduzeti određene aktivnosti, da bi došlo do apsolutne restitucije svih preplaćenih iznosa, koji kažem ima preko 10 milijardi kn. Proces se bliži svome kraju, Vrhovni sud, treba svaki čas odlučiti o tome, imaju li dužnici koji su konvertirali CHF kredite pravo na obeštećenje, ta odluka se očekuje, ja ju očekujem svaki dan, jer već pola godine, na stolu Vrhovnoga suda, zatim, čekamo odluku Vrhovnog suda o revizijama banaka, nakon te 2 odluke kada se donesu, sve ćemo znati. Znati ćemo kao prvo, imaju li dužnici, koji su konvertirali pravo na privatne tužbe i znati ćemo je li u konačnici valutna klauzula nepoštena i zbog toga ništetna. Revizija je u tijeku, naravno još postoji mogućnost ustavne tužbe, ukoliko netko ne bude zadovoljan, ali ukoliko se presudi da su banke krive i ponovno, ja ne vjerujem da će Ustavni sud promijeniti svoju odluku, koju je već jednom donio u korist potrošača. Pa ja apeliram ovdje na Ministarstvo pravosuđa, na Vladu RH, da pronađe načina da se uistinu dogodi jedno kompletno obeštećenje svih oštećenih potrošača. To ne bi bila besplatna pravna pomoć, u smislu kako to predviđa Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, zato jer Vlada RH, nije predviđena kao netko tko daje besplatnu pravnu pomoć. Ali, ja sada povlačim paralelu s Udrugom Franak, niti udruga Franak nije netko tko pruža besplatnu pravnu pomoć, ali tu besplatnu pravnu pomoć, udruga Franak daje. Imamo slučajeve u Austriji, gdje su banke masovno primjenjivale nepoštene ugovorne obveze, na način, da nisu smanjivale kamatnu stopu, mada su ugovorile određeni parametar, na temelju kojeg su one morale smanjivati kamatnu stopu. I onda kada je taj parametar došao na nulu, kada je išao prema minusu, banke nisu primjenjivale minus, to je sudski utvrđeno nepoštenim i zbog toga ništetni i austrijsko ministarstvo nadležno za zaštitu potrošača, što je učinilo? Pripremilo je predložak sudske tužbe za svoje građane i građani su klikom na određeni link, na tom ministarstvu, ne znam, kako se zove ministarstvo u Austriji, koje je predviđeno za zaštitu potrošača, klikom na taj link, građani su mogli preuzeti predložak, na temelju kojeg su onda mogli privatno tužiti banku i dobiti svoj novac i prema mojim informacijama, to je u Austriji riješeno, banke su morale nekoliko stotina milijuna eura vratiti austrijskim građanima tako se država brine da nepošteni trgovac mora vratiti novac koji je nepošteno stekao, ali s druge strane se brine za još nešto, brine se i za svoje gospodarstvo jer kad nepošteni trgovac vrati građanima, potrošačima, a i među vama ima potrošača koji su možda dizali takve kredite, ne znam, vjerojatno ima jer ljudi su mi se javljali koji, evo, kolega Lenart je jedan od tih, evo, gledam ga sada, on je isto jedan od tih potrošača koji je ugovorio takav kredit, dakle, cilj države bi trebao biti da nepošteni trgovac vrati ljudima novac i da onda taj novac koji se vrati ljudima bude vraćen u vrtlog trošenja novca jer ljudi će taj novac potrošiti, neće sav, možda će dio novca trebati da pokrpaju svoje dugove, ali oni koji nisu dužni, potrošit će taj novac. Zamislite da se preko 10 milijardi kuna nađe u sustavu na način da to dođe do hrvatskih građana i da hrvatski građani onda, ajmo reći, 50% tog novca potroše u jednoj godini, a to bi se vjerojatno dogodilo. Pa nije to baš malo, nije to za baciti. BDP bi narastao za 5 milijardi kuna. Dakle, trebali bismo se pobrinuti da građani taj novac dobiju, da Vlada RH pruži besplatnu pravnu pomoć. Na koji način? Najjednostavniji način bi bio kad se sve ovo završi da se pripremi jedno sustavno rješenje za obeštećenje svih građana na način da banke moraju ponuditi građanima preplaćene iznose na temelju jednog obračuna. Taj obračun bi se napravio na temelju metodologije koju utvrdi zakonodavac, međutim, u tome svakako presudnu ulogu bi trebala imati Vlada RH i to u suradnji sa Vrhovnim sudom RH. Kada bi se Vlada RH i Vrhovni sud RH uhvatili u kolo i zajednički pokušali naći rješenje kako da se obeštete svi ti hrvatski građani, ja mislim da bi to rješenje bilo vrlo kvalitetno, vrlo primjenjivo i ne bi ga nitko mogao srušiti niti na Europskom sudu za ljudska prava, niti na sudu EU-a, niti bilo gdje drugdje jer sud EU-a je vrlo jednostavno rekao u nekim svojim presudama, rekao je slijedeće: „Ukoliko se utvrdi da su ugovorne odredbe nepoštene i ništetne, primjenjuju se tri pravila. Prvo pravilo je da je to tako od početka ugovornog odnosa.“ Znači, kad je utvrđeno da su ugovorne odredbe ništetne i nepoštene, one su nepoštene od trenutka kad je utvrđeno da je tako, od početka. Drugo pravilo za koje sud EU-a kaže da se mora primijeniti jest da nastaje subjektivno pravo na restituciju. To znači da svatko tko je obuhvaćen nekakvom presudom ima pravo dobiti restituciju na temelju toga što je netko njemu neosnovano naplatio. I treće pravilo koje je možda i najvažnije, a to je pravilo retroaktivnosti, mora se vratiti sve, nema zastare potraživanja. Ta zastara kod nas je malo neobično propisana, pa bi kao bilo zastare, međutim, sud EU-a kaže, mora se vratiti sve što je stečeno na temelju nepoštenih i zbog toga ništetnih ugovornih odredaba. Ako se primjene ta tri pravila, problema neće biti. A ta tri pravila već je utvrdio na neki način Vrhovni sud RH. Vrhovni sud RH prošle godine u ožujku donio je jednu svoju odluku da kolektivna tužba prekida zastaru potraživanja. Što to znači? 2012.g. u travnju kada je podignuta kolektivna tužba u slučaju Franak, prekinuta je zastara za sva potraživanja iz privatnih sudskih procesa koji će se eventualno dogoditi u budućnosti. I ta zastara je ponovno za svaki privatni sudski proces počela teći danom pravomoćnosti sudske presude. Za preplaćene kamate za 7 banaka koje su osuđene već 2014.g. ta zastara počinje teći tek 14-esti, a rekao bih čak sada i već 14. lipnja 2019. Za razliku tečaja, ta zastara počinje teći tek, zastara nastaje tek 2023.g., a za Sberbank i za tečaj i za kamatu zastara nastaje tek u lipnju 2023.g. Znači, nemamo puno vremena za ovaj dio koji se tiče preplaćenih kamata jer zastara nastaje 14. lipnja 2019.g. Zbog toga apeliram na Vladu RH da razmisli o ovome što sam rekao, ja sam spreman na suradnju i da riješimo taj problem i da obeštetimo 125 000 hrvatskih građana oštećenih nepoštenim ponašanjem hrvatskih banaka. Sada ispred kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a govorit će gđa. Vesna Pusić.

Govori se o dva, dvije interakcije ili dva oblika besplatne pravne pomoći, primarnoj i sekundarnoj. Od samog početka uvođenja ovog instituta u RH, a to je bilo naravno vezano sa našim pristupanjem i institucionalnim opremanjem za pristupanje EU, imamo problema s ovim institutom. Institut je previše kompliciran, ima premalo novaca i često se govorili da trebaš besplatnu pravnu pomoć da bi uopće dokučio na koji način možeš doći do toga da ti bude odobrena besplatna pravna pomoć. I čini se iz ovog Izvješća da se u tom pogledu situacija nije promijenila i zaista bi bilo dobro da se promijeni. Reći ću uvodno da sve kritike koje ću ovdje iznijeti razlike između primarne i sekundarne, treba gledati između ostalog i u kontekstu da se sve skupa radi o milijun kuna. Dakle, o jednoj zanemarivo maloj svoti za takvu vrstu pomoći, onda, da bi taj institut uopće imao nekog realnog smisla. Primarnu pravnu pomoć, osiguravaju različite nevladine organizacije, udruge, klinike pravnih fakulteta, dakle, neke dobrotvorne, dobrovoljne organizacije i asocijacije, koje po nekom kriteriju, koji se prijavljuju za sredstva od države, dakle, iz državnog proračuna i koje onda se po nekim kriterijima biraju da mogu i budu ovlaštene za pružanje takve primarne pravne pomoći. U 2017. zahtjeva za tu vrstu pomoći, a tu se radi o informaciji, savjetima, podnescima, javno pravnim tijelima i podnescima međunarodnim organizacijama kao i Europskom sudu. Tih zahtjeva je bilo 21839. Za razliku od primarne pravne pomoći, sekundarnu pravnu pomoć pružaju odvjetnici i ona se ugl. odnosi na interakciju stranka sa sudom u različitim oblicima i varijantama, također, naravno uključuje informiranje i savjete i podneske, ali podnesci se odnose na sudove, pa onda i zastupanje na sudovima i u sudskim procesima. Tih zahtjeva za sekundarnu pravnu pomoć je u 2017. g. dakle, novih bilo 8186. Međutim, u 2017. je prenesen i određeni broj zahtjeva za sekundarnu pravnu pomoć koji nisu riješeni u 2016. g. tako da je ukupni broj zahtjeva koji su se obrađivali u 2017. nisu bili samo ovih 8168 nego ih je bilo sa tim prenesenim iz 2016. bilo ih je 12860. E sada, od tih 12860 koliko ih je bilo na dnevnom redu, za 2017. prihvaćeno je od onoga što je riješeno, prihvaćeno je 49% a 51% je odbijen ili na različite druge način otklonjen da tako kažem iz ove procedure besplatne sekundarne pravne pomoći. Mislim da taj podatak, je puno više zabrinjavajući nego što se na prvi pogled čini, dakle, trebalo bi analizirati zahtjeve koji su odbijeni u ovoj kategoriji sekundarne pravne pomoći, jer tu se radi de facto o poslu o sudovima. Ne radi se samo o informacijama ili nekom općem savjetu, nego se radi faktički o onom što ljudi trebaju platiti, odnosno, mogu ili ne mogu platiti. I zato mislim da ta brojka zahtjeva analizu, ne slučajeva koje su prihvaćeni, nego slučajeva koji su odbijeni, to ovdje nemamo, imamo analizu slučajeva koji su prihvaćeni, koji u velikoj mjeri se odnose, na recimo naknadu sudskih troškova, iako naravno ima puno slučajeva gdje n i do toga nije došlo. Kada pogledate, nevladine organizacije, a prijavljuju ih se puno, a samo neke dobiju sredstva iz državnog proračuna, koje su se kvalificirale za pružanje primarne besplatne pravne pomoći, dakle, onih pomoći na početku i onoga što sam navela da takve udruge i pravne klikne mogu raditi. Tu postoji velika neujednačenost, između sredstava ponovno naglašavam sva sredstva su vrlo mala, ali između sredstava i broja slučajeva, s kojima se pojedina institucija bavi ili bavila u toj 2017. g. pa navesti ću samo neke primjere usporede radi. Recimo, centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć u Vukovar, dobio je 74 tisuće 790 kn i imao je 184 slučaja.

Dakle, više-manje isti novci, čak su ovi dobili malo više novaca sa 184 slučaja, a ovi u Sisku sa 6844 slučaja, su dobili istu količinu novca ili udruga za civilno društvo i kvalitetu življenja Srma iz Sinja dobila je 74 tisuće 150 kn i imala je 132 slučaja.

Dakle, 132 naprama 1164, ovi sa 1164 su dobili manje novaca. I onda imamo Sveučilište Osijek, Split i Zagreb, pravne klinike Sveučilište u Osijeku 57 tisuća 376 kuna, 98 slučajeva, Sveučilište u Splitu 61 tisuću 350 kuna 518 slučajeva, Sveučilište u Zagrebu 73 tisuće 400 kuna, 1943 slučaja. Možda za to postoji neko objašnjenje ali očito ne ujednačenost u količini novca koje su pojedine institucije dobile i broju slučajeva s kojima su se bavile je bjelodana i zapravo udara u oči i zahtijevala bi određeno objašnjenje što su kriteriji, na koji način, zašto, kako, o čemu se ovdje radi. Također ako pogledate ponovno kažem tih milijun kuna što je daleko premalo, slučajeva iz područja primarne pravne pomoći ima otprilike dvostruko više od onih iz sekundarne. S druge strane sekundarna pravna pomoć financira se sa otprilike duplo više novaca nego primarna pravna pomoć. To je očito zato što se radi o slučajevima u kojima su uključeni odvjetnici i nešto drukčije situacije, međutim očito bi trebalo raditi na toj temi, motivirajući i animirajući odvjetnike, pa i mlade i stare da se uključe jednim dijelom svoje prakse u pružanje besplatne pravne pomoći u zemljama u kojima je to uvrježeno i postoji dugi niz godina, to je zapravo način na koji se ta pravna pomoć efikasno osigurava da se prakticirajući odvjetnici stimuliraju da jedan dio svoje prakse posvete upravo ovoj vrsti slučajeva i da se to na neki način prepoznaje i honorira ako ne u novcu onda u nekim drugim oblicima priznanja koja doprinose ugledu odvjetničke prakse. Sve skupa naravno je mizeran iznos, dakle kada pogledate da za sve to skupa se koristi milijun kuna, da ove organizacije koje se time bave dobivaju po 70-ak neke i 40-ak tisuća kuna s tim naravno ne mogu Bog zna šta napraviti i ne mogu postići neke efekte. Tako da sa tom institucijom kao što sam na početku rekla od početka zapravo imamo problem i kuburimo što bi se reklo, odnosno sa prekompliciranim procedurama i premalo novca smo de facto, praktično gledano ubili institut besplatne pravne pomoći. I zbog toga mislim da možda bi bilo vrijedno još jedanput otvoriti tu raspravu jel to hoćemo ili nećemo. Ako nećemo taj institut, ajmo reći nećemo, nećemo, neće se ni ministarstvo s time gnjaviti ni svi ostali, ako hoćemo i naći će se drugi oblici za to, ne tako dobri i kvalitetni kao što bi moglo biti potpomognuto od strane države ali naći će se. Međutim, moje mišljenje da mi trebamo taj institut, da je to vrlo važan institut i da bi zbog toga trebalo još jedanput otvoriti ovu temu da vidimo i adekvatno financiranje koje neće biti na razini besmisla i s druge strane jednostavniju, lakšu proceduru, približavanje tog instituta ljudima koji stvarno to trebaju, koji su često i prometno i obrazovno, da ne kažem financijski udaljeni od pristupa ovom institutu i zaista trebaju pomoć, često stari ljudi. Dakle ako hoćemo taj institut ja mislim da bi trebali i ovo izvješće to dobro pokazuje de facto, pošteno bih rekla i vjerno pokazuje da bi trebali tu temu još jedanputa otvoriti pogledati na koji način stvarno Hrvatska može organizirati besplatnu pravnu pomoć koja to jeste i koja funkcionira. Sada je na redu ispred Kluba zastupnika HNS-a gospodin Stjepan Čuraj. Nema ga, gubi pravo.

Mi ćemo danas govoriti o besplatnoj pravnoj pomoći, odnosno o Izvješću o korištenju besplatne pravne pomoći za 2017. godinu. Ono što svakako je dobro naglasiti da MOST nezavisnih lista se zalaže za institut besplatne pravne pomoći jer je nužno da svim građanima RH osiguramo pravo na pravnu pomoć, odnosno da im bude dostupna, pristup pravosudnim tijelima ukoliko su u određenim situacijama, njima to zasigurno nije tako i upravo ovaj institut bi im to trebao osigurati. Pravo na primarnu pravnu pomoć je koristilo preko 21 tisuće osoba dok je pravo na onu sekundarnu pravnu pomoć koristilo preko 8 tisuća građana. Zabrinjavajuća je činjenica da je 10% tih građana koji su podnijeli zahtjev odbijeno. Ja bih voljela ovdje reći neke stvari s kojima sam se susretala na terenu, odnosno u razgovoru sa građanima i sa pružateljima besplatne pravne pomoći. Pred nekoliko dana raspisan je natječaj za 2019. godinu za besplatnu primarnu pravnu pomoć, osigurano je svega milijun i pol kuna što smatram da nisu dovoljna sredstva u ovom momentu, kada imamo izvješće pučke pravobraniteljice da sve veći broj građana RH se nalazi u riziku od siromaštva. Ako se nalazi u riziku od siromaštva, zasigurno iz toga će i proizaći činjenica da i neće moći pristupiti, znači, zaštiti svojih prava. Veliki problem je zapravo postupak oko podnošenja i odobravanja rješenja o pravu na besplatnu pravnu pomoć. Stranke se često odbijaju iz razloga da predmet za koji su podnijeli zahtjev, ne predstavlja egzistencijalno pitanje odnosno da se sada ne nalaze u nekakvim takvim životnim okolnostima koji zahtijevaju odobrenje besplatne pravne pomoći. Naime, usko se primjenjuje sam čl. 13. st. 2. toč. f. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći koji propisuje da se besplatna pravna pomoć pruža iznimno u ostalim upravnim i građanskim sudskim postupcima, a onda zapravo o tom besplatnom pravu na pravnu pomoć odlučuje pružatelj diskrecijskom ocjenom uz ispunjenje određenih uvjeta. Potrebno je pravovremeno raspisivati natječaj kako bi Udruge i drugi pružatelji besplatne pravne pomoći, mogli se financirati odnosno kako bi mogli osigurati sredstva za svoje neometano djelovanje. Ukoliko želimo Institut besplatne pravne pomoći, tada moramo biti učinkoviti u tome i trebamo osigurati adekvatna dostatna sredstava.

Kako mi to ćemo ojačati ili možda nije cilj jačanje odnosno osnaživanje tih Institucija koje pružaju besplatnu pravnu pomoć, kada vidimo da su projekti koji se odobravaju između 45 i 85.000,00 kn. Znači, ovdje bi apelirala na činjenicu da jedna plaća visokoobrazovane osobe koja je završila Pravni fakultet, recimo, neće sigurno raditi za minimalac, mislim da to ne treba ni očekivati, ovaj koja poruka se šalje tu da ljudi rade, znači, za entuzijazam. Znači, mi ovdje imamo zapravo činjenicu je li to dovoljno, znači, za jedan projekt 45 do 85.000,00 kn, kako bi se financirali, znači, svi oni troškovi hladnog pogona, znači, troškovi režija, troškovi zakupnine, uredski materijal, pristojbe za stranke. Isto tako, 2018.g. imali smo slučaj da iako je natječaj završen u veljači 2018. pristupilo se potpisivanju tih Ugovora tek, ja pred kraj godine ako se ne varam, u listopadu 2018.g. To je stvorilo dosta poteškoća u funkcioniranju pružatelja besplatne pravne pomoći, a isto tako moram primijetiti da nije jednako raspoređena odnosno nedovoljna je ionako planirana mala alokacija financijska, ove godine, znači, isto je planirano malo sredstava u odnosu na primarnu besplatnu pravnu pomoć, svega, po ovom Izvješću je utrošeno milijun i 50.000,00 kn, a za sekundarnu pravnu pomoć gotovo 2 milijuna kuna. Znači, tu je jedan nesrazmjer, ne kažem da je ovdje više, ovdje manje, nego smatram da oba Instituta, ako želimo taj Institut besplatne pravne pomoći, mi bi zapravo trebali i u jednom segmentu i u drugom segmentu, povećati taj iznos. Isto tako, smatram da bi valjalo razmisliti i o decentralizaciji same besplatne pravne pomoći, znači, da se to vidi koje bi jedinice lokalne samouprave na određenom području koje imaju, znači, dovoljno kapaciteta, mogle, znači, same, a da ne ovisimo o centralnom natječaju Ministarstva pravosuđa, da Ministarstvo pravosuđa o tome vodi brigu, znači, da mi to spustimo na jednu decentraliziranu razinu. Ministarstvo može svakako predvidjeti iznos, al da zapravo onda, ukoliko dođe do određenih potreba, da zapravo njegujemo, osnažujemo pravo hrvatskih građana da imaju pristup pravosudnim tijelima jer oni, znači, svaki građanin RH trebao bi imati zajamčeno pravo da dođe, da zapravo bude zastupan pred pravosudnim tijelima i da mu se to ne uskrati zbog svoje materijalne situacije. Znači, u ovom momentu potrebno je povećanje sredstava milijun i po kuna nije dovoljno, kao što je raspisano ovim natječajem za 2019.g. Isto tako, nije dovoljno da projekti budu od 45.000,00 kn do 85.000,00 kn obzirom na broj pruženih pravnih savjeta. Mi znamo da jedna prosječna plaća visokoobrazovane osobe iznosi oko 85.000,00 kn, a u Izvješću vidimo da Udruge dobivaju i od, znači, 45.000,00 kn, što je jednostavno nedovoljno sredstava.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče HS. Uvaženi ministre Bošnjakoviću, uvažene kolegice i kolege, dragi građani i građanke RH, u uvodnom dijelu sam govorio o nekim stvarima, a sada bih malo detaljizirao što bi bilo dobro napraviti da 125 000 ljudi dobije preko 10 milijardi kuna od hrvatskih banaka koje su ih opelješile. Opelješile su ih pod blagoslovom HNB-a, nečinjenjem institucija, da se građani nisu sami udružili, to bi tako ostalo. Na našu sreću, građani su se udružili i sudskim postupkom su dobili pravorijek da su u pravu. Međutim, da bi svoje pravo ostvarili, oni opet moraju privatno na sudove. Sekundarna pravna pomoć itekako je moguća u ovom slučaju. Radi se o privatnim sudskim postupcima u kojima je pobjeda zagarantirana jer prema Zakonu o parničnom postupku i prema Zakonu o zaštiti potrošača, kolektivna sudska presuda obvezujuća je za sve sudove i na temelju kolektivne sudske presude svatko ima pravo na privatnu naknadu štete. Mi imamo već preko 50 pravomoćnih presuda samo za kamate, za preplaćene kamate, a tek slijedi, slijede privatni procesi za tužbe vezano i za preplaćene kamate i za razliku tečaja. Rekao sam već nakon što Vrhovni sud utvrdi konačno i definitivno jesmo li u potpunosti 100% u pravu postojat će onda potpuno otvorena širom vrata da se u privatnim sudskim procesima dobije taj kompletni novac, međutim da bi se taj novac dobio mora se tužiti hrvatske banke. Postoji veliki broj ljudi, rekao samo nekih 20%, a to je možda 25.000 ljudi koji jednostavno nemaju novca i kojima treba pomoći da dođu do tog svoga novca. Ja čak vidim sad tu da je moguća možda i nekakva suradnja EU u tome, mogući su čak nekakvi Euro projekti u svemu tome jer EU je pokazala da joj je zaštita potrošača jedan od prioriteta. Ako zatražimo neki novac iz Euro fondova upravo za ovakvu situaciju, ako dokažemo a to nije teško dokazati da su banke uistinu pelješile hrvatske građane, dokaz je kolektivna sudska presuda, ako se to zatraži na kvalitetan način ja mislim da EU iz svojih fondova svakako može i rado bi potrošila novac za takve stvari, a posebice ako znamo da je taj novac na kraju vraćen. Jer on se troši samo tijekom sudskog postupka, odvjetnici nešto koštaju, međutim na kraju sudskog postupka sve te troškove snose banke koje su krive. Prema tome, tu gotovo da nema rizika, budući da nema rizika ja mislim da bi RH trebala uložiti maksimalne napore da vrati ljudima njihov novac, da time obogati svoj BDP, na kraju krajeva Vlada RH bi takvim potezom i te kako narasla u očima hrvatskih građana, to je sigurno. Imate otvorena vrata, evo, samo je stvar na vama da ta otvorena vrata iskoristite i da pomognete hrvatskim građanima da dođu do svog novca. Pogledajte iskustva drugih zemalja, nismo mi jedina zemlja koja je imala takve probleme, već sam spomenuo Austriju koja je vratila ljudima kamate, Mađarska je zakonom vratila ljudima preplaćene kamate, sjetimo se Mađarska je donijela 3 zakona, prvim zakonom vraćen je ljudima novac na temelju toga što su banke ugovarale jedan tečaj za davanje kredita, a drugi tečaj CHF-a za naplatu anuiteta i prvim zakonom koji su Mađari donijeli 2014. godine ljudima je vraćena ta razlika tečaja između kupovnog i prodajnog tečaja jer takav način ugovaranja nije dopušten i sud EU je već davno utvrdio da to nije dopušteno. Drugim zakonom su vratili preplaćene kamate ljudima jer i tamo je bio isti problem kao i kod nas, banke su ugovarale kamatnu stopu koja se mijenja odlukom banke. Ja ću ponoviti već ono kako sam to govorio i prije, odluka banke to vam je kao da vi s nekim dogovorite neki pravni posao koji ima određenu cijenu i ta cijena je npr. 100.000 kuna i vi kažete čovjeku vi ćete meni tih 100.000 kuna platiti u 10 rata po 10.000 kuna ali ja imam pravo svaku tu ratu 10.000 kuna mijenjati kako se meni sviđa, nema kriterija, jednostavno ja ću to promijeniti zato jer mi više ne paše 10.000 kuna nego trebam sad 12, 13, 15 koliko god i vi potpišete da pristajete na to međutim po Zakonu o obveznim odnosima takva ugovorna odredba je neodrediva čak i da se ne radi o zaštiti potrošača, ona je neodrediva i za pravne osobe, prema tome i pravne osobe koje su ugovarale takve ugovorne odredbe također imaju pravo na restituciju i prema tome to je čista situacija. E tako su i u Mađarskoj radile banke, tako su banke postupale u Mađarskoj, u RH, u BiH, u Srbiji, u Crnoj Gori, tako banke nisu postupale što se kamatne stope tiče zapadno od RH. Čak ni Republika Slovenija koja je bila s nama u zajedničkoj državi nije dopustila da banke primjenjuju takve kamatne stope u njihovim kreditima. Međutim, na sreću postoje zakoni, postoje sudovi, postoji uistinu dobra sudska praksa u RH i takva praksa banaka proglašena je nepoštenom i time ništetnom. Dakle, da se vratim na Mađare i kod njih je bila ista stvar pa su oni onda zakonom naložili bankama da vrate kompletne preplaćene iznose kamata dužnicima. I trećim zakonom znamo napravili su konverziju CHF u forinte, al taj zakon meni nije toliko zanimljiv zato jer on nije išao po početnom tečaju nego je išao po nekom tečaju koji je bio aktualan 2014. godine pa tu nije izvršena restitucija pa Mađari još uvijek imaju pravo tražiti preplaćeni tečaj. Dakle, oni kao i mi imaju pravo tražiti preplaćeni tečaj, ali ne samo na temelju toga što trebaju dobiti restituciju nego imaju pravo i na smanjenje glavnica. Dakle, kod njih se dogodila situacija da nije po početnom tečaju promijenjen CHF u forinte. I što se dogodilo, banke nisu bile zadovoljne tim zakonima, pa su banke tužile Mađarsku OTP banka konkretno Europskom sudu za ljudska prava. I Europski sud za ljudska prava je nakon vijećanja utvrdio da banke nisu u pravu nego je u pravu Republika Mađarska koja je izvršila restituciju zakonskom prisilom. Dakle, može se kad se hoće, može se kad se ima zakonske temelje, može se kad se ima pravomoćne sudske presude, Mađari čak nisu imali takvu ogromnu stvar kao što imamo mi, a to je kolektivna sudska presuda, dakle točno se zna 8 banaka u razdoblju od 10. rujna 2003. do 31. prosinca 2008. ugovarale su nepoštene i zbog toga ništetne odredbe o promjenjivoj kamatnoj stopi koja se mijenja odlukom banke. Čak u presudi piše i to da se taj dio presude koji govori o nepoštenoj kamatnoj stopi ne odnosi samo na valutu CHF. Nego se odnosi na sve valute, jer činjenica jest da su banke ugovarale nepoštenu kamatnu stopu i za kunske i za euro kredite i za CHF kredite, sve do zaključno 10. siječnja 2013. g. Od 10. siječnja 2013. morale su ugovarati to na način kako je bilo propisano Zakonom o potrošačkom kreditiranju, a sve do tada su se pravile blesave, jer nije pisalo točno kako moraju to ugovoriti, nego je pisalo samo da ugovorna odredba mora biti odrediva i banke umjesto da ugovore odredivu ugovornu odredbu, one su se pravile blesave, pa su ugovorile ugovornu odredbu koja nije odrediva. Imali smo to da je HNB sve do donošenja tih izmjena i dopuna Zakonu o potrošačku kreditiranju, držala na svojim stranicama obavijest kako je takva administrativna odluka banke, jedno normalno i prihvatljivo bankarsko poslovanje. Ja bi završio time svoje izlaganje, predlažem da Vlada RH iznađe načina, da pomogne siromašnim ljudima prije svega, da na temelju kolektivne sudske presude, mogu dobiti besplatan način vraćanja svog novca, ali u globalno bi se moglo zakonito riješiti za sve ljude, tkao da se uopće ne mora ići na sud, može se donijeti jedno sustavno rješenje, nakon što Vrhovni sud odluči o tome, imamo li pravo nakon konverzije na obeštećenje, nakon što odluče o revizijama banaka, jedno takvo zakonsko rješenje moguće je, vrlo jednostavno izračunati preplaćene iznose, pa apeliram na Vladu RH, da se pozabavi tim problemom. Imate jednu repliku, tražio je repliku, gospodin Ante Bačić. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora.

Mi nemamo dovoljno logistike, da bismo radili to, ali imamo puno logistike da pomažemo hrvatskim građanima. Naravno, imamo i pravnika i ekonomista i odvjetnici s nama surađuju, onako da se to ne vidi, ali nažalost, dosada to nismo učinili, ali to ne znači da nećemo učiniti. Evo, baš je ova rasprava, možda situacija, koja je meni prosvijetila malo pamet, što se toga tiče, pa ću ja njima svakako proslijediti mogućnost da se to napravi, pa ćemo vidjeti, ali to je budućnost, trebalo je to prije napraviti, hvala. Sada će govoriti g. Ante Bačić. Poštovani ministre sa suradnicom, pozdrav još jednom. Iskoristiti ću priliku u ovoj pojedinačne rasprave, da vam pročitam izvješće pravne kline Pravnog fakulteta u Splitu za 2018. g. jer mislim kada raspravljamo o ovom izvješću, znamo koliko pravne klinike i udruge, koje se bave problematikom, i pružaju konkretno primarnu besplatnu pravnu pomoć, znamo koliko slučajeva obrađuju i da im trebamo ipak dati određeni prostor i poslušati sve njihove prijedloge, tako da ću i ovim putem iskoristiti priliku za to.

U protekloj godini je imala 103 korisnika besplatne pravne pomoći, koji su postavili preko 150 pravnih pitanja. Pravna klinika Pravnog fakultetu u Splitu, isključivo se financira sredstva kojima Ministarstvo pravosuđa dodjeljuju temeljem natječaja za financiranje, projekata udruge ovlaštene za pružanje primarnih pravne pomoći i pravnih klinika na temelju spomenutog natječaja za 2018. g. odobreno je iznos financiranja od 68 tisuća 616 kn. Ovogodišnje smanjenje odobrenog iznosa sredstava, značajno je utjecalo na tisak promotivnih materijala koji nam se u dosadašnjoj praski pokazao kao najučinkovitiji način promidžbe. Posebice osvrćući se na ljude starije dobi, koji se ne koriste modernom tehnologijom. Pravna klinika Pravnog fakulteta u Splitu, obavlja vanjska dežurstva u Zadru, što je dosta učinkovitosti, jer stranke zbog udaljenost, nezgodno im je doći do Splita. U želji za još boljim pružanjem pravne pomoći, došli smo na ideju da se osnuje i vanjsko dežurstvo u Makarskoj upravo iz istih razloga. No, zbog smanjenja iznosa sredstava taj je cilj teško ostvariv. Naglasili smo da je sljedeći korak u razvitku pravne klinike pronalaženje i opremanje prostora izvan zgrade Pravnog fakulteta, pri čemu očekujemo pomoć od Sveučilišta u Splitu, grada Splita ali i Ministarstva pravosuđa. Naime, zbog nedostatnih prostornih kapaciteta pravnog fakulteta, klinika djeluje u jednom kabinetu koji dijeli s tajništvom za poslijediplomske studije. To je vrlo nezgodno, jer i samim pružateljima pravne pomoći, ima minimalno 4 ili 5 po pojedinoj grupi, te kada tome dodajemo prisustvo mentora ili administratora, mjesta za stranke gotovo da ni nema. Mišljenja smo da je tako što, usudili bi se reći neprofesionalno glede primanje stranke, jer ne ostavlja dozu ozbiljnosti i opuštenosti koja bi se trebala osjetiti. Osim toga, dosadašnje iskustvo pokazalo je kako korisnici nerado dolaze u zgradu fakulteta, zato što može zato što ih može vidjeti veliki broj studenata, što im stvara nelagodu, jer žele zaštiti svoju privatnost. Naposljetku, smanjenje sredstava za rad, onemogućeno je studentima kliničarima da povežu i prošire svoje znanje i iskustva s drugim pravnim klinikama. Tijekom pružanja besplatne pravne pomoći, nailazimo na određen poteškoće koje se javljaju zbog loše informiranosti građana u sustavu besplatne pravne pomoći, nerijetko nam se događa da građani očekuju od nas sastavljenoj podnesaka u njihovo ime i zastupanje, pa ih tada upućujemo na urede državne uprave. Kako bi pokušali ostvariti prava na sekundarnu, pravnu pomoć. Ali nerijetko se korisnici iznenade i budu … [[Govornik se ne razumije.]] kada shvate da besplatnu pravnu pomoć pružaju studenti pravnog fakulteta a ne primjerice profesori. Korisnici besplatne pravne pomoć najčešće dolaze tražiti pravne savjete iz djelokruga građanskoga, zemljišno knjižnog prava, nasljednog prava, ugovornog prava, radnog te upravnog. Nakon što se korisnicima prezentira i pred pravni savjet i opća pravna informacija pravna klinika prestaje pratiti korisnika besplatne pravne pomoći u daljnjem postupanju jer je predajom pravnog savjeta opće pravne informacije funkcija pravnog savjetovanja prestala. Pravna klinika ne može nametati korisnicima na koji način djelovati, pravna klinika pruža korisnicima jedan, dva ili više načina rješavanja njihovog pravnog problema, eventualno može ukazati na najadekvatniji način ali je na samom korisniku kako će postupiti. Stoga pravna klinika nema podataka o tome kako su korisnici postupali nakon predaje pravnog savjeta ili određene opće pravne informacije iako ponekad same stranke navrate u prostorije pravne klinike kako bi još jednom zahvalile na savjetu jer uz njihovu pomoć su uspjeli riješiti svoj konkretni pravni problem. Naime, u samoj replici i u izlaganju sam to u par navrata napomenuo i drago mi je da je ministar u svom izlaganju rekao da u ovom trenutku se sustav prati i da sustav treba itekako pratiti posebice po broju riješenih slučajeva, tj. po broju riješenih pružitelja i pružanja same besplatne pravne pomoći. Jer možemo vidjeti evo i kako je rasprava tekla u Hrvatskom saboru da ćemo po tome vidjeti najbolje koliko novaca određenoj udruzi, određenoj pravnoj klinici dati u određenom natječaju, znači ne trebaju imati svi iste kriterije, normalno u različitim županijama i u različitim sveučilištima imamo različiti broj određenih slučajeva besplatne pravne pomoći. Ali definitivno možemo zaključiti ako želimo unaprijediti ovaj sustav koji je za sada dobar moramo povećati sredstva, znači ministarstvo mora naći veća sredstva u svome proračunu da pruži pravnim klinikama da se na neki način ipak i ono osamostali da u svoje redove prikupe što veći broj i studenata i profesora jer tako će se i približiti i kroz svoje promotivne aktivnosti će pojasniti građanima koji nemaju sve informacije i možda i ne znaju da ovaj vid pravne pomoći mogu dobiti besplatno i mogu ga koristiti a znamo danas koliko pravni savjeti i koliko pravna pomoć zna u konačnici naše građane koštati. Evo konkretno u slučaju pravne klinike u Splitu ministar je posvjedočio i zna gdje je pravni fakultet i zna koliko su to mali i oskudni prostori tako da vjerujem da i uz veće prostore koje mislim da i ministarstvo i samo sveučilište ima i koje moje pružiti samoj pravnoj klinici može ostvariti puno, puno bolje rezultate od ovih nekakvih 100 pravnih savjeta u godini dana. A da napomenem još jedanput, samim radom u pravnoj klinici i profesori a posebice studenti više godina stječu itekako bitnu studentsku i pravnu praksu koja im treba ne samo da završe fakultet jer na 5.-oj godini morate imati određeni broj sati studentske prakse ali im pomaže u daljnjem njihovom, ne samo usavršavanju u poslu nego i samom usmjeravanju ali i napraviti će od njih i bolje pravnike koji će poslije i kao odvjetnici uključiti se u sustav i primarne ali i sekundarne pravne pomoći.

Prvu repliku je tražila gospođa Ljubica Maksimčuk. Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi kolega vi ste govorili evo o pravnoj klinici u Splitu, ja pozdravljam naravno taj njihov rad, naravno da bi trebalo puno više sredstava za rad. A kako bi bilo učinkovitije i brže naravno da mislim da bi i pravna klinika Pravnog fakulteta u Osijeku možda trebala imati jednu ispostavu u Slavonskom Brodu gdje bi se mogla evo pružati ovakva pravna pomoć jer svjesni smo da je svrha pravne pomoći jednakost svih pred zakonom obično to koriste socijalno ili ekonomsko ugroženiji građani kako bi im osigurali evo pravnu pomoć. Znači jedan od prijedloga bi bio Pravnom fakultetu u Osijeku otvaranje jedne ispostave u Slavonskome Brodu. Kolegice upravo to, znači kao što vidimo u izvještaju same pravne klinike iz Splita koja se već proširila i na Zadar i na Makarsku tako treba biti usmjerenje i ostalih naših sveučilišnih gradova, posebice onih koji imaju pravne fakultete i pravne klinike. Normalno u Slavonskom Brodu nema pravnog fakulteta pa time je i nemoguće osnovati na ovaj način pravnu kliniku ali znamo da i dosta studenata iz Slavonskog Broda studira u Osijeku i mislim da bi posebice studenti viših godina bili voljni vratiti se uz prostore i određena mala sredstva bili bi voljni volontirati i pružati usluge besplatne pravne pomoći i svojim građanima na razini Slavonskog Broda tako da definitivno trebamo to potaknuti evo i potaknuti ministra da što više nadzire taj rad a i s tim nadzorom da što više osigurava sredstva onima koji pružaju nakvalitetnije i najviše usluga besplatne pravne pomoći. Kolega Bačić, ne znam koja je korist od besplatne pravne pomoći u ovakvom društvu kakvo je naše gdje je sudstvo takvo kakvo je, gdje djeca moćnika uhvaćeni sa hrpama droge ne budu procesuirani, gdje čovjek koji uzgaja biljku da bi se bi pomogao a time i smanjuje troškove zdravstvenom sustavu dobije 2 godine zatvora, u sustavu u kojem bude osuđen, da se našalimo malo pas Medo a oni koji su oteli hrvatskom narodu, pronevjerili velike novce, uzeli, rasprodali imovinu i na tome se okoristili ne budu kažnjeni ili se sudski procesi protiv njih vode 10, 15 možda i 20 godina. Čemu takva pomoć kad mali čovjek nažalost bez obzira na sve bude osuđen, a krupne ribe i dalje lete i plivaju. Hvala podpredsjedniče, mislim iako nije, nije tema ovoga izvješća mogu se s nekim stvarima koje ste iznijeli složit, sad jel to problem što nemamo u nekim konkretnim slučajevima ustaljenu sudsku praksu, jel to problem što dosta naših pravnika zaziva ono iz anglosaksonskog, a to je uvođenje i presedana gdje bi određena sudska praksa, određene sudske odluke bile iste, ali ne možemo na uštrb toga i na uštrb nekakve nejednakosti i problema koje danas pravosuđe ima, a to moramo priznat da ima i da ima problem s određenim sucima i određenim slučajevima, ali ne možemo sad na taj način ovaj kritizirat besplatnu pravnu pomoć. Lako je i meni i vama doć do savjeta od određenog pravnika ima ih oko nas fala bogu dosta i odvjetnika i bivših sudaca, ali zamislite osobu koja živi malo možda u zabačenijem dijelu vaše županije kako mu je doć do određenog savjeta za neko krucijalno pitanje koje je njemu i te kako bitno. Hvala podpredsjedniče, pa kolega Bačiću vi ste veći dio svoje rasprave posvetili pravnoj klinici iz Splita, njihovom radu i naravno potrebi za dodatnim sredstvima, a i prostorom. Naravno i ja također iz vaših riječi što ste rekli moram se složiti i pohvaliti njihov rad, naši građani često osim savjeta trebaju da im se pomogne znači kod pisanja prigovora, žalbe i to, ali i smatram da će im se najviše pomoći ako uspijemo ubrzati postupke da se na rješavanje njihovog spora ne čeka godinama. A što se tiče pravne klinike iz Splita smatram da može poslužiti kao jedan dobar materijal, podloga, da se i u drugim županijama započne s jednom sličnom praksom. Hvala podpredsjedniče, kolega Stričak zahvaljujem na pitanju i na komentaru, definitivno obaveza je i nas posebice i Ministarstva pravosuđa da ovaj sustava besplatne pravne pomoći bila ona primarna i bila ona sekundarna uključimo što više aktera. Normalno da je lakše u većim sustavima gdje postoje sveučilišta, gdje postoji pravni fakultet organizirat i udruge, ali i organizirat i pravne klinike.

Hvala gospodine podpredsjedniče, gospodine ministre, pa kolega Bačić spominjali ste ovu pravnu kliniku i to je mislim jedan dobar primjer, spominjali ste razne grane prava koje ona pokriva. E sad, obično u fokusu javnosti, u fokusu pa i pravnika na pravnom studiju i odvjetnika jesu parnički postupak i kazneni postupak i oko toga se obično lome koplja, ali jedna grana prava koja je mislim dosta zanemarena je upravno pravo. Vi znate da je većina pravnih akata koji se donose zapravo su upravni akti i da je to nešto s čim se naši građani susreću svaki dan, …/nerazumljivo/… postoje bitno također jer ono regulira odnose između pojedinca i države i onda je pitanje temeljnih prava itd. E sad budući da mislim da je to jedna grana prava koja se i nedovoljno izučava na pravnim fakultetima, nedovoljno literature, a i nedovoljno je i odvjetnika i pravnika koji su za to osposobljeni, osim onih koji možda rade u državnim tijelima, pa evo mislim i nadam se da će se i kroz ovu pravnu kliniku i znanje u tom području, u toj grani prava ojačati. Hvala podpredsjedniče, evo kolega Sokol, hvala isto na pitanju, definitivno se slažem s vama jer upravo ako i pogledamo većinu postupaka i većinu slučajeva koje određene pravne klinike ili pružatelji usluga besplatne pravne pomoći rješavaju to je vezano za upravno pravo. Zato što je to jednostavno rješavanje određenih sporova il određenih pitanja koje imaju naši građani prema javnopravnim tijelima u RH, a znamo koliko je upravno pravo i komplicirano, kolko je malo pravnika se zapravo konkretno samo s time, samo s time i bavi.

S nama su učenice i učenici Linigre odnosno privatne srednje škole s pravom javnosti iz Zagreba, pozdravimo ih s pljeskom, hvala što ste s nama. [[Pljesak.]] Nije gromoglasni jer nas nema puno, ali međutim ipak je, svi su pljeskali. Imamo sada završnu riječ, u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGE će govoriti gospodin Goran Aleksić. Zahvaljujem poštovani podpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi ministre sa suradnicama, uvažene kolegice i kolege, dragi građanke i građani RH sažet ću ono što sam nadam se dovoljno dobro elaborirao do sada. Govorim o budućnosti, želim da se u budućnosti napravi jedna, jedan značajan iskorak koji do sada nismo napravili, da uistinu pomognemo ljudima koji u velikom broju imaju pravo na obeštećenje a nemaju novca da do tog obeštećenja dođu. Dakle, 2018. godine u lipnju je donesena pravomoćna presuda u slučaju Franak, na temelju te presude 125.000 ljudi dobilo je pravo da privatnim sudskim postupcima dobije naknadu štete, a naknada štete sastoji se u tome da svatko tko je ugovarao CHF kredit ima pravo dobiti preplaćenu kamatu, dakle, razliku između kamate koja je trebala biti naplaćena po početnom otplatnom planu i kamate koja je uistinu naplaćena u većem iznosu. Tu razliku ima pravo dobiti svaki oštećeni dužnik i na svaku tu razliku još ima pravo dobiti i zateznu kamatu jer je banka nepošteni sudionik pravnoga posla. Drugo, što imaju pravo je dobiti kompletnu razliku tečaja. Priznaje se, dakle, samo početni otplatni plan i to u kunama, a ono što je plaćeno po povećanom tečaju, ne vrijedi. Razlika između onoga što je povećano i onoga što je bilo na početku, pripada svakom pojedinom dužniku i na svaku tu razliku još ide i zatezna kamata. To su ogromni novci, to je ukupno preko 10 milijardi kuna, a ovih siromašnih, vjerujem da ima, reći ću baš siromašnih jer ljudi nemaju novca za sudske postupke, ima vjerojatno oko 2 milijarde kuna koje treba vratiti njima. RH svakako može putem svojih Ureda omogućiti, županijskih Ureda omogućiti besplatnu pravnu pomoć, a vjerujem da je moguća i prijava da se to putem EU, određenih fondova, financira i sve što je bitno u tome i što je najvažnije jest da je taj novac siguran, to je novac koji se ne može izgubiti, to je novac koji će se privremeno plaćati za sudski postupak, za odvjetnike, za pristojbe, za ovo, za ono, za vještačenja, ali sav taj novac na kraju plaćaju banke, taj novac je novac koji ne može propasti. S jedne strane će se sav uloženi novac vratiti državi, a s druge strane će građani dobiti obeštećenje i treće kao rezultat je povećani BDP, to sam već rekao jer ako se preko 10 milijardi kuna slije u džepove hrvatskih građana, sigurno će 5 milijardi kuna od toga završiti u BDP-u potrošnju. Dakle, to je jedna vin vin situacija u kojoj je jedini gubitnik onaj koji treba biti gubitnik, a to je banka lopov. Banke su u ovoj situaciji lopovi, klasični lopovi koji nisu smjeli tako poslovati kako su poslovali i zbog toga RH ima dužnost to riješiti na najbolji mogući način za sve. Postoji i onaj najjednostavniji način, a to je da se Zakonom to riješi sustavno, da Vlada RH uz pomoć Vrhovnog suda utvrdi metodologiju na temelju koje bi banke morale izračunati preplaćene iznose i ponuditi oštećenim dužnicima nagodbe. To je najjednostavniji način, on je moguć, on nije zabranjen, sud EU-a je rekao već svoje, rekao sam, na temelju nepoštenih ugovornih odredaba kad se one utvrde, svaki pojedinačni dužnik ima pravo dobiti kompletnu restituciju. To je utvrdio sud EU-a. S druge strane, Europski sud za ljudska prava utvrdio je da država, ukoliko intervenira u nepoštene ugovorne odredbe, na to ima pravo, primjer je Mađarska. U ovom trenutku se vodi arbitraža protiv RH, al ja vjerujem da će ta arbitraža pasti.

g. potpredsjedniče HS, poštovane zastupnice i zastupnici, prvo želim zahvalit svima koji su uzeli učešće u ovoj raspravi i vrlo pozorno sam slušao g. Aleksića koji je zapravo nastupao i u ime kluba i završno i kao pojedinačno, ja moram reć vezano za vašu raspravu, ona je više bila koncentrirana na konkretne predmete, nego na sami Institut besplatne pravne pomoći, njega se dotaklo zapravo više posredno. Što se ovoga tiče, i sami ste rekli, postoje određene odluke sudova, određeni predmeti su još uvijek pred našim sudovima i stoga ja zapravo ne mogu ulaziti u raspravu kako bi bilo i šta bi bilo i kako će bit, to ćemo vidjeti kakve će odluke bit. Što se tiče Instituta besplatne pravne pomoći, on je u našem sustavu vrlo značajan i što se toga tiče, ja sam razumio iz cijele ove rasprave da je malo novaca koji su ovdje na raspolaganju, oko 3 milijuna kuna se mi vrtimo nekoliko godina, u 2019. će to biti nekakvih 4 milijuna kuna, ali ono što svakako želimo, želimo napraviti napretke da besplatna pravna pomoć, iako je to retorički besplatna pravna pomoć, ono što ide iz proračuna, dakle, plaćaju porezni obveznici, da pojednostavimo sustav i da ta pomoć dođe do onih kojima je ona prijeko potrebna kako bi mogli zapravo zaštitit svoja prava i interese. Evo, postoji jedno Povjerenstvo u okviru Ministarstva pravosuđa koje je formirano i koji prati stanje i način kako se ta procedura odvija, do koga je ona došla i tu ćemo zaista posvetit veliku pozornost, pogotovo vezano za rad samih Udruga jer tu su informacije da su neke jako dobro ekipirane, neke možda malo lošije. Ovaj iznos vezano za dodjeljivanje sredstava Udrugama koje limitirano na 85.000,00 kn, on je prvenstveno radi toga da bude zapravo što više Udruga obuhvaćeno i da se na što većem području takva može pomoć pružiti. Bilo je riječi ovdje vezano za same grane prave gdje se to pruža. Ovim Izvješćem nije obuhvaćen jedan veliki dio, a to je ono što se odnosi na zastupanje u kaznenim postupcima, one obrane po službenoj dužnosti, to je također nešto što država financira, toga ovdje nema. Također nema ni onoga što Hrvatska odvjetnička komora određuje također u okviru svog sustava zastupanja pro bono gdje za to ima uvjeta, a bilo je također riječi i vezano za upravno pravo. Bili smo ovdje sa Zakonom o vježbenicima i polaganju pravosudnog ispita i vidite da težište stavljamo baš na upravno pravo jer to jest jedan veliki segment prava gdje ljudi se susreću zapravo sa tim od dana kada se rode, pa i dana kada umru, upisuju se u ove knjige. Tako da, analizirat ćemo sustav i u svakom slučaju oni koji trebaju dobiti ovu pravnu pomoć, trebaju podnositi zahtjeve nadležnim županijskim uredima, ako tamo dođe do određenih povreda, žalbu u odnosu na te odluke rješava Ministarstvo pravosuđa, pa može se čak onda ići još i na Upravni sud, što sve treba biti u kraćim rokovima naravno jer dok sva ta procedura završi, neko pravo zapravo ostane neispunjeno. Evo, hvala još jednom na raspravi. Hvala i vama. Gospodin Aleksić je tražio repliku. Zahvaljujem. Poštovani ministre Bošnjakoviću, ja znam da još nije riješeno, ali to će vrlo izvjesno biti riješeno za mjesec-dva dana, maksimalno. Ja ovom prilikom ponovno apeliram na Vrhovni sud RH da što prije riješi ta pravna pitanja koja još nisu riješena jer zastara za preplaćene kamate nastupan 14. lipnja 2019., prema tome, to se mora riješiti što prije da bi ljudi imali pravnu sigurnost. Međutim, ukoliko se to završi onako kako ja očekujem, a ja očekujem da će Vrhovni sud dati nama za pravo da nakon konverzije imamo pravo na restituciju jer konverzijom restituciju nismo dobili i vjerujem da će odbaciti revizije banaka jer sve je rečeno u tom postupku, nema tu novih detalja. Ukoliko se to utvrdi, smatrate li da bi Vlada RH trebala krenuti prema sustavnom rješenju obeštećenja građana na temelju kolektivne pravomoćne sudske presude Hvala. Ja zaista teško mogu razgovarati što bi bilo ako će doći odluka ovakva ili onakva, što je izvjesno, to znate vi, ne znam na temelju čega, ja ću ostati u okviru Ustava i okviru zakona i suzdržat ću se od rasprave kada su predmeti otvoreni na sudu, a ovi još uvijek jesu. Kada oni dođu, kada bude pravorijek, tada ćemo razgovarati na drugačiji način. U okviru najave spajanja Ureda državne uprave sa županijama, pitanje je da li će odjeli koji se bave besplatnom pravnom pomoći ostati u okviru državne upravi ili idu ka županiji, odnosno da li se ispostave po manjim mjestima gasit ili ne? Naš prijedlog iz HSS-a da se ne gase, da budu što bliže sugrađanima, da im smanjimo troškove u njihovim parničnim postupcima i već drugim obiteljskim problemima koje imaju. I drugo, želio bih ukazati na probleme kojima rade ljudi koji rade na besplatnoj pravnoj pomoći zbog kancelarija koje su neuvjetne, gdje se obično iznose obiteljski problemi i traume i ne može se osigurati anonimnost, na male plaće tih djelatnika i na često verbalne napade, pa čak negdje i fizičke prijetnje prema tim službenicima ukoliko ne dođe do željene besplatne pravne pomoći u smislu oslobađanja od plaćanja sudskih pristojbi i sl. Mislim da bi na tome morali poraditi da i te osobe zaštitimo kao službene osobe. Ovo pitanje koje ste otvorili, spajanje znači Ureda državne uprave i stavljanje njih u ingerenciju županija, jest jedan projekt na kojem se radi, prikupljaju se podaci, analizira se, ali zapravo došlo se najviše do te ideje zato što i sada kada su neki poslovi klasične državne uprave, kao što su izdavanje građevinskih dozvola su prenijeti zapravo u ovlasti jedinica lokalne samouprave, pokazalo se to kao dobrim. Tako da, zapravo želi se na ovaj način i nadalje napraviti državnu upravu efikasnijom nego što to je i jedan od koraka jeste da oni dođu pod ingerenciju znači županija. U kojem će obimu biti, ja pretpostavljam da će se vrlo brzo znati jer se rade analize, na kraju krajeva bit će zakoni u dva čitanja, pa će sve ovo što vi zapravo govorite još će biti itekako predmet rasprave. Ali temeljna ideja da sustav funkcionira bolje, efikasnije, a ovdje se u segmentu građevinskom pokazalo to bitno bolje kada je u ingerenciji lokalne samouprave. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kada se steknu uvjeti.

ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković, izvolite.

Mi već radimo zapravo Izvješće i za 2018. koje bi trebalo sasvim sigurno doći ove godine na dnevni red. Bili smo ovdje ne tako davno i sa novim zakonom zapravo o probaciji i ono što mogu reći, probacija je zapravo jedna služba u okviru našeg upravnog, u našoj Upravi za zatvorski sustav koja je postigla unatrag nekoliko godina zaista velike iskorake i mogu reći da je dignuta na jednu vrlo, vrlo visoku razinu. Probacijska služba je ona služba zapravo bez koje ja moram reći da više ne bih mogao zamisliti sustav kaznenog prava i kaznenog sudovanja i u onoj pretfazi i istrazi i u samom postupku i kod donošenja odluke o izricanju kazne, ali naravno i pogotovo kod one kod izvršavanja kazne. Mi imamo danas, evo u RH 14 područnih ureda probacije, i svi ti ljudi koji tamo rade, oko 100-tinjak njih uglavnom visoke stručne spreme, psiholozi, sociolozi, pravnici, brinu i zapravo daju vrlo korisne savjete i surađuju, što sa državnim odvjetništvom, što sa sudovima i kod izricanja onih mjera osiguranja, znači nazočnosti okrivljenika u postupcima i u onim drugim slučajevima kako odmjeriti kaznu, kako ju individualizirati u odnosu na pojedinog počinitelja, a također i nakon toga kod same organizacije izdržavanja kazne, a posebno u onom dijelu organiziranja rada za opće dobro. Tu smo postigli vrlo velike napretke. Imali smo u početku zapravo vrlo malo trgovačkih društava koji su prihvaćali uopće ovaj institut rada za opće dobro, sada se to u bitnome promijenilo i sad taj institut kod nas u RH živi. Ono što je važno, mi smo kao sustav u kome je probacija dignuta na jednu vrlo visoku razinu, prepoznat je unutar drugih zemalja, imamo odličnu suradnju dakle i sa Kraljevinom Norveškom sa kojom vrlo blisko surađujemo vezano na određenim projektima.

61% je bilo već ranije osuđeno u kaznenom postupku. Navedene godine, dakle 2017., probacijska služba zaprimila je 4122 nova predmeta, u izvještajnom razdoblju završeno je ukupno 3770 predmeta s tim da je ostalo na dan 31. 12. 2017., ostalo je vezano i za ono što je prenijeto u tu godinu, uredi su imali u radu 3818 predmeta. Imaju točno i podaci koliko je zapravo organizirano i rada za opće dobro tako da izvješće sadrži sve ono kako bi ste dobili sliku o radu ove naše službe koja je ponavljam još jednom, dignuta na jednu vrlo, vrlo visoku razinu. Hvala i vama. Hvala poštovani potpredsjedniče. Uvaženi ministre, pa evo samo jedno kratko pitanje, 15. 11. upućeno je vama odnosno vašem ministarstvu moje zastupničko pitanje, 15. 11., od tada je već prošlo evo sada će 3 mj., vi znate koji je zakonski rok, 30 dana, ja očekujem ipak od vas i vašeg ministarstva da se držite zakona i ja bi vas molila da kad već niste ovih 3 mj., odgovorili na vrlo jednostavno pitanje, da to nekako ipak učinite sada a mogu vas jednostavno pitati zašto odgovorili na to pitanje.

Hvala potpredsjedniče. Poštovani ministre, jedno pitanje, imali smo prošle godine, ovo ste vi napomenuli da smo donijeli u Saboru izmjene Zakona o probaciji i slažem se s vama da kazneni sustav ne bi bio isti bez probacijske službe i znamo i statistiku da broj zatvorenika već godinama opada i da kapacitet našeg zatvorskog sustava nije popunjen do kraja što je hvala bogu, i pomoć probacijske službe i njihovog kvalitetnog rada, ali smo svjesni u zadnje vrijeme, posebice evo i prošle godine, trebamo vidjeti statistiku, da neke od najtežih kaznenih djela koje su se događale od ubojstava, razbojstava, bili su upravo počinjeni od osoba koje su bile pod određenim sigurnosnim mjerama, posebice ovdje naglašavam i mjere vezane za psihijatrijska liječenja ali i većina njih da ne kažem, svi su bili na nekom obliku i uvjetnog otpusta tako da bez obzira na dobre rezultate, mislim da se ne smijemo opuštati sa sigurnosnim mjerama i sa probacijskom službom posebice u individualnom pristupu svakoga pojedinca. Pa slažem se s vama da tu nema prostora za nekakve relaksacije, dapače, kao što vidite, mi smo proširili, imamo 14 područnih ureda probacije u RH, prošili smo i kapacitete, mi u svakom slučaju želimo što više individualno raditi, znači individualizirati tretman sukladno potrebama pojedinca jer ono što mi želimo kad izađe iz zatvorskog sustava van, da to bude pojedinac koji zapravo može djelatno nastaviti živjeti i raditi u sredini. Poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre. Rad sa ovisnicima o drogama u okviru probacijskih poslova, dio je akcijskog plana za suzbijanje zlouporabe droga u Hrvatskoj. Tijekom 2017. g. probacijska služba je radila sa 226 ovisnika o drogama kojima je izrečena sigurnosna mjera obaveznog liječenja ovisnosti. Najznačajnija karika u lancu ovisnost o drogama su dileri.

Naravno da imamo i tu kategoriju u zatvorskom sustavu iako to nije lako za istraživanje, za procesuiranje i sankcioniranje i sankcioniranje ali sve ono što dođe u naš zatvorski sustav, jasno je da radimo sa njima i pokušavamo prilagoditi te tretmane individualno svakom od njih kako bi zapravo došli do rezultat nakon što izađu da ne dođu u nikakvu napast ili bilo šta da bi ponavljali takva kaznena djela.

Zahvaljujem potpredsjedniče Sabora.

Možete li nam danas sa ove vremenske distance reći u kojem je statusu sada i da li je taj projekat odobren i da li se realizira?

Tu je jako puno ljudi sa visokom spremom koji su vrlo, vrlo kvalificirani i koji mogu udovoljiti svim ovim zahtjevima. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre Bošnjaković sa suradnicom. Vaše ministarstvo imalo je jedan dobar pilot-projekt vezano za elektronički nadzor počinitelja koji se tiče ovog izvješća o probacijskoj službi i unutar tog projekta 5 počinitelja koji su odabrani u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji su praćeni tijekom 100 dana. Taj projekt je vrijedio 300 tisuća eura, novci su iz europskih fondova i zanima me, na temelju tog projekta je napravljena cost benefit analiza i analiza troškova i mogućnosti i analiza tržišta. Je li taj projekt pokazao da u dogledno vrijeme je Ministarstvo pravosuđa spremno za trajno uvođenje elektroničkog nadzora, kada bi eventualno to mogli očekivati s obzirom da znamo da je novac u pitanju. Hvala vam na ovom pitanju. Mi smo, točno je kako ste rekli proveli ovaj pilot-projekt i taj pilot-projekt je dao rezultate koji opravdavaju daljnje zapravo ulaganje u taj sustav i na tome ćemo raditi. Mi sada smo u fazi zapravo da analiziramo sve zakonske norme koje moramo zapravo promijeniti kako bi omogućili takav jedan sustav. Nakon toga ćemo ući u projekt, projekt zaista ima svoju financijsku dimenziju koju treba dosegnuti, ali ni to neće problem, obzirom da imamo partnere, evo i vezano za Kraljevinu Norvešku koja izrazmjenjuje iskustva sa nama tako da mislim da ćemo i taj dio vrlo brzo, ove godine imamo na dnevnom redu izmjene zakona zapravo potpuno novi Zakon o izvršavanju kazne zatvora gdje ćemo također prilagoditi normativni okvir, a onda nakon toga ćemo krenuti u realizaciju. Inače, pilot-projekt je pokazao zapravo mnoge koristi. Hvala potpredsjedniče. Ministre, sami ste naveli da probacijska služba radi dobro, što je vidljivo iz izvješća, da je samo u 2017. godini proširila suradnju sa 72 nove pravne osobe, odnosno da sada ima suradnju sa 1002 pravne osobe. Da iz godine u godinu je sve više zaprimljenih predmeta, ali isto tako sve više i odrađeno. Jedan dio mog upita je već iskoristila kolegica Irena, znači, moje pitanje bi bilo upućeno, kazna kućnog zatvora.

To je ovo pitanje koje sam upravo odgovorio vezano za elektronički nadzor, je li. Kućni zatvor je moguće jedino organizirati uz ovaj elektronički nadzor. Kada napravimo normativni okvir, kada potpuno zaokružimo financijsku konstrukciju, to će biti moguće. Ja moram reći, mi smo gledali i određene primjere u regiji, neki to imaju, međutim to je daleko od nekakvih dobrih standarda u svemu tome, tako da, ja bih rekao da više postoje na papiru, više postoje zapravo kroz norme nego što to živi onako kako bi to trebalo. Mi kada to implementiramo u naš sustav, to će biti po najvišim standardima i to zapravo će biti jedan slijed ovog pilot-projekta koji smo imali i koji je pokazao itekakvu opravdanost jednog takvog sustava i moguće zapravo uštede. Samo da bi do njih došli, moramo prije toga investirati. Želi li predstavnik Odbora za pravosuđe uzeti riječ? Nema ga. Prelazimo na raspravu. Izvolite.

Pred nama je Izvješće o radu probacijske službe za 2017. godinu u kome se pregledno obrađuje pitanje djelatnosti probacijske službe u okviru sustava u RH. Dakle, ono što je važno podsjetiti na početku je činjenica da je RH ispunjavajući preduvjete za prijem u EU, već 2009. godine donijela Zakon o probaciji, da bi već sa 2011. godinom organizirala i prve probacijske urede. Tako da danas u RH djeluje 14 probacijskih ureda, koji pokrivaju područje RH obično na razini jedne županije, negdje dvije ili tri županije i dva probacijska ureda, dakle jedan u gradu Zagrebu, jedan na području Zagrebačke županije. Sve ovo organizirano je u okviru kako je kazano, Sektora za probaciju u okviru Uprave za zatvorski sustav i probaciju u okviru Ministarstva pravosuđa. Po broju zaprimljenih predmeta, po broju obrađenih predmeta, vidi se da probacijski sustav koji primjenjuje alternativne kaznene sankcije jednostavno jedan uspješan sustav koji smanjuje troškove i rasterećuje zatvorski sustav. Istodobno doprinosi resocijalizaciji, reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društveni život, odnosno društvenu zajednicu. Valja također podsjetiti da je kroz sve ove godine, u proteklih 10 godina, realiziran jedan primjeren zakonodavni okvir, osim za djelovanje Probacijske službe u RH, dakle, osim Zakona o probaciji, Pravilnika o obavljanju probacijske djelatnosti, valja se podsjetiti da taj zakonodavni okvir osigurava i Kazneni zakon, Zakon o kaznenom postupku, Zakon o izvršenju kazne zatvora, zatim, sa strateške razine, strateški plan Ministarstva pravosuđa odnosno Nacionalna strategija za sprečavanje zlouporaba ovisnosti o drogama u RH, te niz odluka i preporuka Vijeća Europe. Ono što se obično u javnosti ističe kada je ovaj segment, dakle, realizacije kaznenih sankcija u RH u pitanju, to je, dakle, alternativna sankcija koja se izriče za kaznu zatvora do godinu dana, novčanu kaznu ili po nalogu Državnog odvjetništva koje uvjetno odgađa kazneni progon ili ga jednostavno realizira na izricanje određenih, dakle, mjera obeštećenja počinitelja kaznenog djela, to je, dakle, rad za opće dobro koji se realizira, kako je to u Izvješću navedeno, već u 1205 pravnih osoba u RH, što je u odnosu na 2016. već 72 pravne osobe više. To govori da sa brojem djelatnika koji su navedeni maloprije u okviru Probacijskih Ureda, dakle, 80 i okviru Središnje službe za probacijske poslove i razvoj Probacijske službe 14 djelatnika, govori da se razvija probacijski sustav i da on je prihvaćen u javnosti u RH i da javnost prihvaća činjenicu da je samo, dakle, proračunskih efekata već i činjenicu da on sa svojim, dakle, djelovanjem, koristeći najnovija znanstvena istraživanja, smanjuje recidiv počinitelja kaznenih dijela u RH. On se realizira u bolnicama, ustanovama za liječenje psihičkih bolesnika, u Centrima za odgoj i obrazovanje, u Ustanovama koje brinu, dakle, o starijim osobama, u Vatrogasnim postrojbama, u Podružnicama Crvenog križa, Karitasa, dakle, jedan široki spektar pravnih osoba koje omogućavaju realizaciju ove alternativne kazneno pravne sankcije rada za opće dobro. Sa takvim pristupom i činjenicom da se u okviru ove sankcije realizira 530 000 sati u 2017.g. rada za opće dobro, potvrđuje se i učinkovitost, a i cjelishodnost sustava Probacijske službe u RH. I u nizu drugih alternativnih sankcija i mjera koje Probacijska služba realizira u suradnji sa policijom, sucima izvršenja, Državnim odvjetništvom i niz drugih javnih tijela u RH možemo zaključno kazati da se u proteklih 10 godina uspješno realizirao jedan sustav u okviru Ministarstva pravosuđa koji zaključno kad se isčita Izvješće za 2017.g. donosi i 3 ključne karakteristike toga sustava koje su se uspjele realizirati kroz 2017.g. i u suradnji sa europskim institucijama. To je ujednačavanje prakse, djelovanja Probacijske službe u RH, osiguranje postignutog standarda kvalitete djelovanja Probacijskih ureda sa izvršiteljima kaznenih sankcija u RH i posebice uspješno realizirana jedna komunikacijska strategija promocije probacijskih djelatnosti u RH kroz web stranicu, kroz objavljivanje probacijskih biltena, te niz promotivnih djelatnosti koje su pratile i realizaciju promocije probacijskih djelatnosti kroz niz brošura i letaka.

Uvaženi potpredsjedniče HS, g. ministre sa suradnicom, dakle, danas govorimo o Izvještaju o radu Probacijske službe u 2017., kao što sam i rekla, očekivala sam i da ćemo govoriti i o 2018. s obzirom da smo i novi Zakoni, bit će je li? Odlično. Prije nego se osvrnem na neke najznačajnije elemente iz Izvještaja, smatram da je potrebno reći par riječi o značaju probacije. Kada o njoj govorimo, treba imati u vidu da je zadaća Probacijske službe dvojaka, s jedne strane Probacijska služba radi na rehabilitaciji, resocijalizaciji počinitelja kaznenih djela, dok s druge strane pomaže u zaštiti zajednice od kriminalnog ponašanja. Probacija je, kao što je rekao i g. ministar, postala neizostavni dio kaznenog sustava u svim fazama kaznenog postupka i ona se provodi s ciljem rasterećenja kazneno pravnog i penalnog sustava, bolje reintegracije počinitelja u društvo, te smanjenje recidiva i zaštite društva. O značaju probacije zapravo najvjernije govori statistika koja jasno kaže da probacija smanjuje recidivizam za gotovo tri puta, što govori, dakle, o vrlo bitnoj, ne samo pravnoj, nego i socijalnoj komponenti. Još je jedan važan podatak u tom smislu to je da 94% osobe uključene u probaciji, u probaciju tokom iste ne počine drugo kazneno djelo. U Europi ali i svijetu probacijske službe i izvršavanje alternativnih sankcija nisu iznimka nego pravilo. Sve više država ima veći broj počinitelja kaznenih dijela pod nadzorom probacije, dakle više nego u zatvorima. Pošto je kod nas probacijska služba još uvijek mlada u kreiranju hrvatskog modela probacije korištena je najbolja europska praksa. Upravo takva europska praksa, ali na naš način obuhvaćena je ovim izvještajem. Naime, izvještaj o radu probacijske službe je sveobuhvatan, detaljno govori o provedenim aktivnostima te značajnim pomacima u radu ove službe. To je sve vidljivo iz statističkih pokazatelja i ostvarenih rezultata. Iz samog izvještaja vidljiv je optimizam, zadovoljstvo te motiviranost probacijskih službenika u radu. Na temelju izvještaja možemo zaključiti da uvjetno rečeno mala probacijska služba čini velike stvari i pomake na šta nas upućuju statistički pokazatelji. Rezultati naravno ne dolaze sami uvijek iza njih stoji naporan rad i vrijeme. U izvještaju navedene su precizne brojke, ali ipak najviše govori činjenica da u odnosu na 2012. godinu gotovo da je dakle utrostručila broj predmeta u radu ta probacijska služba. Na kraju 2017. u Sektoru za probaciju bilo je zaposleno ukupno 94 službenika, za plaće, doprinose, naknade i prijevoz službenika u Sektoru za probaciju u 2017. utrošeno je nešto više od 10,5 miliona kuna. Uključeno je bilo 3.362 osobe i zaprimljeno 4.122 nova predmeta za rad.

To dakle govori da u prosjeku svaki probacijski službenik u RH radi sa otprilike 71 osobom uključenom u probaciju, međutim taj broj varira od 44 do 90 ovisno o broju predmeta i broju probacijskih službenika koje ima svaki probacijski ured. Samo gradacije radi zlatni europski standardi su po 50 do 60 osuđenika i upravo je to odraz motiviranosti probacijskih radnika o čemu sam već ranije govorila. Nakon probacijskih poslova vezanih za rad za opće dobro, izrade izvještaja suca izvršenja je najzastupljeniji probacijski posao i čini gotovo 30% svih zaprimljenih predmeta u 2017. Rad za opće dobro u 2017. najčešće je izrican za kaznena djela protiv imovine, gotovo 40% Pri planiranju izvršenja rada za opće dobro i upućivanja osoba uključenih u probaciju na izvršenje rada za opće dobro uzima se u obzir više relevantnih okolnosti kao što su vrsta kaznenog djela, rizik koje počinitelj može predstavljati za druge, radne vještine, sposobnosti počinitelja i druge relevantne okolnosti koje mogu utjecati na samo izvršenje rada za opće dobro. Iz izvještaja je razvidno da su uspješno realizirane sve planirane aktivnosti u okviru EU projekta, podrška razvoja i jačanje probacijske službe u RH. Također uspješno je proveden pilot projekt, uvođenje elektroničkog nadzora u RH što svakako pozdravljam. Nešto ću o psihosocijalnom tretmanu, tokom 2017. zaprimljen je 51 predmet u kojima je bio izrečen obvezan psihosocijalni tretman otklanjanja nasilničkog ponašanja, od toga 9 kao posebna obveza, 10 kao, 10 kao obveza temeljem rješenja državnog odvjetnika i 32 kao sigurnosna mjera. Nadalje, rekla bih nešto o suradnji probacijske službe s drugim službama i institucijama s jedne strane probacijska služba radi na rehabilitaciji i resocijalizaciji počinitelja kaznenih djela dok s druge strane pomaže u zaštiti zajednice od kriminalnog ponašanja. U dijelu zaštite zajednice probacijska služba vrlo tijesno surađuje s policijom i sa zatvorskim sustavom, prvenstveno pravovremenom razmjenom informacija, a potom i kroz druge oblike zajedničkog rada. Vezano za reintegraciju i resocijalizaciju počinitelja kaznenih djela, probacijska služba surađuje s cijelim nizom različitih vladinih i ne vladinih organizacija. U svrhu prestanka činjenja kaznenih djela, počinitelje se uključuje i u obrazovne programe, programe prekvalifikacije i sl. te u tom smislu ostvaruje se suradnja sa Zavodom za zapošljavanje i različitim obrazovnim ustanovama. Kvalitetno obavljanje probacijskih poslova bilo bi dakle nemoguće bez niza partnera s kojima probacijska služba surađuje u zajednici. Tako je proširena mreža pravnih osoba u kojima se izvršava rad za opće dobro za 72 pravne osobe, tako da se, da je na kraju 2017. rad za opće dobro se može izvršavati, mogao izvršavati u 1.205 pravnih osoba. Sve su to elementi koji upućuje da je dobrom organizacijom rada probacijske službe, suradnom s drugim državnim i ne državnim institucijama, dobrom informiranosti o probacijskom radu te kontinuirano praćenje kvalitete izvršavanja probacijskih poslova u probacijskim uredima na dnevnoj razini moguće ostvariti napredak u radu sa ovako osjetljivom i specifičnom populacijom. Upravo zbog svega navedenog Klub zastupnika SDSS-a će podržati izvještaj o radu probacijske službe za 2017.

Hvala lijepo poštovani podpredsjedniče, da je probacijski sustav u Hrvatskoj funkcionalan i zadovoljavajući to smo već imali prilike čuti iz prethodnih rasprava međutim često se u javnosti polemizira o institutu rada za opće dobro i često se čuju određene rečenice koje možda i pokazuju nepoznavanje zakonodavnog okvira i autonomije sudaca u ovom kontekstu. Budući da smo čuli da ide novi Zakon o izvršavanju kazne zakona, budući da smo imali izmjene Kaznenog zakona i još neke izmjene određenih zakona za koje se pokazao društveni interes i u interesu su od javnosti. Tu prije svega, prije nego što kažem nekoliko riječi a biti ću vrlo kratka o radu za opće dobro u kontekstu ovog probacijskog zakona, odnosno ovog izvješća, trebam i pohvaliti angažman ministra pravosuđa oko izmjena Kaznenog zakona koje su jako bitne i koje su se pokazale u od interesa javnosti. I drago mi je da je došlo do usvajanja tih izmjena Kaznenog zakona zato što bez vašeg angažmana i bez angažmana svih nas ovdje ne bi došlo do tih izmjena i još jednom želim to istaknuti kao nešto što je bitno. Kada je prošle godine ovdje u raspravi bio Zakon o probaciji, onda smo se svi složili koliko je važno da probacijski službenici budu adekvatno plaćeni za svoj rad jer često je i njihov život zapravo izložen riziku, često je riječ o počiniteljima koji su i psihički bolesnici i koji imaju određene psihosomatske i psihičke poremećaje a ti probacijski službenici zapravo nemaju nikakvu fizičku zaštitu i oni se nalaze pa često i u nekim neadekvatnim uvjetima u smislu da nisu unutar institucije nego su unutar stanova koji su prenamijenjeni itd. i ništa ih ne štiti od potencijalnih agresivnih ispada pojedinaca. Ono što treba reći predmeti koji su bili najzastupljeniji su rad za opće dobro. I ovdje treba jasno reći, ja naravno ne želim ulaziti niti je to moje pravo da ulazim u autonomiju i odluke sudaca i zašto nekome umjesto kazne zatvora do godinu dana se odredi rad za opće dobro, to je dakle autonomija sudaca. Uostalom riječ je i o savjesti pa i o svijesti tih sudaca na temelju koje donose odluku koju sam spomenula. No ovdje moram reći pa to onda povezati sa ovim izmjenama Kaznenog zakona da je sve do nedavno bilo slučajeva gdje se izricao rad za opće dobro, po mom osobnom mišljenju u slučajevima u kojima to nije baš adekvatno niti prihvatljivo i šalje se pogrešna poruka javnosti a naročito kada se tiče spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece. Bez obzira što je izrečen zaštitni nadzor i sigurnosna mjera. Dakle dati nekome rad za opće dobro bez obzira kažem što je po kaznenom zakonu riječ o kaznama koje su do godinu dana a znamo da do ovih izmjena zakona dobar dio iz te glave koja regulira kazneno zakonodavstvo, spolno zlostavljanje i iskorištavanje djece su bile kazne do godinu dana, od 6 mjeseci do 3 godine itd., da ne nabrajam sada te članke. Znači loša poruka se slala tim sudačkim odlukama društvu pa ako hoćete prije svega žrtvi a onda i žrtvenoj obitelji. Unatoč tome što su bile izricane mjere i zaštitnog nadzora i sigurnosne mjere. Dakle po mom osobnom mišljenju tu rad za opće dobro nije adekvatna mjera. Dakle ponavljam ne želim ulaziti u autonomiju sudaca ali evo ova govornica mi daje pravo da izreknem svoje osobno mišljenje. Tim više što prema vrsti kaznenih djela zbog kojih je izrican rad za opće dobro a vidim iz tablice, bilo ih je 87 protiv života i tijela i 27 protiv spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta gdje je zapravo počinitelj dobio rad za opće dobro. Neki će reći u ovom kontekstu tih 27 nije puno ali ako pogledamo koja vrsta kaznenih djela možda i je puno. Dakle 12 uvjetnih otpusta po ovoj tablici za kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta a 78 uvjetnih otpusta za kaznena djela protiv života i tijela a znamo da su to najteža kaznena djela, silovanje, ubojstvo itd. Dakle, ja sam sad malo izašla iz teme, ja sam svjesna da je tema Izvješće o probacijskoj službi, međutim ovi podaci su dio tog izvješća evo ove tablice a istovremeno dakle polemiziramo i o tome koliko je autonomija sudaca ovdje recimo adekvatna u slučaju ovih kaznenih djela. Mislim da je to nešto što treba ovdje reći. I u svakom slučaju naglasiti da ovo izvješće je adekvatno u smislu podataka koje smo dobili. Ministarstvo pravosuđa je poduzelo ono što je trebalo poduzeti da se probacijska služba dovede na razinu na koju bi trebala se dovesti sukladno smjernicama europskih tijela i vidjeli smo i ovaj vrijedni projekt. A ja se nadam da će ubuduće odgovornost sudaca, odnosno njihova autonomija i zakon koji im pruža raspon mogućnosti ići više prema onom rasponu da iz lepeze mogućnosti biraju rigoroznije sankcije kada su u pitanju ova najteža kaznena djela a ne rad za opće dobro. Hvala potpredsjedniče. Pa kolegice u svom izlaganju rekli ste da sustav probacije dobro funkcionira onda ste rekli da im treba osigurati bolje i kvalitetnije uvjete. Mislim da sigurno treba sustav nadograđivati da ovih 14 službi i ispostava koje postoje u RH nije dostatno, bilo bi po meni, po nama iz HSS-a dobro da u svim županijama postoje, znači 20 i da to bude način da bude taj sustav probacije bliže građanima odnosno korisnicima tih potreba.

Izmjene Kaznenog zakona su se već dogodile i njih smo izglasovali na prijedlog Ministarstva pravosuđa i Kluba HDZ-a. Drugo, sustav je funkcionalan. I treće, svaki funkcionalan sustav ima mogućnosti za unapređivanje u skladu s europskim smjernicama, a neki elementi tog unapređivanja su već poduzeti, kao što smo čuli u prethodnoj raspravi, i u izvješću ministra pravosuđa. Hvala poštovani podpredsjedniče, kolegice Petrijevčanin Vuksanović. Slažem se zaista sa većinom onog što ste izgovorili, a vezano je za, za lošu praksu koja je bila vezana uz kaznena djela protiv, dakle, kaznena djela protiv djece i mladih, a vezano uz spolno zlostavljanje. No, ono što bih htjela naglasiti, da je nama, uza sve ovo što ste naveli, potreban i poseban Zakon, antipedofilski zakon, u kojem će to još biti i daleko jače naglašeno, i tretirano na način da javnost bude daleko senzibiliziranija, i da javnost bude ta, da svi zapravo, da se puno više radi i na samoj prevenciji, a i osvijesti nužnost snažnijeg kažnjavanja počinitelja ovih djela. Odgovor, gospođa Petrijevčanin Vuksanović. Poštovana kolegice, nemojte ovo shvatit osobno, ali ipak niste ovdje u pravu. Zašto? Zato što jedini antipedofilski zakon, kolokvijalno nazvan Marijin zakon, ima Srbija, a cijeli taj Zakon se referira na njihov Kazneni zakon, a mi smo donijeli izmjene kaznenog zakonodavstva, kojim se regulira cijela glava Kaznenog zakona, koji se tiče spolnog zlostavljanja i iskorištavanje djece. Dakle, ne treba nam odvojeni Zakon, koji bi sve kazneno pravne sankcije referirao na Kazneni zakon, tako da mislim da vidite da nema potrebe.

Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda, primjenjuju se odredbe Poslovnika koji se odnose na prvo čitanje Zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe, i Vlada je dostavila mišljenje. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Gospođa Anka Mrak-Taritaš. Izvolite.

Hvala lijepo poštovani podpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi ministre, kolegice i kolege. Ja uvodno moram reći da je zaista zadovoljstvo i kad od oporbe dođe jedan Zakon, da je i ministar tu, ono što bi nam bilo možda malo lakše govoriti, a to je mi smo dva Zakona dali. Dakle, jedan Zakon je o dopuni zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, a drugi Zakon je bio vezan uz državno da je sve i u tom Zakonu, mi smo nekakvu paralelu napravili, ali evo, što je-tu je, raspravljat ćemo o ovom Zakonu. Ono što uvodno treba reći, a to je, i što je vjerojatno i uvaženi ministar apsolutno svjestan, je činjenica, a to da nam je pravosuđe zaista u očima naših sugrađana, kad trebaju ocjenjivati neke stvari, na određeni način, onda je, oni uvijek ističu tu neefikasnost hrvatskog pravosuđa, jednako tako kad malo razgovarate sa gospodarstvenicima iz, koji dolaze na našu, na naš prostor, onda kaže da jedno od ključnih problema ulaganja u našem prostoru, je problem pravosuđa. Mi smo s ovim izmjenama išli iz razloga što smo željeli i mislimo da se na taj način bi se mogla postići veća efikasnost i transparentnost rada sudaca. Samo da uvodno možda kažem nekoliko činjenica.

Kad malo pogledate statistiku, baratamo 2016.-tom, tada je Hrvatska, je na drugom mjestu po broju sudaca po glavi stanovnika, na 100.000 stanovnika Hrvatska ima 41 sudca, dok primjera radi Irska ima 3,5. Onda gledajući broj sudaca po, u odnosu na riješeno, odnosno kad gledamo broj neriješenih predmeta, tu vam je situacija obrnuta, kao što smo odmah drugi po broju sudaca koji imamo na 100.000 stanovnika, tu smo odmah i drugi po broju neriješenih predmeta koji je do kraja 2016.-te iznosio 508.935. Kad malo usporedite te činjenice, onda imate, zaista vidite da što je manje sudaca i veći broj neriješenih predmeta, veći broj riješenih, odnosno dakle manji broj neriješenih predmeta, tako da je tu taj jedan nesrazmijer koji je vrlo interesantan, i vrlo indikativan. U našem javnom prostoru se taj, ta tema pravosuđa, i taj problem pravosuđa nekako razvio i nekako su označili već antologijski likovi, recimo sinkopa i onaj čuveni pas Medo, koji, o kojima se u nekoliko navrata raspravljalo, i to je nekako okarakteriziralo naše pravosuđe. Ja sam sigurna da i resorni ministar nije s tim zadovoljan, ja sam sigurna da ni resorni ministar nije zadovoljan, ni s brojem riješenih predmeta odnosno bolje rečeno neriješenih, a sigurna sam da mu baš i nije ugodno kad u kontekstu pravosuđa se uvijek referira na tog nesretnog medu koji laje ili ne laje ili već čuvenu sinkopu na koju su se svi pozivali. Mi u klubu GLAS-a i HSU-a svjesni smo činjenice, imate onu uzreku, uzričicu džaba krečili, no mi bez obzira na to, od toga nećemo odustati, mi ćemo ići sa izmjenama i dopunama Zakona, neki put su to neke bitne, značajne, velike izmjene, al neki put je samo jedna odredba Zakona, šta je u konkretnom slučaju, iz razloga što smo mi apsolutno sigurni da je ovo tema o kojoj treba razgovarat. Vi, iskustvo koje mi imamo, što u izvršnoj, što u zakonodavnoj vlasti, govori o slijedećem, vi se možete truditi, možete mijenjati Propise, možete mijenjati i Zakone, možete mijenjati i ljude na određenim pozicijama, ali morate napraviti nekakav iskorak. Mi smo apsolutno sigurni da u želji da napravimo iskorak i da se poveća i pravna sigurnost u našoj državi, a i povjerenje gospodarstva u pravosuđe i sigurna sam da kad to kažem da nema nikog u ovoj Sabornici koji bi se zalagao za nešto drugo, svi se zalažemo za veću pravnu sigurnost, svi se zalažemo za povjerenje građana u naš pravosudni sustav, ali i povjerenje gospodarstvenika. I na tragu toga mi smo išli sa jednim prijedlogom Zakona, dakle, ja ga cijelo vrijeme vežem uz ovaj drugi gdje smo malo izdefinirali i mislimo da bi drugačije trebalo biti sistem kažnjavanja, ali u ovom prijedlogu Zakona gdje je sistem nagrađivanja odnosno stimulacije rada sudaca i mislimo da se to treba odnositi na rad u prethodnoj godini. Netko tko je po određenim kriterijima dobro radio u prethodnoj godini, u slijedećoj godini može biti nagrađen u određenim slučajevima 10% na svoju plaću, a u nekim drugim 30. Jednako tako, kad ste oporba onda dobijete uvijek odgovor vladajućih i na svakom Odboru to vam prođe onako, ne izglasa se. No, bez obzira na to, već mogućnost da se u Sabornici govori o tome, već mogućnost da smo na tome, o tome govorili, već mogućnost da smo nešto predvidjeli je nama sasvim okej. I ono što mogu s ove govornice odmah reći, ja, moć ruku je moć ruku, ali ovu Odredbu, razmislite o njoj, malo ju, ako treba doradite, preradite, ali, ja sam sigurna u slijedeće, nema napretka ni u pravosuđu ako vi ne uvedete neke elemente koji su mjerljivi. Dakle, s jedne strane zaista treba nagrađivati suce koji dobro rade, s druge strane zaista treba dati mogućnost kažnjavanja onih koji loše rade. Kad u RH će sudac koji dobro radi biti, imat mogućnost biti nagrađen za svoj rad, onda će interes zapravo biti sve veći i veći da se dobro radi. Moje iskustvo je bilo slijedeće i to mogu napraviti jednu poveznicu, mi kad smo krenuli u proces legalizacije, imate 800 000 predmeta za koje ste se odlučili to riješiti u relativno kratkom periodu, morali smo uvesti nešto što bi stimuliralo ljude da rade. Mi smo krenuli na web stranici Ministarstva javno objavljivati koja jedinica lokalne samouprave odnosno koji je grad koji je imao pravo imati svoj Ured odnosno koja županija, koliko ima predmeta i koliko ih je radila i tad se meni desilo da su me zvali ili gradonačelnici ili župani i znali su bolje od mene tko je na kojem mjestu. Dakle, postotak i broj riješenih predmeta, oni su rekli, jesi vidjela da smo mi napredovali s osmog mjesta na drugo mjesto. Dakle, Zakoni nam mogu biti odlični, Zakoni vam mogu biti i okviri koji postavite savršene, sve vam uvijek pada na ljudima. Prema tome, odraz našeg stanja u našem pravosuđu su naši suci i ljudski je griješiti, ali, morate uvesti nekakav element da to poboljšate. Mi u GLAS-u i HSU-u smo apsolutnog stanovišta da način da oni suci koji dobro rade da budu stimulirani, oni koji loše rade da kroz jedan drugi Zakon budu za to kažnjeni, da rad sudaca jednako tako nema nikakav problem da na stranicama Ministarstva pravosuđa se i pokaže koji sudac koliko radi, koji ima postotak riješenih predmeta, bi apsolutno bilo jedan od elemenata na koji bi se mogao poboljšati rad sudaca. Sigurna sam da ono što, bez obzira na sve, se ministar može složiti, a to je da treba naći modele kako da se poboljša rad sudaca, kako da se stimuliraju suci. Sigurna sam da se i on loše osjeća kad u našem pravosuđu i kad se po određenim kriterijima RH smještava između preostalih 28, u budućnosti između 27 zemalja EU i kada vidi da je po onim loših kriterijima u vrhu, a po dobrim kriterijima dole, da bi sve učinio da to promijeni. Nitko od nas nema čarobnog štapića, nitko od nas nema rješenje koje može dati odmah, no mi zaista mislimo da je jedan od načina, jedno od rješenja. Moram priznati da u petak kad bude glasovanje, kad bih nas pustili u drugo čitanje, ja bih tamo odmah pala u nesvijest jer bi se tu, ja ne znam što bi se desilo da, recimo, jedan oporbeni prijedlog samo pustite u drugo čitanje, pa kroz drugog čitanja da ga možda malo razradimo i doradimo. Ja nekako možda bacam ovom prilikom rukavicu kolegama vladajućima iz HDZ-a zajedno sa partnerima, ajde probajte jedan prijedlog Zakona pustiti u drugo čitanje, pa ajmo probati kroz drugo čitanje eventualno neke prijedloge ili sugestije koje ćete imati, ugraditi i da kažemo, evo, u ovom Saboru, u ovoj Sabornici moguće je da jedan prijedlog dođe od strane oporbe, a da ga i vladajući prihvate. Hvala lijepo. Imate jednu repliku od gospođe Petrijevčanin Vuksanović. Hvala lijepo, ja sam vas pozorno slušala kolegice Mrak-Taritaš i otvorilo mi se jedno logično pitanje, naravno da smo svi za to da sudačka autonomija je sudačka autonomija i u to ne ulazimo, međutim nekako mi zvuči da se olako govori suci koji rade dobro, suci koji rade loše, pa mi se otvara pitanje. Recimo kvalitativni i kvantitativni pokazatelji, jasni su mi kvantitativni pokazatelji, broj riješenih predmeta itd., ali što je s kvalitativnim, da li recimo sudac koji ima velik broj riješen predmeta, a od reda dodjeljuje evo recimo rad za opće dobro za kaznena djela spolnog zlostavljanja djece, da li je on po kvantitativnim kriterijima uspješan, ako kvalitativnim nije, tko će odredit koji su to kvalitativni kriteriji. Jer on može imati brojčano puno predmeta, ali razumijete tu mi je jedna diskrepacija, pa bih voljela čut vaše mišljenje. Jedan model je sustavno, drugi model je imamo problem, ponudimo jedno rješenje, pa ako kroz rad vidimo da ga treba poboljšati i poboljšamo. Taj model sustavno ajdemo utvrdi sve kriterije po svim osnovama, po svim načinima i dok mi to utvrđujemo prođe 4, prođe 8 godina. Drugi model je ajdemo ponuditi jedno rješenje svjesni toga da on ima nekih manjkavosti, pustimo ga u život, dajte da traje 6 mjeseci, godinu dana i iza toga ga idemo dorađivat. Ja zaista se mogu s vama složiti da broj predmeta nije element, ali je broj predmeta u odnosu na temu, u odnosu na sud, u odnosu na priču, naravno da broj riješenih predmeta nekog kao što vi govorite, on to može riješiti jednostavno, negdje je to složeno i nije nikakav problem da u odnosu na sud i na ostalo se utvrde određeni kriteriji i da se po njemu definira. Ali ovako se mi zapravo vrtimo u krug, kao ona mačka koja se lovi za vlastiti rep, nešto hoćemo napraviti imamo ideju, a vrtimo se u mjestu.

Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ, ne. Želi li predstavnik Vlade gospodin ministar pravosuđa Bošnjaković dodatno obrazložiti svoje mišljenje, mišljenje svog ministarstva, izvolite. Poštovani podpredsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici, gospođo Mrak-Taritaš u ime predlagatelja, ja naravno sam predstavio u prvoj točci danas prijedlog Vlade vezano za plaće sudaca i ostat ću kod tog prijedloga. Ne mogu podržat, predložit jedan i sada podržat vaš, ali ono što ste rekli da promislimo o ovome što vi govorite u svakom slučaju ćemo promišljat na tome. Jer ja mislim da zapravo cilj javne uprave u najširoj ukupnosti da plaće i sva primanja budu zapravo u korelaciji sa radom. Mi s ovime što smo danas išli ovaj mi zapravo se naslanjamo na jedan sustav koji godinama ovaj funkcionira na način da su utvrđeni koeficijenti vezano znači za rang i sudaca i državnih odvjetnika što je bitno, u vašem prijedlogu nema državnih odvjetnika, a oni su dio isto ovaj pravosudnog sustava jednakovrijedan kao i suci i sasvim sigurno da ćemo u ukupnosti prateći isto što se događa u najširem sustavu i kako se utvrđuju te vrijednosti, da ćemo gledati što se dešava. Ali ovo nam je danas jedna vrlo bitna mjera jer obzirom da su nekoliko puta vrijednost osnovice da smo smanjivali sucima da ih stavimo na nekakvu razinu, da im vratimo koliko je to moguće u današnjim uvjetima i da riješimo onu neravnotežu unutar sustava, a to je zapravo da, na neki način su podcijenjeni suci općinskih sudova koji zapravo obavljaju veliki dio poslova i koji zapravo imaju velike nadležnosti da ih izjednačimo i sa ovim drugim sucima prvostupanjskih sudova, znači upravnih i trgovačkih. Svjesni smo da to nije sve, da to neće dovest sutra do boljeg pravosuđa, da je to samo jedna od mjera. Kao što znate napravili smo i na sceni je od 1.1. nova mreža sudova za koju vjerujemo da će taj broj predmeta koji sada je nejednako raspoređen, neko ima više predmeta, neko ima manje predmeta, da će dovest do ujednačavanja, tako da ovo što vi vežete vaš prijedlog znači za broj predmeta i za kvalitetu njih, mi sad imamo u sustavu da neko je preopterećen, a netko zapravo komfornije živi jer je na nekom sudu gdje je manji priljev. I ono što zapravo najviše vjerujem, a to je vjerujem u digitalizaciju. Ovaj segment zapravo ukupne ovaj administracije poprilično zapušten bio što se tiče digitalizacije i tu kada ovaj provedemo sve ono što smo zacrtali tu ćemo sasvim sigurno doći do boljih rezultata. Puno je kritika na pravosuđe, jasno vi ste postavili pitanje, nisam ni ja zadovoljan, al nisu vam ni suci zadovoljni i oni bi željeli i više i brže i bolje, međutim broj predmeta je zapravo kod vrlo, vrlo velik još uvijek, on ima jednu tendenciju silaska, sad smo na milion i 200 i nešto tisuća godišnje, ja želim vjerovat da je to posljedica i da smo uređenija država i će to tako se nastaviti. Jer uvijek kad vam stvar dođe na sud znači da nešto prije suda zapravo nije od funkcioniralo i da se negdje dogodio, dogodio ovaj poremećaj. Tako da što god bude manje toga bit će manje pritisci na sud, a sve ove mjere koje mi sada ovaj predlažemo i digitalizaciju i ova mreža koja je zaživila mislim da će dovest do boljih rezultata jer svake godine mi više rješavamo o onoga što se prima na sudove. Toga je jako puno i ja vjerujem evo u budućnosti da ćemo mi doći u nekakvu zapravo nekakav balans onoga što je normalno da pravosuđe primi, ali uz znači uređenije postupke na svim drugim segmentima kako toga ne bi previše bilo. Ja evo u ime Vlade ostati ću kod našeg mišljenja, mi smo iznijeli svoj prijedlog, ne želimo uopće ništa negativno reći o vašem, mislim da je cilj koji vi želite postići i sa našim.

Hvala vam lijepa. Gospođa Turina Đurić je tražila repliku. Izvolite. Gospodine ministre ja razumijem sa pozicije pozicije i vlasti da nećete biti skloni i da pozicija neće biti sklona prihvatiti ovaj prijedlog. A i slušajući jutrošnju raspravu i vaš prijedlog ovog zakona mislim da bi bila ustvari idealna kombinacija odnosno sinergija ova dva prijedloga, vašeg prijedloga koji je bio jutros i ovog prijedloga GLAS-a upravo zbog toga što bi podigli plaće našim sucima što vjerujem da jest dobar razlog je da se podignu plaće, one nisu adekvatne, ali s druge strane da taj cijeli sustav malo pretvore u jedan sustav kompeticije koji bi mogao dati puno bolje rezultate pa ako ništa drugo i u tom dijelu da se rješava veći broj predmeta u kraćem vremenskom periodu. I bilo bi dobro da takav jedan prijedlog uputite čim prije kao Vlada odnosno kao nadležno ministarstvo. Prelazimo na raspravu, najprije po klubovima, prvi je gospodin Marko Šimić ispred Kluba zastupnika HDZ-a, izvolite. Uvaženi potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažena gospođo Mrak Taritaš u ime predlagatelja, uvaženi ministre, poštovane kolegice i kolege zastupnici. U sljedećim minutama govoriti ću u ime Kluba zastupnika HDZ-a o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika koji je Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a aktom od 14. lipnja 2018. godine uputio Hrvatskom saboru. Ovim prijedlogom zakona predlaže se uspostava sustava nagrađivanja sudaca, uvođenje mogućnosti povećanja plaće sudaca ovisno o broju riješenih predmeta te kvaliteti donesenih odluka. Predlagatelj smatra da bi se time stvorilo poticajno okruženje za rad sudaca kako bi se što kvalitetnije, kako bi što kvalitetnije obnašali sudačku dužnost što bi u konačnici rezultiralo smanjenjem broj neriješenih predmeta u RH. Na samo početku moram reći da mi je s obzirom na sudačku dužnost i promatrajući sudačku dužnost kao jednu od dakle dužnosti koja se nalazi u trodiobi državne vlasti dobrim dijelom neprihvatljiva konstatacija i stajalište da suci koji rade dakle odgovorno svoj posao da bi tu dužnost bolje obnašali ukoliko bi bili novčano i financijski nagrađeni. Smatram dakle da ljudi koji su suci i koji ulaze u zvanje suca i na dužnost suca imaju zaista posebne moralne standarde, posebne standarde u nekakvoj samosvijesti o potrebi dakle djelovanja na pošten, pravičan način, poštuju državu, poštuju zakonodavstvo i pravni sustav u kojem rade, u kojem se nalaze. Smatram da taj financijski poticaj i nije zapravo najbolji način poticanja dakle nagrađivanja sudaca. I smatram da sustav kakav danas imamo a imamo danas evaluaciju kvalitete rada sudaca je za ovakvu vrstu dakle obavljanja posla, odnosno obnašanja dužnosti puno adekvatniji nego sustav koji se ovim prijedlogom zakona dakle predlaže. Isto tako smatram da ne treba postavljati neke nove standarde, dakle u sustavu pravosuđa koji je možda i najosjetljiviji, imamo sustav u koji bi puno lakše uveli način nagrađivanja kakav se predlaže ovim zakonom možda u pravosuđu još ne danas, dobru situaciju imamo sada da govorimo i o ovom prijedlogu zakona i zaista predlagatelj smatram ovo dobronamjernim i dobrim da smo se upustili u ovu raspravu i da vodimo jedan kvalitetan dijalog i diskurs u Hrvatskom saboru. No smatram da kada bi i donijeli ovakav zakon da bi on danas dakle bez konkretnih pokazatelja o učincima dakle ovog zakona bio možda malo ishitren i preuranjeno donesen. Postoje već neka razmatranja na svjetskoj i europskoj razini gdje su određena neovisna tijela promatrala dakle nagrađivanje sudaca na ovaj način i u pitanje dovode dakle i neovisnost odnosno samostalnost ili nesamostalnost sudaca dakle prilikom motiviranja financijskim sredstvima. Dok sam razmišljao što reći na ovu temu, dakle i pokušao razmotriti zaista ovo pitanje sa različitih aspekata na pamet mi je zapravo došao jedan način nagrađivanja. Imamo situaciju da plaća odnosno osnovica za plaću mora biti određena. No međutim možda se može iznaći način da se osnovica plaće ili nekakva nagrada veže dakle na rejting hrvatskog pravosuđa i njegovu poziciju ocijenjenu od strane nadležnih institucija EU odnosno da se veže uz stanje rasta gospodarstva možda bi se na taj način potaknuli dakle cijeli sudbeni i pravosudni sustav od predsjednika Vrhovnog suda do svih drugih razina da se uvedu mjere koje će još dodatno unaprijediti dakle ovaj sustav, dakle sudovanja. No vratimo se mi dakle na temu i na ovaj formalni dio, promatrajući podatke o neriješenim predmetima po vrstama u desetogodišnjem razdoblju uočava se trend smanjenja njihovog broja odnosno riješeno je više predmeta nego što ih je zaprimljeno na sudovima. Gledajući sa aspekta priliva predmeta kao pokazatelja uspješnosti trend smanjenja broja neriješenih predmeta zamjetan je unazad nekoliko godina što je dokaz da poduzete reformske mjere utječu na ažurnost i učinkovitost sudova. Kod poredbe analize trebamo voditi računa o sudovima različitih nadležnosti, ne možemo uspoređivati kvalitetu i brzinu rješavanja jednostavnih predmeta na nižim sudovima sa primjerice trgovačkim predmetima koji su složeniji od građanskih ili su upravnim predmetima. Složenost predmeta zahtjeva i veću odgovornost pri donošenju odluka. Brojni problemi koji su godinama opterećivali hrvatsko sudstvo već su odavno prepoznati i detektirani i donesen je cijeli paket mjera za rješavanje tih problema ili barem za primicanje nekakvim boljim rezultatima hrvatskog pravosuđa. Nikako ne možemo biti zadovoljni sa polučenim rezultatima, ja ću nabrojati samo neke od problema tako da se prepozna i u njima ogleda i svjesnost nas u Klubu zastupnika HDZ-a jer ne mislimo mi da je taj pravosudni sustav idealan i mislimo i smatramo da ga iz dana u dan treba dograđivati i raditi na njemu a to su dakle problemi koji muče naše pravosuđe su kronična preopterećenost, neučinkovitost sudstva, neadekvatni materijalni prostori, uvjeti rada sudaca, neodgovarajući, netransparentni sustavi nagrađivanja i napredovanja sudaca, nepostojanje programa sustavne stručne edukacije sudaca, neracionalna mreža sudova, kadrovska neekipiranost sudova, tehnička neopremljenost sudova, nepostojanje ustaljene sudske prakse. Kontinuitet napretka postoji od pristupnih pregovora kada se krenulo sa reorganizacijom i racionalizacijom pravosudne mreže, mjera reorganizacije i racionalizacije mreže sudova i državnih odvjetništava s precizno utvrđenim mjerama prilagodbe i reforme pravosudnog sustava dovele su do pozamašnog smanjenja broja neriješenih predmeta t bolju iskoristivosti sudaca otklanjanjem aktualne problematike na putu stvaranja kompetentnog sudstva. Pritom mislim i na uspostavljanje djelotvornih i autoritativnih mehanizama evaluacije, stručnosti i marljivosti čelnika pravosudne vlasti. Plaće i mirovine sudaca moraju biti primjerene i razmjerne statusu, ugledu i odgovornosti njihove službe te se moraju periodički uspoređivati. Danas smo u jutarnji satima imali priliku čuti i prijedlog Vlade RH upravo ovog, izmjena i dopuna ovoga zakona gdje se predviđa povećanje osnovice za obračun plaća u iznosu 6% Poštivanje zahtjeva da sudačke plaće budu čvrste i objektivizirane prema jasno utvrđenim kriterijima sukladno dignitetu sudačke profesije i teretu odgovornosti. Zapravo kada sagledamo problem ranije sam rekao da svi sudovi nemaju i svi suci nemaju isti zadatak da se dosta često predmeti ne mogu samo mjeriti u broju predmeta odnosno riješenih predmeta ne može i ne smije biti jedini način ocjenjivanja rada sudaca. Kvaliteta, o njoj možemo govoriti pobijanim, ukidanim odlukama, preinačenim itd., no međutim kad uzmete nešto što je danas aktualno, to je predmet Agrokor. Najsavjesniji sudac ako se zaista bude predano bavio tim problemom a zapostavio sve druge sporove, on bi imao samo osnovu plaću i zaista ne bi mogao ostvariti nekakvu nagradu. Ja znam da je takvih predmeta kao što je Agrokor jako malo, znam da uz predmete sudac može napraviti određeni balans u rješavanju predmeta i dakle rada u određenim predmetima no smatram da bi ako uzmemo da su suci da bi ih motivirao novac kao ovaj zakonski prijedlog predviđa, onda možemo isto tako reći da bi možda ovaj zakon doveo do toga dakle da se suci prestanu baviti odnosno da uspore rad na ozbiljnim, kompliciranim i složenim predmetima a da se bave samo onim lakorješivim predmetima kako bi imali dobru statistiku. Dakle na politiku Vlade RH koja se ovim problemom zaista bavi u 2017. g. imali smo cjelovitu reformu, imali smo jedan paket zakona u 2018. g. Smatram da je Vlada pokazala da o sudstvu i pravosuđu u RH zaista vodi računa i Klub zastupnika odredio se prema prvom danas predloženom zakonu da će ga podržati i iz svega što sam rekao u ovoj raspravi, iz stava dakle Vlade i stava Odbora za pravosuđe, dakle vidljivo iz ovo rasprave, Klub zastupnika HDZ-a ne može prihvatiti ovakav prijedlog zakona kako ga predlaže Klub zastupnika GLAS-a i HSU-u. Sada je na redu g. Ivan Pernar ispred Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, izvolite. Uvažene dame i gospodo, stanje u hrvatskom pravosuđu nije zadovoljavajuće, vi ovdje spominjete tobože da je manje predmeta neriješenih međutim nije poanta samo u broju riješenih predmeta nego je poanta i u samim presudama kakve one jesu.

Kruševo iz Kruševo zastupanog po zakonskom zastupniku Budimiru Saverinu iz Zadra radi naplate novčane tražbine odlučujući o žalbama ovršenika, protiv rješenja Općinskog suda u Zadru je riješio, kaže odbacuje se dopuna žalbe izjavljena protiv rješenja Općinskog suda u Zadru i koliko sam ja shvatio iz ove presude odnosno rješenja u ime RH, ta Raiffeiesenbank neka preuzima zapravo nekretninu i to stan u Zadru, Splitska 8 na prvom katu zgrade.

Žalitelj smatra da je upis založnog prava, kao i ovaj ovršni postupak, nelegalan i predlaže da se isti obustavi. Međutim, svi ovi argumenti koje je on navodio u svojoj žalbi, nisu doveli do toga da se ovrha zapravo u suštini zaustavi odnosno da se rješenje odnosno da, rješenje Općinskog suda, da se poništi. Pazite sad ovo, ovrhovoditeljica Raiffeisen bank Gnas eGen, ističe da se pogrešno ovršenik poziva na odredbu čl. 109. Zakona o obveznim odnosima jer iako se među strankama vodi parnica pred Trgovačkim sudom u Zadru radi utvrđenja ništetnosti Ugovora, u tom postupku još nije donesena presuda, pa je pozivanje ovršenika na taj postupak i citiranu odredbu pogrešno jer je suprotno pravnom poretku RH prejudicirati bilo kakve odluke u postupcima koji se vode pred nadležnim tijelima, pa tako i u ovom postupku među strankama. O čemu se radi? On vodi spor za ništetnost Ugovora, koliko sam shvatio, sa bankom. Međutim, iako je spor u tijeku na trgovačkom sudu odnosno nije riješen u korist banke, općinski sud, koliko sam shvatio iz ove presude, svejedno donosi rješenje da se čovjeku nekretnina uzima. E sad, dame i gospodo, zašto je ovo bitno? Pa bitno je zato jer su tisuće hrvatskih građana izgubile svoje nekretnine u ovršnim postupcima po nalogu stranih kreditnih institucija i postavlja se pitanje da li hrvatsko pravosuđe bi trebalo štititi primarno interese hrvatskih građana ili stranih kreditnih institucija? Kažem to zato jer su interesi jednih i drugih evidentno suprotstavljeni. Cilj stranih kreditnih institucija je preuzeti imovinu građana, a cilj građana je spasit svoju imovinu odnosno zadržat ju za sebe. Ja mogu reći da Živi Zid kao stranka nije nepristrana odnosno da je pristrana u ovim postupcima i da smatra da bi trebalo odnosno da bi država trebala i njen pravni sustav štititi interese hrvatskih građana odnosno staviti njih na prvo mjesto, a ne staviti u jednak položaj naše građane i strane kreditne institucije. Zašto? Pa građani su naši, a banke su strane. Međutim, postavlja se pitanje zašto država to ne učini, neki špekuliraju da su možda te strane banke zapravo osnovane sa novcem iz RH, pa da onda zapravo neki ljudi iz RH preko tih stranih banaka zapravo preuzimaju nekretnine, međutim, to su sve špekulacije, ne želim ulaziti u njih, želim samo ukazati na to da evidentno ljudi ostaju bez nekretnina, tako proizlazi iz ovog rješenja U ime RH koje samo ja vidio. Međutim, ja čak ne bi ovdje krivio suca, znači, čak i da je ovo rješenje koje imam u rukama autentično, čak i da je, znači, ono stvarno, čak i da se ne radi o nikakvoj grešci, nije kriv sudac, sudac je donio odluku koju je donio, to je njegovo pravo, međutim, država koja sve to promatra i koja se ponaša kao da se to nje ne tiče, ona je kriva.

Međutim, pitanje je da li narod bi se složio sa vašim tumačenjem, sa vašim stavom? Moje mišljenje je da većina građana ne bi, moje mišljenje da većina građana smatra da interese našeg naroda treba staviti ispred interesa stranih banaka. Ja bi čak protegnuo i naših građana jer strane banke maltretiraju odnosno bolje rečeno, ovršavaju ljude neovisno o njihovoj narodnosti, spolu, rodu, čemu već, orijentaciji seksualnoj, vjerskoj itd. Znači, ja bi se usudio etiketirati strane banke kao suprotstavljene entitete interesima naših građana i pozvati vas da se trgnete iz hipnoze da shvatite da se radi o stvarnim nekretninama i stvarnim ljudima i stvarnim životnim sudbinama koje će zbog Zakona kojeg ste vi stvorili i zbog pravnog sustava kojeg ste stvorili i pravosuđa kakvo ste stvorili, ha, ti ljudi će naši ostati zbog svega toga bez svoje imovine, postat će na kraju stranci u vlastitoj državi. Kaže Slavko Kulić svojedobno, RH je već bankrotirala, pa bankama na žrtvu prinosi vlastite građane. Ovaj ovršni sustav je jedinstven u Europi po jednoj zanimljivoj stvari.

Možemo li to reći? Možemo li reći dame i gospodo, da je Hrvatska, zemlja pravde? Da li možemo reći da je Hrvatska zemlja vladavine zakona? Dal' je Hrvatska zemlja u kojoj nema nedodirljivih? Po mojem sudu, nažalost, ne. Po mojem sudu, postoje nedodirljivi, postoje oni koji su iznad svake vlasti, odnosno oni za koje Zakoni ne vrijede. Nažalost, nažalost, čini mi se da ste vi kao političari, gospodo iz HDZ-a, svojim odlukama doprinijeli takvom stanju, a da vaše kolege iz SDP-a, nisu ništa učinile da to stanje okrenu, odnosno preokrenu. I nažalost, trenutno stanje u zemlji gdje su građani zasuti tisućama, odnosno bolje rečeno stotinama tisuća ovrha, je zapravo posljedica te vaše politike, ja mislim da čak ima i više milijuna ovrha. I čak su i ti mnogi ovršni predmeti vođeni od strane javnih bilježnika, iako u cijeloj Europskoj uniji te, takve ovrhe nad novčanim tražbinama u suštini vode sudci, kod nas to vode javni bilježnici. I Vlada HDZ-ova je obećavala izmjenu Ovršnog zakona u korist ovršenika. Gospodo iz HDZ-a, to nisam ja obećavao, to ste, mislim, ja sam to obećavao napravit, ali ja nisam evidentno u poziciji vlasti, međutim, vi jeste, vi ste na vlasti, obećali ste ovršenicima jedan humaniji sustav, obećali ste ovršenicima jedan ljudskiji sustav, a umjesto ovršnog sustava sa humanim licem, s ljudskim licem, zatrpali ste ih ovrhama. Navodno, samo HRT godišnje šalje 100.000 ovrha, tako je barem svojedobno pisalo u medijima, pa zapitajte se kakav je to sustav, kad samo jedan subjekt, samo jedan entitet šalje godišnje 100.000 ovrha. Pa kol'ko onda tih ovrha ima trenutno, kakve su šanse tih ljudi da se spase od tog ovršnog stroja, i jeste se ikad zapitali kol'ki ljudi su bili rastuženi zbog tih ovrha, kol'ki ljudi su bili žalosni, i ogorčeni, i frustrirani, i koji su, zamislite doma muž i žena, obitelj ono, ljudi se svađaju međusobno radi tih ovrha i tako dalje. Znači, upropaštavate kroz taj ovršni sustav odnose među ljudima, razarate obitelj. I kad se tome svemu dodaju te deložacije koje rade strane kreditne institucije, evidentno je da mnogi ljudi u konačnici, se iseljavaju s naše zemlje. I vi kažete manje je nezaposlenih, da, točno, manje je nezaposlenih, ali činjenica je da mnogi od tih, koje vi danas ne vodite kao nezaposleni, nisu našli posao u Hrvatskoj već su se iselili iz Hrvatske, oni u Hrvatskoj više ne žive. Tako da, vi možete držati hrvatsku zastavu u jednoj ruci, križ u drugoj ruci, možete skupa sa Draženom Žankom na skupovima HDZ-a pjevat pjesmu Tu žive Hrvati, možete ustajati na himnu za razliku od mene koji svojedobno jednom nisam ustao na himnu, možete držati desnu ruku na srcu, možete obje ruke, i lijevu, i desnu držati na srcu, pjevati himnu, uspravnog stasa, uzdignute glave, međutim, nažalost, to je po mojem sudu farsa, predstava, jedan igrokaz, to je po mojem sudu jedan žalosni vrhunac tragikomedije u vašoj režiji, tragikomedije koja će u konačnici završiti, ne samo slomom pravosudnog sustava našeg, nego slomom volje našeg naroda i zapravo iseljenjem još mnogih ljudi iz naše zemlje, i tužnim životnim sudbinama. Kažem tužnim zato jer su se mnogi ljudi pod teretom i pritiskom tih ovrha, ubili, počinili suicid. Osjećate li vi svoju osobnu odgovornost za sve te slučajeve? Ja iskreno sumnjam, vjerojatno mislite da Zakoni koje ste stvorili nemaju veze s sudbinom tih ljudi, ali, ja ću vam reći da na dan suda, na dan kada ćemo svi stati pred pravednog sudca, svatko od nas će polagati računa za svoja djela, i tada će te i vi stajati pred njim, i on će vas pitati što ste činili u svojem životu i tada će vaša djela izaći na vidjelo gospodo iz HDZ-a. Tada će one priče o Bogu, vjeri, Isusu, spasenju i svemu drugome biti razotkrivene kao neiskrene, kao lažne, kao licemjerne. I kaže ona misao, šta vrijedi čovjeku da dobije cijeli svijet, a izgubi svoje vlastiti život.

Ostavljam predlagatelju da ocijeni dal' je govor bio u korelaciji sa Zakonom, što se mene tiče, ovaj, ja sam tolerantan i dopustio sam gospodinu Pernaru da završi, da završi svoj, svoj govor, i sad prelazimo na gospodina, na pojedinačne rasprave, i na gospodina Miranda Mrsića. Izvolite. Jutro smo razgovarali o jednoj verziji Zakona koji, mogu reći da je, ovaj, Zakon koji su kolege iz GLAS-a i HSU-a uputili u saborsku proceduru, očito nagnao i samog zakonodavca odnosno Vladu da malo požuri sa svojim Zakonom i da je, na neki način oporba ispunila svoju zadaću, a to je da puše za vratom poziciji da rješava probleme koji su se nagomilali. Prethodna dva izlaganja je kolega iz klubova su nešto što smo vidjeli i viđamo u saboru i viđat ćemo i dalje, kolege iz HDZ-a jasno su hvalile sadašnja postignuća u pravosuđu, ali nisu ukazali na to što bi trebalo napraviti osim to da se podignu plaće sudaca, a kolega Pernar je održo jedno svoje predavanje tipično tako da ga već znamo kako ovoga čujemo i vidimo ovdje, ali isto nije ništa rekao što bi trebalo napraviti da se pravosuđe unaprijedi i da imamo bolji, bolje pravosuđe osim što je konstatirao stanje i davao primjere kako to izgleda u praksi. Ono što je nažalost činjenica da postupanje hrvatskih sudova pokazuje jednu stvar koja treba zabrinuti, a to je da suci svojim kolegama dosuđuju veće iznose za duševne boli ili za uvredu časti nego što to dosuđuju onima koji su recimo obični, obični građani. To ukazuje i to stanje ukazuje na potrebu da je potrebno što prije pokrenuti raspravu o hrvatskom pravosuđu i da ovaj zakon, prijedlog zakona ide za time da se u Hrvatskoj, u Hrvatskoj pokrene pitanje pravosuđa i da tu napravimo iskorak. Potreba za tom raspravom je sve urgentnija i to je bio jedan od razloga zašto su kolege i uputile ovaj zakon u saborsku proceduru, jer vidimo da su sve učestaliji slučajevi suzbijanja slobode javne riječi i slobode umjetničkog izražavanja, u posljednje vrijeme smo svjesni presuda novinarima, izdavačkim kućama, presudama za duševne boli zbog satire, sa presudama koje jasno idu za time da dovode do pogoršanja društvene klime i ugrožavanja demokracije. Povećanje plaća će riješiti samo jedan mali dio problema u pravosuđu jer onda štiti od jedne velike stvari, a to je korupcija, kad imate veće plaće onda ste manje skloni, skloni korupciji. Ali ono što bih ja predložio i što bi, je nešto što smo trebali čuti i jutros, a i danas od kolega je što osim povećanja plaća treba napraviti u hrvatskom pravosuđu. Po jedna stvar, jedna stvar koju bi apsolutno trebalo napraviti je ukidanje doživotnog izbora sudaca, to je nešto što je i uzrokovalo da imamo i možda i slučajeva gdje suci ne rade dobro svoj posao jer im nitko ništa ne može. Doživotno je izabran za suca, prema tome niko ništa ne može, a vidi se i po tome kako Državno sudbeno vijeće se odnosi prema tim sucima koji ne izvršavaju svoje zadaće, niti jedan sudac nije izgubio svoju funkciju, dakle nije izgubio sudačku čast, nego većina je dobila suspenzije koje traju onda dok čovjek ne navrši potrebnu dob pa ode, ode u mirovinu. Također je potrebno reguliranje odvjetničkih tarifa jer ako ste odvjetnik 100 puta više zarađujete nego ako ste sudac i jasno da ljudi bježe u odvjetnike umjesto da kvalitetni kadar ostaje u sudstvu. Također je potrebna revizija sudačkog kadra jer je očito dosta njih, dosta sudaca i imenovano po neobjektivnim kriterijima i vidi se da svi suci nemaju jednaku kvalitetu koju bi trebali imati. Temeljito treba promijeniti sustav tijela koje imenuje suce, kao i kriterije za imenovanje, potrebno je uvesti građanski nadzor nad Državno sudbeno vijeće jer evo vidjeli smo iz puno primjera u proteklo vrijeme da Državno sudbeno vijeće imenuje braću, vlastite potomke članova vijeća na sudačku dužnost. Također je važno i tu je uloga zakonodavca, posebno Ministarstva pravosuđa da u zakonu onemogući maksimalno odugovlačenje sudskih postupaka vidjeli smo da se neki postupci razvlače i po 10-tak godina. Nužno je nadzirati rad svih sudaca, isključivati one koji tamo ne pripadaju i pri tome je važno da se primjenjuju objektivni kriteriji i maksimalna transparentnost dakle, politička podobnost ili pripadnost interesnim lobijima mora biti onemogućena. Sami znamo da to nije tako slučaj. Dokle god u hrvatskom pravosuđu vlada dinastijski sustav nasljeđivanja sudaca od oca i sina ili od oca na sina, ili sa oca na kćer, dokle god Državno sudbeno vijeće štiti nerad, loše suce i nema jasna pravila sustav se ne može uredit. Dokle god je za presudu važnije jeste li generalov sin ili obični smrtnik iz Pule mi ne možemo raspravljati o uređenju pravosuđa. Pravosuđe u Hrvatskoj treba provjetravanje i ono što je nam je predloženo ovim zakonom što su kolege GLAS-a to i pokazale da uz plaće treba jasno imati i kriterije za učinkovitost i na tome onda bazirati i napredovanje sudaca, ali i vrednovati koliko koji sudac, sudac vrijedi. Moramo zaustaviti daljnju degradaciju hrvatskog pravosuđa, kao što sam jutros i rekao 120 smo na listi, na listi pravosuđa po tome da li na njega ima utjecaja izvan ili nema i to je nešto što zabrinjava. Puno bolji od nas je Slovenija i Srbija, nije baš dobro da smo u društvu sa Mozambikom i Kambodžom. I to je sadašnja situacija hrvatskog pravosuđa koju očito treba mijenjati ali ne samo pukim podizanjem plaća. Hvala podpredsjedniče, kolega Mrsić dobro ste rekli da su kolege iz GLAS-a svojim prijedlogom zakona koji će i HSS podržati praktički pritisnuli vladajuće i ministra da daju svoj prijedlog zakona i evo i to je sigurno dobro djelo i dobro je da se ide ka povećanju plaća i ljudi koji rade u sustavu pravosuđa i dužnosnika i sudaca jer sramota je da od 2009. nije povećavan osobni dohodak tim ljudima, nema neovisnog sudstva i učinkovitog sudstva ako ne nagradimo ljude koji rade i stoga je naš prijedlog išao u pravcu da zašto ne povećanje plaća već od 1.1. ove godine ako su već osigurana sredstva u proračunu, nego tek od 1. ožujka ove godine.

Problem hrvatskog pravosuđa je korupcija i ona je raširena u pravosuđu bez obzira što se o njoj sada više uopće ne govori ispada da uopće da korupcije nema, a ima je više nego ikada i potrebno je opet postići dogovor i oporbe i pozicije da krenemo u borbu protiv korupcije u pravosuđu, a i u ostalim dijelovima države, da nam se ne desi ono što se desilo nekim drugim zemljama da u Hrvatskoj dođe do nastanka sistemske korupcije gdje jednostavno su svi naviknuti na to da postoji određena korupcija bilo gdje. Također moramo osigurati da imamo transparentan sustav koji će biti transparentan i kod izbora sudaca i da uvedemo građanski nadzor nad izborom sudaca u Državnom sudbenom vijeću.

Hvala. Hvala lijepo poštovani podpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi ministre, kolegice i kolege, mi smo u ime Kluba GLAS-a i HSU-a ovaj zakon uputili u saborsku proceduru 15. lipnja 2018. godine. Apsolutno je logično da se o njemu raspravlja danas, kada su vladajući predložili svoj zakon i naravno da ono što je ministar reko mi imamo jedan prijedlog zakona i ne možemo iza ovog zakona stati. No mi ovaj zakon zaista smo doživjeli kao jednu rukavicu i kao jedna mogućnost da se vladajući zapitaju, ajmo poći od činjeničnih stvari. Činjenično stanje je to da svi bez obzira i naši sugrađani, bez obzira investitori pravosuđe uvijek ocjenjuju lošim ocjenama. Činjenično stanje kad uzmete neke objektivne stvari kako nas mjeri EU da smo tu kada je nešto loše u pitanju vrlo visoko, kad je dobro u pitanju nisko. Činjenica je da zasigurno nema nitko ko ne bi želio da vezano uz pravosuđe bude nešto bolje i da se napravi nekakav pomak. Ja se mogu složit s ministrom u onom dijelu kad je on rekao, jedan dio pomaka će biti i u odnosu na digitalizaciju odnosno bolje rečeno u odnosu na javno dostupne pojedine presude, na javno dostupna pojedina rješenja, na javno dostupna zapravo ta mreža i ta otvorenost. Javnost je otvoreno zaista djelomično riješiti taj problem, ali taj problem nećemo riješiti do kraja. Ideja naša je kao što sam već i uvodno rekla, a sad mogu i ponovit, morate napravit nekakav iskorak, morate malo prodrmati sustav, morate malo reć ne valja ajdemo probati nešto drugo. Nismo mi bili tako naivni da smo vjerovali da će ovo vladajući reći podragat nas po glavi i reći nešto ste napravili baš super i mi ćemo to uzeti, ali ako je već, ako je djelomično točno ono što je ministar rekao, a to je vidjet ćemo, razmotrit ćemo, ići ćemo u tom smjeru mi smo svoj rezultat postigli i samim tim je i dio zadovoljstva u našem klubu. Želimo ukazati da u pravosuđu nije dobro i želimo ukazati da trebamo naći nekakve druge alate, druge metode, druge metodologije. Mjerite se kroz slijedećih 6 mjeseci ili godinu dana i probajte onda ovaj naš prijedlog pretočiti po određenim elementima u izmjenu zakona i na tom tragu ići. Mi ćemo naravno dati podršku i mi vam nismo sujetni da vam kažemo, e to smo se mi prvi domislili ili bilo što drugo. Ono što je nama važno, važno nam je da u odnosu na postojeći sustav probamo raditi iskorake i da ponovim nitko nema čarobni štapić, nitko s tim čarobnim štapićem ne može nuditi rješenje, da ima ja sam sigurna da bi bilo već i prije ministra koji bi s tim čarobnim štapićem lupili i ponudili nešto drugo, ali ovaj naš prijedlog uzmite na tragu toga, doradite ako postoji mogućnost suradnje onda postoji mogućnost i suradnje i vladajući na tu, na tu temu i na taj način, ali ono što mora biti zajednički cilj svima nama, a to je da imamo efikasnije pravosuđe.

Imamo 18 replika. Prva replika kolega Mirando Mrsić, nakon njega kolega Zekanović, izvolite. Hvala lijepo. Kolegice Mrak Taritaš, rekli ste da treba dobra volja, a u prvom redu od HDZ-a, ali sasvim sigurno da te dobre volje nema jer jasno da se HDZ boji osude katoličke Crkve u RH i te osude bi se postavljale sa oltara, a to njima baš nije u ovom trenutku baš primjereno s obzirom da idemo u izbore. Novi vjetrovi pušu iz Vatikana i očito da to treba iskoristiti, ali vjerojatno HDZ nema za to niti smisla, niti želje i kako bi se reklo na drugom Vatikanskom koncilu odnos između RH i Svete Stolice trebaju posadašnjenje ili ađornamento jer očito da na taj način se neke stvari mogu napraviti bolje. Hoće li to biti dovoljno, za to dovoljna revizija postojećih Ugovora ili je potrebni novi Ugovori, znat će se kad se to [[Upadica: Hvala]] pokrene, ali mislim [[Upadica: vam]] da je vrijeme da se [[Upadica: Hvala vam]] krene u reviziju. Ja ću zaista u svojim replikama nastojati ono što trebam reći, reći u minutu. Kolega Mrsić, ja se s vama u potpunosti slažem. Morate prepoznati trenutak kad je došlo za nešto, nekad kad vam prođe trenutak, propustili ste, sad iz Vatikana zaista pušu neki drugi vjetrovi. Ovdje sam nastojala vrlo detaljno obrazložit o čemu je riječ i taksativno što je tu, koje su tu stvari koje nas smeta, mi cijenimo da je ovo trenutak koji se može iskoristit. No, nažalost, mi živimo u okruženju u kojem živimo, ne živimo u nekim idealnim uvjetima, svjesni toga da su uvijek neki izbori i da se tu zaista, uvijek je problem da se idete nekom zamjeriti ili uvijek je ona želja da budete uvijek nekako bolji, da budete jači, da budete glasniji. To što je netko glasniji, ne znači da je u svojim stavovima jači, prema tome, mi zaista cijenimo da je došlo vrijeme za reviziju. Poštovane kolegice, Međunarodni ugovor je Sporazum između dvaju ili više subjekata međunarodnog prava, a onda u hrvatskom zakonodavstvu mi prepoznajemo pakt, akt, sporazum, memorandum, povelju, konvenciju. Onda već kad govorimo o međunarodnim ugovorima spomenimo možda neke još Istanbulsku konvenciju koja također košta Hrvatsku državu čuli smo od gospođe Šuice iz HDZ-a milijardu kuna, a Marakeški sporazum ne znamo koliko će nas koštati. Spomenimo možda i naš ugovor s NATO paktom, spomenimo ugovor međunarodni s EU, pa razgovarajmo o svemu, ali ipak ovdje moram konstatirati da evo ga malo je vremena da me nasmijala vaša izjava o Papi Franji i Mrsićeva također o nekim novim vjetrovima iz Vatikana, o Papi Franji koji je drugačiji Papa, nemojte govoriti o stvarima o kojima nemate poima. Hvala lijepo podpredsjedniče Hrvatskog sabora, mene uvijek posebno vesele replike gospodina Zekanovića, a i posebno me veseli kad idemo u nekakvu emisiju on i ja, mi vam tamo uđemo i izađemo svak sa svojim stavovima, niti on pokoleba sekundu mene, niti ću ja pokolebati sekundu njega. Ja moram reći da ovim svijetom hodam dosta dugo, da sam educirana za različite stvari, da nema potrebe docirati, a najmanje imam potreba nekom reći koliko zna ili koliko ne zna. A puno toga bih mogla govoriti i o Katoličkoj crkvi i o nečem drugom ali ne mislim da je i ovo tema, ovo su tema zaista ono što ste dobro u vašem izlaganju rekli, ovdje je riječ o 4 ugovora. A stav kakav imamo i u Istanbulskoj konvenciji i u Marakeškom sporazumu i koliko će oni koštati, možemo imati staklenu kuglu i vraćati, ali koliko ovo košta znamo. Kolega Babić, izvolite. Hvala lijepa, poštovana kolegice Taritaš rekli ste u svom uvodu da neće brojati krvna zrnca, dakle započinjete s tim, ja meni ne pada na pamet da o tome govorim, dakle sami ste rekli mi smo lijevo liberalna stranka i to ja razumijem, ali s pojačanim animozitetom prema vjerskim zajednicama i onda da biste taj animozitet pojačali odgovorite neistinu i kažete da ste dobili odgovor od Vlade RH u kojem vam stoji za 3 godine, '14., '15. i '16. za sve vjerske zajednice je milijardu i 123 milijuna kuna sredstva potrošeno. Druga stvar kad ste rekli o međunarodnim ugovorima kako se Hrvatska obvezuje, a druga strana ne. Pa zamislite da je ta druga strana samo se pozvala na Ustav RH i članak, članak 3. vezano za neotuđivost vlasništva pa da smo morali vratiti sve nekretnine i njihova obeštećenja, mislim da bi taka Hrvatska država bankrotirala. Hvala lijepo, dakle kad čitate ugovore onda ih očito čitamo malo na različiti način. Kad je riječ o povratu imovine nigdje u ugovoru ne stoji da mi možda u jednom trenutnu imovinu nećemo morati vraćati, ali nakon 20 godina je došlo vrijeme da znamo koliko je, koja je vrijednost, koji su rokovi, koja su to opterećenja za državni proračun, samo u tom smislu možemo redefinirati, napraviti reviziju ugovora i definirati to na način na koji imamo definirano za sve druge građana u RH. Nigdje u ugovoru nije napisano ne neće, morat ćemo, ali da znamo što, kako i pod kojim uvjetima, samo to hoćemo kroz reviziju ovih ugovora i ništa drugo. Hvala lijepa, kolegice Mrak-Taritaš, evo 3 stvari, prvo znači cifra koju ste rekli apsolutno netočna, to je kolega Babić već rekao, ako na tu cifru od nekakvih 350 milijuna kuna godišnje dodate recimo stavke poput održavanja spomenika kulture, a to su crkve onda možete dobiti iznos. Ali ti spomenici su dostupni svima i oni su nešto u javnom interesu ja mislim da doista nitko ne problematizira da crkva treba ulagati u njihovo održavanje. Drugo što se tiče, što se tiče same vaše inicijative ja bih samo napomenuo da je 19 vjerskih zajednica u RH sklopilo ugovore i uživaju slična prava po uzoru na Katoličku crkvu. Dakle, ako želite da svi budu jednaki pred Ustavom i zakonom onda biste trebali predložiti svih tih prava koja ih toga proizlaze. I treće kad ste spominjali druge ugovore znači Italija je sklopila ugovor 929., a revidirala ga '83. znači prije 35 godina, a Španjolska ga je sklopila '53. i još nije ušla u nikakvu reviziju, hoće li bit ili neće bit to su nekakve najave [[Upadica: Hvala vam.]] trenutačne lijeve vlade, vidjet ćemo što će bit. Odgovor izvolite. Hvala lijepo, kolega Sokol iz vaše replike ja sam shvatila da se nisu stekli uvjeti, da možda još jedno 20-tak godina nakon 40 ili 50 godina je nekakav rok da se steknu uvjeti. Pet puta sam morala dopunjavati odnosno 4 puta moj upit koji je išao prema Vladi RH i uvijek bi dobila jasno definirani odgovor, sva ta 4, 5 odgovora, mislim da su javno dostupna i točno se može pročitati ono što sam ja rekla, ali ono što, možda ste prečuli, dakle nije ideja i nismo ni u jednom trenutku rekli nema ničega, dakle uvijek mora postojati nešto, ali mi cijenimo da je nakon 20 godina Hrvatska je '96. bila u posve drugačijem stanju nego što je 2019. i s tim se sigurno možete složit sa mnom. Da li je potrebno, da li moramo robovat pa reć, nakon 30 ili 40 godina od sklopljenih je došlo vrijeme, mislim da ne i mi cijenimo da je došlo [[Upadica: Hvala.]] vrijeme za reviziju. Zahvaljujem, pa kolegice Mrak-Taritaš iako ste u svom uvodnom izlaganju zapravo rekli da ono neće biti protiv crkve i religije, zapravo upravo način na koji preispitujete poslanje Katoličke crkve u Hrvatskoj u ovome prijedlogu zakonskom smatram da je u najmanju ruku nekorektno da ne ukoristim i neku težu riječ. Podsjetimo se da je upravo Katolička crkva bila ta koja je očuvala hrvatsku nacionalnu svijest u svim onim stoljećima kada nismo imali svoju državu i kada su se pojedine grupacije iz petnih žila trudile da je nemamo, da ne govorimo o karitativnom o zaštitnoj ulozi Katoličke crkve u svim onim krizama, svjetskim ratovima i sličnim situacijama, o brojnim školama i ustanovama iza kojih je stajala Katolička crkva i koje su iznjedrile brojne uglednike, znanstvenike u našoj domovini.

Mi nemamo ništa protiv da možda otvorimo i raspravu o ulogu i značaju Katoličke crkve u hrvatskom društvu kroz povijesti, da što to znači o obrazovanju, što znači njena karitativna uloga, dakle, to apsolutno su teme o kojima možemo razgovarati, možemo se tu u nekim stvarima suglasiti, u nekim razmimoilaziti, ali mi u ovim temama razgovaramo o trošenju državnog proračuna. Početak i kraj. Poštovani gospodine podpredsjedniče, poštovana kolegice Mrak-Taritaš. Uz cijeli niz netočnosti koje ste vi iznijeli, a koje stoje i u Prijedlogu zaključaka koji je podnesen, ja bih se sad osvrnuo samo na jednu stvar.

Na četiri i pol stranice, svega četiri i pol stranice, uratka koje ste dali u smislu obrazloženja svojih prijedloga zaključaka, uopće se ne spominju riječi ni ocjena, ni stanje, niti se daje ocjena stanja u području ni jednog od četiri međunarodna ugovora čija se izmjena traži.

Dakle, uvaženi podpredsjedniče Sabora, uvaženi podpredsjedniče Reiner. Što mislite kakva bi rasprava bila da smo napravi uradak od 16 stranica, i imali smo prethodnu točku dnevnog reda na kojima smo svi, svi se složili da kvantiteta i kvaliteta ne moraju biti isto.

Nakon njega kolega Ljubić. Hvala lijepo podpredsjedniče Sabora. Gospođo Mrak-Taritaš, lijepo ste naglasili, nekoliko puta u svom izlaganju da rasprava danas nije rasprava o religiji, nije rasprava o kršćanstvu niti o Katoličkoj crkvi, no iz replika naših kolega s desne strane Sabornice, jasno je da oni doživljavaju raspravu kao napad na Katoličku crkvu i kao da su eto oni predstavnici za govoriti Crkve danas u Sabornici. Treba jasno još jedanput kazati, ovo je rasprava ustvari uvođenja reda u državne financije, dakle, svi korisnici proračunskog novca moraju biti transparentni, moraju podnositi izvješće, revizija mora imati priliku da uđe i vidi da li se ono troši kako treba. Svi, Hrvatskoj treba definirati jasnije koje su joj financijske obveze prema Katoličkoj crkvi u smislu vraćanje imovine ili onih dobara koji se ne može vratiti, kako će se novčano kompenzirati.

Kolega Klisović, upravo tako. Dakle, da bi uopće mogli ovaj dio koji je Ugovor vezan uz gospodarstvo, bilo što pokrenuti, bilo što napraviti, a nakon 20 godina ja mislim da konačno mi imamo podatke koliko imovine, koja je od te imovine privedena namjeni, koja je od te imovine nije privedena namjeni, mi već imamo i neke presude Ustavnog, Europskih sudova vezano uz način na koji imovina, Katolička crkva koristi imovinu, pa recimo, inače postoje, sve Udruge imaju obvezu oglašavanja svojih, svojih financijskih rezultata odnosno kako troše, svi oni koji su na proračunskom novcu, jedino kol'ko ja znam, Dubrovačka nadbiskupija javno objavljuje svoje podatke o potrošnji proračunskih novaca, druge ne. Zamislite da rezultat ove rasprave bude da sve Nadbiskupije odnosno Biskupije imaju javno dostupno, možemo vidjeti način na koji troše proračunski novac. Nakon njega kolega Branko Bačić. Zahvaljujem. Predstavnica predlagatelja argumentira kao temelj za reviziju Vatikanskih ugovora, promjene okolnosti u odnosu na vrijeme kada su potpisani, što naravno ne stoji. Nit su se promijenile društvene okolnosti, i danas kao i tada preko 80% građana Republike Hrvatske se izjašnjava Katolicima, nije se promijenila ni politička volja građana Republike Hrvatske, jer su oni na prošlim izborima, veliku većinu svoga povjerenja ukazali strankama demokršćanske provenjencije i nisu one sve dio parlamentarne većine čak. Dakle, nije se promijenila ni gospodarska situacija na gore, siguran sam da se promijenila na bolje, naravno nije se promijenio ni odnos snaga u ovom Saboru u odnosu na to vrijeme, a nije se promijenio ni odnos Vatikana kol'ko bar ja znam, u odnosu na ove ugovore, jer Vatikan ni na koji način, zapravo ne daje znak da bi išao u reviziju ovih Sporazuma, ... [[Govornik se ne razumije.]] , prema tome nema ni jednog temelja da se otvori ova rasprava o ovim pregovorima. Poštovani kolega Ljubić, vi ste dosta detaljno mi probali reći da nema niti jedne okolnosti koja se u Hrvatskoj od '96.-te odnosno kad su prva tri ugovora bila, odnosno od '98. primijenili, da bi se stekli uvjeti za reviziju Vatikanskih ugovora. Neki tu uvaženi kolege su rekli treba još, malo treba pričekati, pa će se steći uvjeti. E mi baš mislimo da su se stekli uvjeti, i mislimo da je dobro vrijeme, da kad je riječ o potrošnji proračunskog novaca da su se stekli uvjeti i da ne vidimo nikakvog razloga da se u to ne krene. Ja sam nekoliko puta u ovom izlaganju i jasno rekla, mi možemo čak, mi smo se mogli i složiti, možemo čak i Sabor donijeti odluku, neće se oni pokrenuti ako se za to s druge strane ne odluči Sveta Stolica, ali ajdemo probat, adjedmo olakšat život našim građanima jer život im je iz tog aspekta puno lakši u drugim članicama EU, katoličkim zemljama, namjerno sada njih referiram, nego u RH. Poštovana kolegice Mrak Taritaš, bili ste članica i ministrica Vlade lijevog centra ili ljevice, kako god vam je draže i ta Vlada jasno službeno priopćila kako neće ići u reviziju Vatikanskih ugovora, kako ne bi štetila odnosima sa Svetom Stolicom. Mrak Taritaš promijenilo da sada kada ste oporbena zastupnica predlažete reviziju Vatikanskih ugovora? Ako vam je opravdanje, kao što ste sami naveli, novi vjetrovi koji pušu iz Rima, pretpostavljam da mislite na izbor pape Franje, ja bih vas podsjetio da je taj, da je papa Franjo postao papom i pratio vaš mandat tri godine.

Kolega Bačić, i vi i ja dobro znamo da se na ovaj temi teško skupljaju politički poeni i o tome šta je borba na ljevici ili ne, to će se pokazati. I vi i ja jako dobro znamo da sam ja osobno dva puta ušla u ovaj Sabor sa… [[Govornik se ne razumije]] mjesta i da nije bilo preferencionalnog glasovanja, ja bi taj Sabor vidjela samo izvana, a ne i iz, neaktivno sudjelovajuć, ali maknimo to na stranu. Za sve u životu trebate imati hrabrosti, falilo je hrabrosti tad. Mi imamo hrabrosti i imat ćemo i u budućnosti da otvorimo i teme o kojima bi svi nerado razgovarali. Kolegice Taritaš, u vašem izlaganju i Ugovorima između Vatikana i RH niste spomenuli, ama baš ništa što bi išlo na to da to ne valja, da ste rekli, ovo nije u redu, ovo nije u redu, spominjali ste, naravno, škole, vjeronauke, spominjali ste Crkva u vojsci i sve ostalo što Crkva doprinosi. Prema tome, i ovaj dio koji RH daje Katoličkoj crkvi i Vatikanu, smatram da je u redu jel kroz sve stvari koje Crkva radi i sami Karitas koji obnaša, toliko novaca se potroši, što nijedna druga Institucija to nije napravila u RH, a čak i u svijetu.

Kolega Mišić, sigurno nitko od nas ovdje nije pozvan da ocijeni rad Svetog oca, pa prema tome, ni vi, ni ja, ni bilo tko drugi. Ali, mi svi ćemo u jednom trenutku morati odgovarati, ići na određeni izbor ili će netko reći, ja idem doma, dosta mi je bilo, pa neće. Ali, ako se eventualno odlučite ponovo ući u kampanju, morat ćete i vi biračima objasniti zašto u RH se za Crkvu izdvaja 6 puta više, nego u ostalim zemljama EU... [[Govornik se ne razumije]] kao ostalih zemalja EU.

Uvažena kolegice Mrak Taritaš, pa evo, mene bi zaista i zanimalo da je na drugačiji način, dakle, da su financirane Crkve, kakav bi onda odnos zaista bio u RH i koliko bismo onda imali deklariranih vjernika bilo koje vjere i to bi možda bio jedan pravi pokazatelj. Ono što mene najviše ovdje brine još uvijek je činjenica da ima onih, tiče se zaista vjeronauka u školi, ima onih roditelja čija djeca idu na vjeronauk mada je to možda protivno i njihovom uvjerenju, mada je to možda protivno onome za što se zalažu, ali jednostavno i zato što škola nema određeno alternativno rješenje, su na neki način prisiljeni, zato da djeca ne bi se osjećala izolirano, diskriminirano ili na bilo koji drugi način [[Upadica: Hvala]] loše u toj… Hvala lijepo na vašem pitanju. Kolegice Alfirev, kad je riječ o vjeronauku, to je zaista jedna tema o kojoj bi mogli puno razgovarati o djeci koja ne idu na vjeronauk, pa onda ne znaju gdje će za to vrijeme biti.

I tako je bila jedna škola, dakle, ja mogu samo prepričati iz druge ruke, ja sam to čula na nekoliko Okruglih stolova, gdje su bila djeca muslimanske vjeroispovijesti, za njih je organiziran vjeronauk jer je to ravnatelj morao, al je ravnatelj organizirao neke zadnje sate u petak i sa stepenica svoje škole rekao, o baš dobro, mali zeleni idu na vjeronauk, evo, u petak, kad su svi već drugi otišli doma, što zaista govori u prilog tome da se na vjeronauku treba i u školi učiti [[Upadica: Hvala]] i odgajati djecu. Poštovana kolegice Mrak Taritaš, osobno nemam ništa protiv Crkve i sama sam vjernica, imam sve sakramente, ali imam puno protiv toga da imamo državu u državi. Prije svega, mislim na nemoć države da utječe na ponašanje Crkve, pogotovo u javnim institucijama jer kako drugačije objasniti situacije u hrvatskim školama gdje se vjeronauk vodi kao izborni predmet, ali ona djeca koja ga u osnovnoj školi ne izaberu, nemaju izbora, nego sjediti na stepeništima i biti prepuštena sama sebi na dvorištu. Kako drugačije objasniti činjenicu da bi jedan učitelj ili nastavnik napredovao u zvanje mentora ili savjetnika, treba za to 6 godina iskustva za mentora, 11 za savjetnika, a ako ste vjeroučitelj onda trebate 2 godina za mentora, 3 godine za savjetnika. Država nema ovlasti nad sadržajem udžbenika, Agencija za odgoj, obrazovanje nema ovlast nad napredovanjem učitelja i nastavnika, sve to ima Crkva, e protiv toga sam ja.

Vi ste naravno naveli niz primjera kojeg vi znate iz svog iskustva i svog rada. Ja ću možda iskoristit ovu repliku u izlaganju, znate kad se pripremate onda vam ipak neke stvari propustite pa ne kažete.

To je kao da vam urednik za Plodove zemlje, za onu emisiju koja ide jako dugo i jedna je od najdugovječnijih, mora ministar poljoprivrede. Pa onda ako će i ministar poljoprivrede to, a emisije iz kulture, ministar kulture, i onda ovo ima smisla. Ja uopće ne vidim zašto je tu smisao i zašto to mora biti u ugovoru, meni se čini da to zaista ne treba biti tako. Kolegice Mrak-Taritaš, u obrazloženju ovog zahtjeva za pokretanjem ovih izmjena, ovih ugovora, naveli ste niz netočnosti. Između ostalog ste rekli da je u vrijeme potpisivanja sporazuma za vojni ordinarijat bilo 300.000 pripadnika oružanih snaga, što je naprosto netočno jer je to bilo '96.-te godine kada je sastav Oružanih snaga bio po prilici isti kao što je danas. S druge strane, naveli ste kao problem održavanja nastave vjeronauka da je to protuustavno jer se ne može pitati ljude koje su vjere ili koje su pripadnosti, a to onda nije, to bi bilo onda samo protuustavno u Hrvatskoj, a ne i u drugim članicama Europske unije. Isto se odnosi i za mjesto održavanje nastave, kažete da to mora biti u vjerskim objektima, ne u civilnim objektima, što nije problem u drugim zemljama.

I vi, i ja dobro znamo u kojim procesima je Hrvatska bila '96.-te, da je još uvijek bila mirna integracija i da je zaista toliki broj bilo pod oružjem, a ne u uniformama. Tek za, tek 2008. za potrebe NATO se je smanjila ta brojka na 16.000, prema tome ja, apsolutno imate prilike dokazivati to i drugačije, ali ono što je činjenica, činjenice su danas znatno drugačije. Ne možete me uvjeriti i nitko me ne može uvjeriti s ni jednim argumentom da ono što je bilo '96.-te i '98., i 2019.-te, nije, drugačija smo zemlja, drugačije živimo, drugačiji su uvjeti i apsolutno su drugačije okolnosti nego što su bile tad.

Dakle, to je program koji promiče Papa Franjo u Argentini i zbog kojeg je jako kritiziran od lijevo liberalnih krugova, zbog toga što između ostaloga traži veću participaciju, veću prisutnost Crkve i u javnim školama. Dakle, vi imate pravo predložiti vaš prijedlog, ali morate to temeljiti na činjenicama, a ne na nekim krivim meteorološkim prognozama o tome kako pušu vjetrovi iz Vatikana. Dakle, trebamo razgovarati argumentirano. I usput budi rečeno, to vam govorim doista zbog dobrobiti ove rasprave, i to govorim kao grešnik, za razliku od vas i drugim kolegica iz ovog lijevog dijela Doma, koji se hvalite kako ste dobri Katolici, ja sebe pak definiram kao grešnika. Hvala lijepo. Na tragu vaše rasprave možda će biti i pravo vrijeme da, kad će biti popis stanovništva 2021. godine, imamo recimo kategoriju Kršćanin, pa da oni koji se tako osjećaju se mogu i upisati, ali to je jedna posve druga tema. Ja sam sigurna da vi, kao i ja, dobro znamo kad je već riječ o Papi Franji, a namjerno sam govorila o novim vjetrovima koji su iz Vatikana, za koje dobro znate i vi, i ja, pa nismo mi očekivali njih, svjesni smo toga da Papa Franjo nije liberal, ali Papa Franjo se zalaže za siromahe, za dobrotu, za ljudskost, za nadu, za radost. Ostavljanjem ovakvih Vatikanskih ugovora i ne zadirući, opće ih, ne imajući volje da ih preispitate, nekako onih ljudima koji iz Hrvatske odlaze u potrazi za boljim životom, probajte objasniti što to se on zalaže, a ovim ugovorima nije Sljedeći je kolega Mikulić, a nakon njega kolegica Vuksanović. Zahvaljujem se poštovani podpredsjedniče Sabora, poštovana kolegice Mrak-Taritaš. Ovaj vaš prijedlog ne odnosi se samo na Katoličku crkvu i na Vatikanske ugovore, jer ne smijemo ignorirati činjenicu da su upravo ovi ugovori bili temelj i ostalim vjerskim zajednicama, što je formalno učinjeno u njih 19. Problem, ... [[Govornik se ne razumije.]] problematizirali ste činjenicu da je broj o kojem ovisi iznos koji država isplaćuje Katoličkoj crkvi temeljen na broju Župa o kojima u konačnici odlučuje Crkva samostalno, no međutim upravo ovim ugovorom, propisano je da se broj Župa neće uzimati novoosnovane Župe koje broje manje od 3000 vjernika za gradove i 1000 vjernika na selu.

Od ovog iznosa o kojem govorimo, 96% ide za Katoličku crkvu, a ostalo ide za druge. Jednako tako, Vatikanski Ugovori su na ovaj način vezani između Svete Stolice, samo da kažem između Svete Stolice i RH. Kad je riječ o drugima, oni su drugačiji, npr. sadržaj u udžbenicima za vjeronauk ekskluzivno je pravo da Katolička crkva propisuje, ali za druge zajednice tome nije tako, pa onda valja pročitati sve, ne pročitati samo dio, nego valja pročitati sve.

Poštovana kolegice Mrak Taritaš, lijevo liberalne opcije po definiciji ne bi trebale biti za umanjivanje stečenih i zakonom verificiranih prava, ni religijskih organizacija, ni pojedinaca, niti bilo kakvih manjina i kada je lijevo liberalna opcija imala vlast, ova tema niti nije došla u raspravu, kao što smo čuli, u Sabor. Istina, riječ je o međunarodnim ugovorima, ali isto tako nemojmo pogrešno tvrdit da ovo nije ideološko, ni svjetonazorsko pitanje. Vidite, ja baš mislim da je ovo isključivo ideološko i svjetonazorsko pitanje, tim više što je sad predizborno vrijeme i ja iz vašeg izlaganja nisam čula ništa što bi me, osim nekog benefita u novčanim sredstvima, što bi me uvjerilo u neku korist, čak štoviše da se radi neka kos benefit analiza, rezultate bi pokazali znatno veću štetu za RH [[Upadica: Hvala vam]] od ove novčane koristi. Dakle, to za nas uopće nije svjetonazorsko pitanje i tu sam jasno rekla i jasno se referirala. Mene zanima, dal vi stvarno mislite da si RH može dopustiti luksuz da 6 puta više izdvaja od prosjeka drugih zemalja EU? Da je model i to sam zaključno rekla, mi smo i vidjeli i neke druge modele i izračunali koliko to je. Dakle, po nekim drugim modelima vam je to mjesečno na odnosno oprostite, godišnje 576 milijuna, ali ovdje ima jedan veliki dio koji uopće do podataka ne možemo doći, koliko pojedine jedinice lokalne samouprave ili regionalne samouprave, izdvaja?

Slušao sam ove lijepe želje kolegice Mrak Taritaš, to sve jako lijepo zvuči, ali je, nažalost, nefundirano. Vi iznosite neki podatak koji apsolutno nikako ne stoje. Slijedeći put, moj prijedlog za pravu stvar, naručite studiju, napravite pravu znanstvenu stvar, profesore, ljude koji se s time bave, ne ovako bacit podatke, ljude dezinformirati. Govorite o Španjolskoj, o Njemačkoj, krivo govorite. U Njemačkoj se plaća i crkveni porez i država plaća i postoje donacije i postoje indirektno financiranje, prema tome, nemojte govoriti napamet.

Kolega Kovač, nemojte vi brinuti za vas, za nas. Nemojte vi brinuti za nas, dakle, mi smo spremni ić na izbore, spremni smo dobiti i po bubrezima na tim izborima, spremni smo čak i da, zahvaljujući toj velikoj dobroti HDZ-a da se jedna stranka rascijepi na pola, pa polovica ode k vama zajedno sa svim sredstvima koji su bili, ovi drugi koji ostaju vjerni svojim biračima, ostanu sa iznosom nula, na sve smo mi to spremni, ali smo spremni kad idemo s prijedlogom, iza prijedloga stojimo, prijedlog smo analizirali, sa svim podacima apsolutno imamo podršku u analizi koja je. Spremni smo to braniti i spremni smo reći zašto idemo. Naša pobjeda je u ovom trenutku već ta da se o reviziji Vatikanskih ugovora odnosno mogućnosti da se uđe u reviziju Vatikanskih ugovora, razgovara u Saboru, pa mi smo skromni, pa nama je to već pobjeda da tu razgovaramo [[Upadica: Hvala]] , a ne po hodnicima. Završili smo s replikama. Želi li izvjestitelj Odbora uzeti riječ? Kolega Kovač,

Kolega Kovač, predsjednik Odbora za vanjsku politiku, izvolite. Znači, Odbor za vanjsku politiku je proveo kao matično tijelo, raspravu i odlučio da ne podržava donošenje zaključka o pokretanju postupka pregovora o izmjenama, ugovorima i Svete Stolice i RH. Hvala vam. Želi li predstavnik Vlade dati dodatno obrazloženje? Da, evo izvolite, s nama je gđa. Andreja Metelko Zgombić, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, izvolite.

Vlada se formalno pisano o tome očitovala u jednom dosta ekstenzivnom mišljenju na preko 7 stranica u kojem je jasno izrazila svoje stajalište i dala argumente vezano za svaki od 4 potpisana ugovora za koji predlagatelj predlaže da se pokrene postupak izmjene. Vlada RH ne podržava prijedlog o pokretanju postupka izmjene ugovora i u mišljenju jasno izražava koji su razlozi za to. Naime, sam ugovor, svaki ugovor sa Svetom Stolicom u sebi sadrži jednu posebnu klauzulu koja navodi da će se dvije stranke u slučaju da dođe do promjena, bitnih promjena okolnosti započeti pregovore oko njegove izmjene. Riječ je o jednom međunarodno pravnom standardu, dakle jasno je što to znači da su se stekle okolnosti bitne promijenjene kako bi se mogao aktivirati, aktivirati te odredbe. Promjena okolnosti znači da je došlo do tako bitnih promjena okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja ugovora, a nisu se mogle niti predvidjeti da će nastati nakon njegovog sklapanja. I posebno se navodi u Beču je Konvencija o pravu međunarodnih ugovora da su to okolnosti koje da su postojale u trenutku sklapanja bile bi zapreka i ne bi dovele uopće do sklapanja sporazuma odnosno da su to okolnosti koje korjenito dovode do promjene domašaja samog, samih sklopljenih sporazuma. Vlada RH smatra da se te pretpostavke nisu ispunile, a upravo s toga smatramo da postoji ono prevladavajuće načelo iz međunarodnog prava, ako takvih do takvih okolnosti nije došlo tad upravo imamo obvezu s naše strane poštivati ono drugo sveto ugovorno načelu, načelo a to je Pacta sunt servanda, ugovori se trebaju poštivati i u dobroj vjeri ispunjavati. Vlada također smatra da svaki sami pokušaj prijedlog izmjene takvih ugovora treba je biti zaista izniman, ako su se zaista stekle okolnosti za koje smatramo da se nisu stekle i da moraju biti ispunjeni formalno-pravni i politički čvrsto utemeljeni razlozi koji, procjena je Vlade ne postoje. Jer pokretanje takvih izmjena, a da nemamo takvo utemeljenje moglo bi zaista izazvati političke, diplomatske učinke neželjene i iz rasprave u ovom saboru, a stajalište je Vlade, takva volja ne postoji na našoj strani. Jednako tako bi trebalo reći da ovi ugovori nisu samo međudržavni, nego su oni sklopljeni između države i Katoličke crkve, Svete Stolice kao i Pape koji je na čelu Katoličke crkve i da oni imaju posebnu društvenu vrijednost i oni imaju sveobuhvatniju utjecaj od običnih drugih međunarodnih ugovora. Takve ugovore konkordate Sveta Stolica je sklopila sa 80-tak drugih država, naravno oni se pomalo razliku u svojem sadržaju, al ono što je ja bih rekla svima zajedničko, a posebno kada govorimo o odnosu između Katoličke crkve i sa drugim državama članicama možemo vidjeti da postoje određene vrijednosti vjerske slobode, priznavanje kolektivnih prava, pravo na vjeronauk u školama, u javnim ustanovama, određeno znatno financiranje Katoličke crkve od države u svim državama članicama, pa ja bih rekla posebno tu smo čuli primjere i Njemačke, a ja bih rekla i Francuske koja je ponosna u promoviranju načela sekularnosti, međutim upravo u Francuskoj i te kako se omogućava vjeronauk i vjerski odgoj u javnim školama i postoji izdašna financijska potpora Katoličkoj crkvi. Ono što je posebno, ja bih rekla isto tako važno je da su ovi ugovori ujedno bili inspiracija RH ući u ugovorne odnose sa drugim vjerskim zajednicama u RH. Sklopljeno je 8 ugovora sa 19 vjerskih zajednica i oni bi, ja bih rekla predstavljaju nešto na što bi naše društvo, Hrvatski sabor, ja bih rekla i Vlada trebali biti posebno ponosni, jer oni govore o širini vjerskih sloboda i u pluralizmu u našem društvu koji, ja bih rekla samo je za pohvaliti. Kad je riječ o samom vjeronauku možda samo par riječi, da odgoj i obrazovanje u predškolskom i školskim ustanovama u RH odvija se u skladu sa hrvatskim zakonima i na temelju nastavnih planova i programa te kurikuluma predškolskih odnosno školskih ustanova i da pravo na vjeronauk u javnim dakle školama ne pripada samo Katoličkoj crkvi na temelju ovih ugovora, nego je sastavni dio hrvatskog zakonodavstva i koji omogućava drugim vjerskim zajednicama koristiti to, to pravo. Nije obvezatno, pokreće se na temelju pisane izjave ravnatelju u predškolskim uzrastima, u školskim dakle roditelji moraju jasno dati izjavu o volji da dijete pohađa vjeronauk to je izborni predmet i tek jednom kad se izravno iskaže volja i spremnost da dijete pohađa to ulazi u obvezatne, obvezatni školski program. Također, može se i predomisliti dakle dijete odnosno roditelj u svakom trenutku može i promijeniti svoju odluku. To je ono što je vrijednost našeg društva i mislim da to ne treba mijenjati. Možda samo kratko kad je riječ o potrošnji proračunskog novca, mislim da tu nema velikih nepoznanica, naime položaj Katoličke crkve u Hrvatskoj kad je riječ o financijskim sredstvima imam, uređen je na dva osnovna temelja. Jedan je kad je riječ o postupku denacionalizacije to je dakle karakteristika Hrvatske pa i drugih država nekadašnje Istočne Europe, gdje se kroz nacionalizaciju u doba komunističkog režima oduzela imovina i pojedincima, pravnim osobama pa tako i Katoličkoj crkvi i upravo je naš zakon, naš zakon o naknadi za imovinu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine jasno odredio način, uvjete pod kojim pravne osobe mogu dobiti povrat, a onda ukoliko to nije povrat nekretnine, a ako to nije moguće određuje se alternativni način i naknade. I kad je riječ o Katoličkoj crkvi one nekretnine koje se nisu mogle vratiti, vraća im se naknada, isplaćuje i to na temelju pravomoćnih rješenja Ureda državne uprave u županijama i Gradu Zagrebu. Dakle, sve je pravno utemeljeno, prošlo unutarnji postupak u skladu sa hrvatskim zakonom. A kad je riječ o drugom ovom stupnju financiranja Katoličke crkve, kada govorimo o aktivnostima Katoličke crkve koje ona poduzima u promicanju općeg dobra, u kultnom, odgojnom, društvenom, etičkom polju, dakle to je područje koje jednako tako i druge vjerske zajednice mogu dobivati i dobivaju financijsku potporu, pri čemu možda samo reći i time ću i završiti, da kad je riječ o financijskim sredstvima koja država iz državnog proračuna daje, dakle spomenuli, čuli smo ovdje dvije prosječne bruto plaće pomnožene sa brojem župa, tu ujedno je jasno vidljivo da je taj mehanizam povezan sa gospodarskom situacijom u RH i da ona nužno slijedi opće stanje u državi. Sav novac u svakom slučaju ostaje u RH, on se tu i troši, možda nije za loše ni spomenuti da u godinama recesije koje su iza nas, da je tada Katolička crkva sama prihvatila i odrekla se dijela sredstava na koje je tada imalo pravo. Zaključno rekla bih da se ugovorima sa Svetom Stolicom ni na koji način ne narušava nit jednakost pred zakonom, niti ne iskrivljuje načelo slobode vjeroispovijesti, dapače ono se promovira, a sve kroz onu općeprihvaćenu prizmu odvojenosti crkve od države. Slijedom navedenog predlaže se Hrvatskom saboru da ne podrži prijedlog o pokretanju pregovora o izmjenama ugovora sa Svetom Stolicom. Zahvaljujem. Na vaše izlaganje imamo 8 replika, prvi je kolega Škibola, nakon njega kolega Babić. Hvala poštovani podpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažena državna tajnice, možete li mi reći jedan logičan razlog, relevantan razlog zašto Državna revizija ne bi ušla u vjerske zajednice. Pa dajte mi to objasnite, to je novac svih hrvatskih građana, oni imaju pravo znati u što se taj novac troši. Znači na ovakav način je to netransparentno, radili li se o vjerskoj zajednici, radi li se o HNB-u ili bilo kojoj drugoj instituciji.

Pa dakle, Katolička crkva kao dakle pravna osoba, obveze su uređene kao što ste sami rekli Zakonom o reviziji, međutim jednako tako je navedeno da za, da Katolička crkva za dobitke i primitke iz proračuna prilaže izvješće odnosno iskazuje način za trošenje.

Slijedeća replika kolega Babić, nakon njega kolega Sokol. Hvala poštovani podpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana državna tajnice, uz to kad ste govorili o međudržavnom ugovoru zapravo treba govoriti o povijesti nastanka tog ugovora, dakle dok je bio rat, stvaranjem Hrvatske države nije palo napamet crkvi da razgovara o povratu svoje imovine i odnosno da to područje bolje uredi, tek '95. godine su se zapravo vodili razgovori između HBK s jedne strane njihove komisije i s druge strane državne komisije da bi se došlo zapravo do najboljeg rješenja i kako se ne bi zloupotrebljavala imovina gospodarski i drugi subjekti kao i zemljište. Kada bi se govorilo o zemljištu ili nekim drugim stvarima recimo crkva bi mogla blokirati grad Split, Dubrovnik bi mogla crkva blokirati grad Dubrovnik, Zagreb, Novi Zagreb, Svetice, dakle sve je to napravljeno na crkvenom zemljištu. Dakle, crkvi nije palo napamet da na takav način postupa upravo zbog, zbog naroda i države.

Hvala lijepa, pa evo gospođo državna tajnice spomenuli ste vjeronauk u školama, mislim čisto radi javnosti koja ovo prati, znači pitanje vjeronauka u škola u Europi uopće nije sporno, u svega dvije države u cijelo Europi nemate neki oblik vjeronauka u školama. Znači u velikoj većini imate vjeronauk gdje je više od 2/3 dok u ostalima postoji religijska kultura. Znači nigdje to praktički nije problem na način na koji se to problematizira u Hrvatskoj. Ja dolazim od ovih licemjernih priča s lijeve strane sabornice, kako njima nisu problematična vjersko uvjerenje itd.

Poštovana kolegice Mrak Taritaš, evo slušao sam državnu tajnicu, pa moram reći da ovaj zakon koji ste predložili zapravo najviše odgovara HDZ-ovcima. Oni sada brane Katoličku crkvu, ispadaju kršćanski demokrati, jel tako? A kad je bila Istambulska konvencija, e, onda nisu bili kršćanski demokrati. Kad bude Zakon o pobačaju, neće biti kršćanski demokrati, onda će skupa s vama liberalima zajedno izglasati zakon koji Katolička crkva ne propagira. I sad ja pitam moje kolege HDZ-ovce što oni misle, je li bitnije za spas duše, jel ste vi kršćani, da crkva ima novaca ili možda da donesete zakone prema savjesti i prema onome što crkva propagira, a biskupi su bili glasni i po pitanju pobačaja, a dobit ćete taj zakon uskoro, a bili su i po pitanju Istambulske konvencije i sada vi želite obmanuti hrvatsku javnost, svećenstvo, kler i sad vi branite novce, a ne branite ono što crkva propagira, radosnu vijest. Molim vas. Povreda Poslovnika kolega Kovač, izvolite. Dobro, nema povrede Poslovnika, izvolite… [[Govornik se ne razumije]] povreda Poslovnika, sad kolega Zekanović.

Nastavljamo dalje, kolegica Glasovac. Poštovana državna tajnice, ovdje ste rekli da je Francuska lijep primjer vjeronauka u školama, to naprosto nije točno, ako je po ičemu poznata ta Francuska, uz Sloveniju i čini mi se Bugarsku, je zemlja koja nema vjeronauk u školama, ima u dvije pokrajine Alzasu i Loreni, čini mi se ili tri. Drugo, kažete, vjeronauk u školama reguliran je državnim zakonima, da, ali kroz ugovore između RH i Svete Stolice država je derogirana, pa tako imate slučaj da u školama učitelje i nastavnike zapošljavaju školski Odbori, a vjeroučitelje zapošljavaju direktno su birani poslani od crkve, pa tako imate primjer da napredovanje kod učitelja i profesora prati Agencija za odgoj i obrazovanje pod određenim uvjetima, ovdje to sve na neki način reguliraju katehetski uredi. Vjeroučitelji puno brže, skoro duplo brže napreduju uz manje uvjete nego li je to slučaj s ostalim zaposlenicima.

Poštovana državna tajnice, evo koliko ja znam, nije točno da ste član HDZ-a, vi danas predstavljate Vladu, ali ste i dugogodišnji diplomat i vašu stručnost cijene doista, čini mi se, i s lijeve i s desne strane ovog Sabora. Moje pitanje je slijedeće, s obzirom da predlagač temelji svoju argumentaciju na tome da procijenio da je Sveta Stolica sada spremna na reviziju ovih Vatikanskih ugovora, da li su u kontaktu sa Ministarstvom vanjskih i europskih poslova ili drugim tijelima Vlade, signalizirana, da li je signalizirana takva spremnost, da li ste vi procijenili da postoji takva spremnost od strane Svete Stolice, jer ako toga nema, čemu onda ovakav prijedlog? Kolegice državna tajnice, postavljam pitanje, koliko je pretrpjela ovih 70 godina Katolička crkva u komunističkoj Jugoslaviji, koliko je oduzeto, koliko je nevraćeno, koliko je oštećeno kroz sav ovaj period 70 godina, što naravno nitko nije vratio crkvi ono što je njihovo bilo, a i danas imaju problem da dođu do svoga. Međutim, pozivaju se na katoličanstvo, svi smo mi katolici.

I posljednja replika kolega Šuker. Poštovana državna tajnice, kad netko u obrazloženju svoga prijedloga, nekog akta koji upućuje u ovaj Visoki dom, koristi riječ najmanje i u prosijeku, a ima istovremeno podatke o izvršenju proračuna za 2017., govori koliko je taj akt ozbiljan. Međutim, ja bi kolegice i kolege podsjetio na nešto drugo, Vlada lijeva od 2000. do 2003. je temeljem ovih ugovora ostala dužna crkvi 250 milijuna, al im nije palo na pamet da pokreću izmjenu Vatikanskog ugovora. Isto kao što nije palo na pamet niti Vladi 2012., 2015. kad je isto bila lijeva.

U ime Kluba zastupnika HDZ-a tražim stanku od 30 minuta kako bi održali sjednicu Kluba, kako bismo još jednom poslali poruku da nećemo prihvatiti Zaključak kojim se ide ka reviziji ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske, kako bismo poslali poruku da ovim ugovorima Crkvi se ne daju povlastice, već se utvrđuje jasna distinkcija između poslova koji pripadaju u nadležnosti države, i onog područja u kojemu svoje poslanje ima Katolička crkva, i kako bi se utvrdila suradnja između Katoličke crkve i Republike Hrvatske na miješanim područjima odnosno gdje se te njihove kompetencije preklapaju.